Gorivo raste već par mjeseci, samo se dogodio nagli skok. Ono što smo upozoravali cijelo vrijeme, upozoravali smo na ozbiljnost situacije, upozoravali smo na rast cijena prehrambenih proizvoda, na rast cijena energenata, upozoravali smo Vladu. Kao Most smo skupili potpise saborskih zastupnika kako bi prisilili kroz proceduru da guverner Vujčić ispred HNB-a dođe u HS pa da odgovori na ova pitanja. Od njega smo mogli čuti pa isto ono što možemo čuti od Vlade, šta se događa? Pa ništa se ne događa, ništa ozbiljno. Niti jednu konkretnu mjeru, niti jedno konkretno rješenje nije naveo. Što smo mogli dobiti nakon toga? Pa jedno par dana nakon njegovog izlaganja o ničem bitnom u HS-u, izjavio je informaciju, znate, svima onima kojima su krediti u euru i koji nemaju fiksnu kamatu, kamate bi mogle skočiti, odnosno krediti bi mogli skočiti za 10 do 20% Ono, nonšalantno, samo kaže. Je li stvarno moguće da mu se prosvijetlila pamet u roku od 10 dana?

Nismo u konačnici bitni mi ovdje, mi smo njega pozvali tako da hrvatska javnost čuje što se događa, da se možemo pripremiti ako nas nešto čeka. Ništa nismo čuli. Događa se. Postoji. Vi u ovom trenutku imate neke osnovne živežne namirnice skuplje za 30% u odnosu na prije nekoliko mjeseci. O gorivu ne trebam niti pričati jer mislim da smo svi svjesni toga. Je li to nešto što je uzrokovano unutar Hrvatske? Nije. Tko god je htio pratiti, mogao je vidjeti da se trenutno događa, od Velike Britanije, Kine, Indije, Amerike, u konačnici, Njemačke, je li moguće da se na našu malu državu to ne prelije? Nemoguće. Pa što je onda radila država? Što je onda radio guverner Vujčić? U Zakonu o HNB-u stoji da treba štititi cijene proizvoda. Vlada, ako ima malo odgovornosti, onda će štititi standard građana. Što se napravilo? Ništa. Mi sada gledamo isti scenarij koji smo gledali 2008., kada su nam govorili da je naše gospodarstvo neovisno o utjecaju izvana, mi ćemo proći komotno, a onda su neke države uletile u recesiju i izašle nakon 3 godine, mi smo uletili u recesiju i vadili se 8 godina jer je tobože naše gospodarstvo neovisno. Mi u ovom trenutku imamo na pomolu možda savršenu ekonomsku oluju. Mi u ovom trenutku imamo nakon upumpavanja novca u sustav zbog epidemije, imamo manjak proizvoda, imamo rast cijena, imamo potencijalni rast kamatnih stopa, imamo rast kredita i sve to nas možda čeka. Mene zanima što konkretno je država na pravila po ovom pitanju? Što je napravio HNB po ovom pitanju. Pa uzmite njihovu minimalnu plaću s kojom se dičite da ste poboljšali i živite s njom mjesec dana pa mi onda recite da ste napravili sve.

U većini parlamenata u svijetu postoji oporba i vlast. Također i u hrvatskom parlamentu u Hrvatskom saboru postoji oporba i vlast i Hrvatski suverenisti su oporba, dakle ne podržavamo ovu trenutnu Vladu Andreja Plenkovića, ne podržavamo koaliciju koja upravlja Hrvatskom odnosno ne podržavamo HDZ i njihove prijatelje iz SDSS-a pa glasujemo protiv proračuna, a glasovali smo i protiv ove Vlade RH. A također ćemo i na sutrašnjem glasovanju glasovati i protiv prijedloga da se Robert Šveb postavi za ravnatelja HRT-a jer smatramo da je to kandidat koji se ne smije izabrati. Međutim, u Hrvatskom saboru ne postoji nikakva ujedinjena oporba i mi Hrvatski suverenisti se nismo ujedinili s nikim, mi smo Hrvatski suverenisti. Pa kad se ovdje okupi društvance oko govornice molim hrvatske medije neka znaju da Hrvatski suverenisti nisu ovdje za govornicom i da ne izvode cirkus u Hrvatskom saboru. Tu također nisu bili ni kolege iz SDSS-a, pardon IDS-a, lapsus. Dakle, mi smo za demokraciju, a svi oni koji zaboravljaju što je demokracija ja ću ih podsjetiti. Postoji mogućnost da narod na izborima odabere one koji ih žele i predstavljaju i one koji ih predstavljaju i onda se legitimnim sredstvima u Hrvatskom saboru, našem parlamentu bori za svoje stavove, legitimne. Postoje još neki načini da se igramo demokracije, a to je npr. narodni referendum, pa onda mi Hrvatski suverenist zajedno sa svojim prijateljima, koje ovim putem pozdravljam naše prijatelje iz HSP-a, organiziramo narodni referendum odnosno podržavamo inicijativu zaštitimo hrvatsku kunu. I ja pozivam oporbu onaj dio ujedinjeni nek nas podrži u toj inicijativi ne zbog toga da jesu li oni za kunu ili za euro, osobno sam za kunu, nego zbog toga da se dogodi referendum, a onda neka narod na referendumu odluči je li da se zadrži novčana jedinica u RH kuna ili je možda da se promijeni u euro, samo je pitanje jeste li za referendum na kojem će narod odlučiti za što je. Uz dužno poštovanje prema kolegama meni s lijeva iz Možemo, SD-a, SDP-a i sličnih stranaka, ne mislimo se s vama grliti niti ikada uzurpirati ovu govornicu jer ponovit ću, iako smo mi oporba po svim ključnim pitanjima u HS-u i potrudit ćemo se da srušimo ovu vlast HDZ-a i SDSS-a također nismo za cirkus nego smo za to da HS ima svoj dignitet. Za one koji su zaboravili ovo je najviše i najvažnije mjesto za hrvatsku politiku, najviše i najvažnije i ima svoj dignitet, a oni koji žele demokraciju ja ih pozivam neka se pridruže referendumskoj inicijativi, neka podrže referendumsku inicijativu, neka potaknu svoje članove i simpatizere na prikupljanje potpisa kako bi se dogodio referendum, kako bi se dogodila demokracija, kako bi zaštitili hrvatsku kunu odnosno kako bi se na referendumu odlučilo jeste li, je li hrvatski narod za euro ili za kunu. Imamo povredu poslovnika kolega Grmoja, izvolite. Kolega Zekanović je povrijedio čl. 238. govorio je o nekom cirkusu oporbe, ovdje se radilo samo o cirkusu vladajućih koji su kršili poslovnik HS-a i zakone i da nije bilo ove akcije kolega Zekanović mi bismo već davno glasovali o ravnatelju HRT-a, dakle, nemojte pomagati vladajućima. A što se tiče referenduma, svaki referendum pa i ova vaša inicijativa ima podršku, dakle želimo da se hrvatski narod izjasni Kolega Grmoja dobivate opomenu ovo je bila čista replika. Izvolite kolega Zekanović, dobio je opomenu kolega Grmoja tako da Riskirat ću. Dakle, čl. 238. kolega Grmoja hvala vam na podršci referendumu, evo volio bih da se malo vi i vaša stranka još više angažirate oko referenduma jel nisam baš primijetio … angažirali ali hvala makar na ovoj deklarativnoj podršci od srca vam zahvaljujem, čak ću reći nisam ni sumnjao da ćemo dobiti makar deklaratornu podršku. A što se tiče ono što će se događati ili što se događalo, to je vaše pravo. Naše je pravo da ne sudjelujemo u tome kao što je vaše pravo da sudjelujete u tome. Ovo je više nego jasno da se radi o povredi poslovnika tako da dobivate opomenu.

5. rasprava bit će ona poštovanog kolege Bartulice u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Više puta sam za ovom govornicom govorio kako stabilnost u Hrvatskoj koja se često ističe kao veliko postignuće političko zapravo u stvarnosti znači stagnacija. Ima više razloga za to, ne treba ponavljati da ne stojimo dobro po mnogim pokazateljima i da u EU i dalje se Hrvatska nalazi na dnu ljestvice što se tiče konkurentnosti i drugih važnih pokazatelja stanja. Međutim, treba ponavljati uporno neke stvari koje mislim imaju jednu trajnu vrijednost, dakle smatramo u Domovinskom pokretu da udjel ukupne države je i dalje previsok u Hrvatskoj, da je Hrvatska hiper regulirana zemlja, gotovo je savršena za konzultante koji tu nude usluge, pomoći običnim ljudima kako bi se snalazili u šumi propisa i raznih regulacija. Iz ovakve logike proizlazi da vlada ili vladine mjere često su uzrok problema, a ne rješenja, dakle ponovit ću, uzrok problema, a ne rješenja. I sad imamo ovo stanje sa povećanjem cijena na energetskom tržištu, to sigurno nije nešto što vlada može kontrolirati, međutim želi svakako stvoriti dojam da nešto čini, da nešto poduzima da bi olakšala stanje i građanima omogućila da jednostavno se snađu u ovoj novoj situaciji inflacije. Međutim, osvrnut ću se na ovu odluku da se zamrzne cijena goriva, dakle postavlja se prvo pitanje zašto druge vlade u EU to ne čine? Dakle, mnogi ekonomisti upozoravaju na mnoge moguće posljedice koje se mogu evo uskoro dogoditi, može doć vrlo brzo do poremećaja kvantitete i kvalitete tih proizvoda. To iskustvo pokazuje bezbroj puta. Dakle, ovom intervencijom i ovom odlukom se izravno utječe na, na ponudu i potražnju, na taj odnos. Možda čak neki i govore nastati nestašice goriva. To nije prvi put da bi se to dogodilo nakon ovakvih odluka. I ponovit ću, mislim da nije dobar presedan, nije dobar signal i kao što znamo ovakve odluke nažalost mogu postati i norma ponašanja ne samo iznimka. Postavlja se također pitanje zašto slične odluke ne donositi za druga područja, primjerice tržište nekretnina. Zašto ne bi vlada ograničila cijene kvadratnog, stambenog kvadrata, zašto to ne čini ako je jednostavno rješenje? Dakle, nije tako jednostavno i može izazvati više štete nego koristi. Što se tiče onoga što bi vlada mogla i trebala učiniti predlažem da smanji trošarine na gorivo. Među novim članicama EU Hrvatska ima među najvišim stopama, najviše stope trošarine, dakle gorivo je prilično skupo kod nas u odnosu na druge zemlje srednjoistočne Europe. Imamo željeznice kakve imamo, postavlja se pitanje zašto je to takvo stanje, moja, moja intuicija govori jer država upravlja željeznicama cijelo vrijeme i ljudi nemaju izbora nego voziti. Tako da je situacija loša i treba promijeniti ovaj mentalitet rekao bih kako se gleda na ekonomiju kao igru nulte sume, nekome ćemo uzimati i drugome davati. Ne, treba rasteretiti gospodarstvo, omogućiti ljudima, osloboditi potencijal u Hrvatskoj da ljudi sami stvaraju, pa će rasti s vremenom taj kolač, trebamo se odmaknuti od tog mentaliteta koji nas zapravo košta. I još jednom ću reć da trošak ne činjenja, ne provođenja onih reformi koje se stalno odgađaju je prilično visok i sve viši, dakle to je ono što bi vlada trebala raditi, a ne na ovaj način intervenirati u cijene određenih proizvoda. Hvala.

Malo si pogledajte koliko su zapravo porasla ulaganja u kripto valute recimo, znači gdje ljudi taj novac ulažu. I onda odjednom HNB što zapravo treba i raditi kaže da postoji opasnost, znači on to mora i raditi kao neovisno nazovimo to neovisna centralna banka. I onda Andrej Plenković kaže to nije tema. I ta tema bi sad trebala vjerojatno u javnom prostoru nestati. I sad se vraćamo na ovu temu inflacije. Dakle, tu imamo tzv. uvoznu inflaciju znači cijenu sirovina, nafte, određenih uvoznih resursa, imamo raspoloživost domaćih resursa dakle koji apsolutno također ima inflatorna kretanja, pitanje je da li ako gledamo čisto onako u nekom zatvorenom sustavu da li ta inflatorna kretanja dakle jednim dijelom ovise i o porastu osobnog dohotka i u Europi i u Hrvatskoj, dakle koji nije u korelaciji sa porastom produktivnosti. I treće su vam očekivanja. Znate koliko je inflacija u Hrvatskoj ako usporedimo sada godinu za godinom. 1,8. 3,3 vam je ako usporedimo rujan ove godine s rujnom prošle godine. Ali to je sve stvar statistike. Pitanje koji proizvodi rastu i koje cijene rastu. E sad koja je ključna uloga Vlade? Znači da upravlja inflatornim očekivanjima, da upravlja. A ja mislim da je kompletno izgubila kompas. Znači cijeli medijski prostor o nekakvoj inflaciji i nešto, svi nešto pričaju ali signale građanima Vlada ne daje. To je uloga Vlade. Koji je bio prvi potez Vlade? Vi ste spomenuli, ograničavanje cijene goriva jel tako bez svijetlih kompenzacijskih mjera. Znači opet se stvaraju nekakva očekivanja koja su se već stvorila, ja uvijek pričam o očekivanjima čak je i Nobelova nagrada dobivena za to u ekonomiji naravno. Možda će doći do zastoja, zastoj vam se već dogodio neke premium cijene goriva, dakle navodno ih više neće biti. Zašto? Oni su stavili plafon gornju cijenu i to će sad tako biti. Mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca. A imate vrlo bolju mjeru za to, jer od, ajd da sad kažem laički dakle od 12 kuna, gorivo košta 12 kuna 6 kuna vam bile trošarine to je pola pola, minimalno. Plivajuće trošarine, apsolutno plivajuće trošarine koje padaju kako se cijena goriva diže ili rastu znači kako cijena goriva pada. Već imate kunu i 20 koji vam idu u HŽ Infrastrukturu, dakle ne u putnički infrastrukturu, idu u HAC idu u Hrvatske ceste. Uvijek HŽ maknimo sa strane i Hrvatske ceste i HAC dakle taj dio, dakle to ne pričamo o godini dana, ne pričamo o 400 miliona kuna koliko vam iznosi taj dio jednog kolača za njih, pričamo o 2-3 mjeseca oni to mogu supstituirati, može Marić izdati recimo blagajničke zapise s 0,8 možete njima supstituirati, a na taj način izravno zapravo smanjuje cijenu goriva, ponavljam, utječe na inflaciju jer je negdje utjecaj na inflaciju goriva 0,8, dakle smanjuje ova tzv. inflatorna očekivanja, a imamo još nešto što smo možda zaboravili. Ne znam da li se vi drage kolegice i kolege sjećate, ja ne znam da li je ta odluka stavljena van snage. Znači 14. ožujak 2020. Vlada RH donijela je odluku o iznimnim mjerama kontrole cijene za određene proizvode gdje odlukom određuje iznimne mjere kontrola cijene za određene proizvode radi sprječavanja negativnih učinaka promjene cijena ili sprječavanja monopolističkog određivanja cijene tih proizvoda uslijed bolesti Covid-19. Ja mislim da Covid-19 još uvijek traje i taksativno nam je nabrojeno 20 ili 25 proizvoda gdje bi Vlada trebala reagirati. Dakle, od brašna, jaja, šećera, ulja itd., ta odluka je uvijek na snazi i trebalo bi obavještavati Ministarstvo gospodarstva [[Upadica: Hvala vam.]] i Vladu što se po tom radi. To su vam mjere. Hvala lijepo.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, ja vam danas želim govoriti o jednom fenomenalnom mjestu za život, a zove se Hrvatska kako je to rekao i ministar Aladrović. Vidite kolegice i kolege u tom fenomenalnom mjestu za život u tom fenomenalno uređenoj državi je oporba prisiljena doći za ovu govornicu kako bi spriječila nešto što je eklatantno kršenje Poslovnika i procedura, a demokracija je procedura. U toj fenomenalnoj zemlji se zastupnici vladajućih nisu u stanju niti pojaviti na odboru, znači niti doći na odbor i dići tu rukicu, ako već neće raspravljati i ako su već odlučili predložili kandidata koji je u evidentnom sukobu interesa i to i sam priznaje. U tom fenomenalno uređenoj državi je stranka na vlasti ona koja predvodi kormilo države, koja predvodi vladajuću koaliciju osuđena za korupciju. I u toj fenomenalnoj državi premijer nam šalje ljubavne poruke o ne znam parovima iz oporbe koji se toliko vole i podsjeća hrvatske građane tko smo zaista mi, lijevi, desni i centraši već što. E pa kolegice i kolege ja želim podsjetiti hrvatske građane da u tom fenomenalnom mjestu za život je HDZ itekako koruptivna organizacija i da je HDZ danas na vlasti, HDZ je doktora Ive Sanadera, jer kako je bivša premijerka i bivša predsjednica i bivša članica te stranke rekla, stranka i njezina prošlost nisu švedski stol, neće birati što vam odgovara nego gospodo nosite teret svojih odluka, nosite teret onoga za čega ste dizali rukice i čiji ste članovi bili. U toj fenomenalnoj državi taj isti premijer na moguće divljanje rata kredita, a imajte na umu da puno hrvatskih građana ima kredite, kaže pa nećemo skakati na prvu loptu. Kolegice i kolege kad guverner HNB-a da ovakve izjave i izrazi ovakve sumnje meni to nije prva lopta, meni je to deseta lopta, meni je to minuta do kraja utakmice to je 89 minuta u 90. vjerojatno rate skaču. U toj fenomenalnoj državi se ne skače valjda na prvu loptu ni kada je obnova u pitanju jer prva lopta je odavno prošla, godinu dana je prošlo lopata nijedna nije zakopana, vidite koliko se po Zagrebu gradi obnovom, ne gradi se ništa, da ne spominjem što se radi na Baniji, što se radi u Sisku, ne radi se ništa, čak se ljudima uskraćuje i obrok. U toj fenomenalnoj državi poljoprivreda je na koljenima u toj fenomenalnoj državi naši stočari su u velikoj krizi zato što neće biti dovoljno stočne hrane, a mi kakti stočarstvo potičemo ili ne znamo ni sami što potičemo jer strategiju nemamo, pa isto u toj fenomenalnoj državi taj fenomenalni premijer ne skače na pravu loptu. Valda čeka da sve propadne pa će onda donositi mjere, ograničavati ili fiksirati cijene i sl. U toj fenomenalnoj državi divljaju cijene goriva, inflacija je nešto što će se evidentno desiti, cijene hrane rastu iz dana u dan. A što radi vlada? Malo pa ništa, ograničava cijene goriva i to je to. Kolegice i kolege u toj fenomenalnoj državi za život većina naših sugrađana ne može planirati neku sjajnu budućnost, najbolje čemu se mogu nadati je da s relativnim dostojanstvom žive, što znači da su na toplom, na suhom i da imaju što jesti, doslovno jer u toj fenomenalnoj državi sa fenomenalnim minimalnim plaćama jedino se tome možete i nadati. I što je odgovor države na divljanje cijena hrane? Nema ga, kolegice i kolege, fenomenalni odgovor je da odgovora nema. A mi kao odgovorna oporba moramo na to upozoravati i moramo skretati pažnju na činjenicu da će u toj fenomenalnoj državi ljudima koji fenomenalno žive uskoro i to malo dostojanstva što imaju biti uskraćeno, a zašto.

Sada će govoriti poštovana kolegica Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite.

što je na dnevni red došla točka koja je bila predložena protuzakonito. Ne znam koliko puta se to do sada dogodilo u povijesti rada Sabora, međutim, Odbor za Ustav je morao poništiti sjednicu drugog radnog tijela. Međutim, to je samo dio problema.

Osoba za koju se i prije javnog natječaja znalo da je izabrana. Poštovane kolegice i kolege, vi imate većinu, odlučit ćete što ćete odlučiti. Ali, sjetite se samo onoga što su govorili novinari HRT-a o pritiscima koje su doživjeli, o tužbama koje su se događale i predlažem, da danas, ako ćemo već i g. Šveba izabrati za glavnog ravnatelja, svi zajedno uputimo jasnu poruku da se cenzura na HRT-u ne smije događati, da se novac mora trošiti transparentno, da sukob interesa nije prihvatljiv, a pogotovo da svi zajedno uputimo poruku da se sve tužbe koje se odnose protiv novinara, koje novinare opterećuju u njihovom radu, moraju hitno povući. Stanka će biti odobrena. Drugi se javio kolega Raspudić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, u ime Kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta kako bi se dodatno konzultirali oko modaliteta sukoba interesa i načina na koji ćemo i danas iznositi kandidata kojeg ste predložili. Naime, u situaciji kad je bivši glavni ravnatelj HRT-a završio u pritvoru koji mu je produžavan, a vidimo danas je, jutros je pušten, kruži okolo, sekirati se ne mora jer očito dobiva dostojnog nasljednika, u toj situaciji kad je ugled javnog RTV servisa na najnižim mogućim granama. Bilo je silno važno da procedura izbora novog glavnog ravnatelja bude kristalno čista i da to bude profesionalno i moralno i poslovno neupitna osoba. Umjesto toga dobili smo proces koji je kontaminiran od početka do kraja, od samog teksta natječaja za kojeg su i pravni stručnjaci, uključujući i neke profesore s pravnog fakulteta upozoravali da je protuzakonit jer ne sadrži odredbe iz Zakona o braniteljima kojeg ste vi i sami donijeli, a zbog iste stvari je poništen natječaj kazališnog vijeća ili 40-tak natječaja za ravnatelje osnovnih škola, pa čak je i ministrica Obuljen davala upute da institucije iz kulture za natječaje moraju stavljati te odredbe, dakle upitan je već sam natječaj. Zatim kandidat Šveb nije dao valjanu izjavu kako traži tekst natječaja da kao kandidat nije u sukobu interesa već tek da neće biti u sukobu interesa ako bude izabran, ima 5 sportskih kanala između ostalog koji imaju odobrenje na 10.g. i u situaciji su nerješivog sukoba interesa s HRT-om, pa do zadnjih informacija da su prevoditelji koji rade za HRT rade na softveru koji proizvodi i prodaje firma istog g. Šveba.

Javila se još i kolegica Puljak, izvolite. Poštovani predsjedniče, evo tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a kako bi se dodatno konzultirali o ovoj točci. HRT kao javni servis svojim pravodobnim, neovisnim i transparentnim informiranjem trebao bi biti moćno, ako ne i najmoćnije oružje u borbi protiv korupcije. A što mi danas ovdje imamo? Imamo HRT kojem je bivši ravnatelj završio u Remetincu zbog, kako istražitelja kažu, nošenja mita Milanu Bandiću i dakle na to se sveo glavni ravnatelj HRT-a u pritvoru radi korupcije, a poznat je i po tome što je nemilice tužio one koji se usude kritički pisati o radu i poslovanju servisa kojeg svi plaćamo. Nakon tog i takvog ravnatelja danas nam vladajući predlažu čovjeka koji je u dubokom sukobu interesa, čije tvrtke danas rade milijunske poslove sa HRT-om i koji se neće zaustaviti njegovim prepuštanjem upravljačkih prava odvjetničkom uredu, čovjeka koji je bio zaposlenik na HRT-u, koji je s mjesta ravnatelja televizije HTV-a otišao nakon samo 8 mjeseci jer mu atmosfera nije bila dobra, a kako sam kaže danas je atmosfera još gora. Postavlja se pitanje zašto Andrej Plenković toliko inzistira na imenovanju Šveba unatoč brojnim vidljivim nedostacima njegove kandidature? Hoće li ovo imenovanje pod svaku cijenu rezultirati time da će budući ravnatelj HRT-a vratiti uslugu Plenkoviću na način što će HRT ostati HDZ-ov i postati javni servis za hvaljenje Andreja Plenkovića? Zahvaljujem. I ova stanka je odobrena.

Jučer smo također na jednom okruglom stolu raspravljali o tome zašto ovaj izbor nije, nije korektan. No prije svega moram reći da ovdje u ovom trenutku, dakle kada vjerojatno ili izgledno nećemo moći utjecati na izbor Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a imamo klasičnu situaciju hakiranja javnog od strane privatnog. Znači Robert Šveb je u eklatantnom sukobu interesa, rekla bih čak i dvostrukom zato što s jedne strane imamo čovjeka koji je suvlasnik firmi kojima je direktni interes zapravo konkurentnost, konkurentnost prema HRT-u odnosno neuspjeh HRT-a je njihov uspjeh i to neuspjeh sportskih programa, a s druge strane kako čujemo od radnika, nisu provjerene informacije, ali je moguće da prodaje i softver preko jedne druge firme HRT-u, dvostruki sukob interesa. U svakom slučaju jučer smo čuli od ministrice kulture da je riječ o našem dojmu oporbe, da je riječ o protuzakonitom izboru, no Zakon o HRT-u jasno govori, dakle čl. 25. st. 2. da kandidat mora predati izjavu, citiram, da nije u sukobu interesa, a ne da može predati izjavu da je u sukobu interesa, pa će to kasnije regulirati kako nam je to objašnjeno od ministrice jučer i kako je to sam Robert Šveb znači objasnio. Ne može bit u sukobu interesa i velika je vjerojatnost da bi zapravo ustavni sud ovakav izbor mogao poništiti. Ima li još netko tko se želi javiti? Ne. Onda ćemo nastaviti stanku do 10 sati i 45 minuta.

Pa ne može se baš sve propisati, postoje nekakvi dobri običaji i nekakva praksa i nekakav zdravi razum. Nije moguće, uvijek ćete naći načina da, čak i da najbolje propišete uvijek će biti načina da to izigrate. Ali molim vas ovoga se držimo i dosad je uvijek tako bilo. Dakle, sada ću zamoliti predstavnicu predlagatelja da da dodatno obrazloženje. S nama je poštovana predsjednica odbora Natalija Martinčević, izvolite.

Poštovani predsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na 19. sjednici održanoj 18. listopada 2021.g. utvrdio je prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a. Obrazloženje uz točku jedan, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na svojoj 19. sjednici održanoj 18. listopada 2021.g. raspravljao je o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a, te nakon provedene rasprave sa 7 glasova za utvrdio ovaj prijedlog koji podnosi HS.

Zahvaljujem. Idemo sada, da li želite sada stanku prvo ili ćemo replike, pa nakon toga stanku? [[Upadica iz klupe: Replike]] Replike, dobro. Idemo onda s replikama, prva je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Svjesni smo svega što se događalo prošli tjedan i drago mi je što sam bila dijelom ujedinjene oporbe koja je očitala lekciju vladajućoj strukturi da se ne mogu tek tako kršiti pravni propisi ove zemlje da bi se nametalo svoje kandidate. Ono što ću vas pitati je mislite li da je uopće cijela sjednica odbora, pa i taj postupak imenovanja ravnatelja bila tek farsa, jer mi smo svi tjednima unaprijed znali, a to je izašlo i javno tko je ministričin kandidat. I zamislite čuda, puknuo je taj trač da je to g. Šveb, a na kraju su upravo g. Šveba izabrali vladajuća većina. Dakle, čemu uopće ovakav tip proceduralne igre koji šalje jasnu poruku hrvatskim građanima da se niti ne trebaju javljati na natječaj, javne pozive itd., jer je sve samo farsa, a pravi se kandidati i budući ravnatelji unaprijed dogovaraju na nekim ručkovima i mimo očiju javnosti. Ne mogu komentirati tko je što znao, tko je što pretpostavljao, tko je što mislio. Ja sam sukladno zakonu i proceduri provela proceduru u odboru kao predsjednica odbora i odbor je većinom glasova donio ovu odluku koju danas predlažemo HS. Na prvoj poništenoj sjednici odbora smo imali situaciju da dvojice članova iz vladajuće većine nije bilo nego su deponirali svoj glas.

Nakon što su iz tog razloga nepoštivanja odbora 6 nas zastupnika iz reda oporbe napustilo sjednicu, sjednica je nastavljena bez kvoruma sa 5 od 13 članova i izabran je kandidat g. Šveb. Nakon što smo pismeno upozorili na to i predsjednika sabora i vas nismo dobili nikakav odgovor nego tek nakon klona fantomske sjednice održanog sutradan kad ste sa 7 glasova, imali ste kvorum, odabrali opet g. Šveba, održali opet već zaključenu sjednicu, tek nakon pritiska opstrukcije saborske rasprave Odbor za ustav je poništio te odluke. Smatrate li da se trebate ispričati ovdje u sabornici zbog te zavrzlame do koje je došlo? Sustav deponiranja glasova postoji i na našem odboru i na velikoj većini drugih odbora. Sustav deponiranja glasova je bilo nešto što smo imali i nekoliko puta i na našim sjednicama odbora na kojima ste i vi bili prisutni. Ovog puta oporba je odlučila da neće primijeniti pozitivnu praksu mogućnosti deponiranja glasova i da će se rukovoditi strogo Poslovnikom, što sam ja prihvatila i nakon toga sam sazvala novu sjednicu, došlo je do proceduralne pogreške u samom nastavku sjednice. Ja sam prihvatila naravno odluku Odbora za Poslovnik, sazvali smo novu sjednicu na kojoj smo proveli potpuno raspravu na način na koju smo ju trebali provesti, proveli smo glasanje i sa 7 glasova za predložen je ovaj kandidat. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238., ovakva interpretacija je doista omalovažavanje saborskih zastupnika, ali i hrvatske javnosti. Nije riječ o pozitivnoj praksi deponiranja glasova, nego je riječ o praksi deponiranja tijela putem kojih se držao kvorum. Jedno je imati kvorum, a onda deponirati glas, a drugo je da osoba koje nema drži kvorum, dakle nemojte brkati te dvije stvari i slati krivu poruku hrvatskoj javnosti. Ovdje nije bilo riječ o deponiranju glasova nego o deponiranju tijela što je ujedno i razlog zašto su vam tu sjednicu poništili. Ja vam moram dati opomenu jer je ovo bila replika, a ne povreda poslovnika. Idemo dalje, sada je još jedna povreda poslovnika, kolegica Orešković, izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Rijetko kad na ovakav način dižem povredu poslovnika, a još rjeđe potvrđujem ono što je prije mene rekla kolegica Selak Raspudić, ali doista ovo predstavlja grubo vrijeđanje svih saborskih zastupnika, ovo je povreda čl. 238. Reći da je ovo bila pozitivna praksa deponiranja potpisa nakon što je kompletna oporba uspjela dokazati da ste van statutarno inzistirali na provođenju jednog nelegitimnog koruptivnog natječaja za izbor glavnog ravnatelja HRT-a doista je novo dno hrvatske političke [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa kolegice Orešković.]] pravne prakse. Idemo dalje, kolega Petrov. Osim što se slažem s kolegama u ovome što su naveli zbog čega nemate pravo i zbog čega vam je uopće i srušena sjednica odbora jer niste na adekvatan način i po poslovniku HS-a proveli samu sjednicu, ja vas moram nešto pitati. Je li vama jasno da osoba koju vi podržavate da je podržavate preko natječaja koji nije u skladu sa zakonom? Ako vam je to jasno je li vam jasno da kandidat kojeg vi predlažete da je sam priznao da je već u sukobu interesa u natječaju preko kojeg ste ga birali piše da kandidat ne smije biti u sukobu interesa. On vam je priznao da je u sukobu interesa. Jeste li toga svjesni? Jeste li svjesni da je taj isti čovjek oštetio već HRT? I ako ste toga svega svjesni, zbog čega predlažete tog čovjeka? Izvolite odgovor. Pa proceduru je proveo nadzorni odbor kao što je to zakonom i propisano. Mi smo prihvatili sve kandidature koje su temeljem odluke nadzornog odbora bile pravovaljane, obavili smo razgovore sa svim kandidatima, svi članovi odbora dobili su uvid u njihove programe i ukupnu dokumentaciju i temeljem toga mi smo donijeli odluku većinom glasova na odboru. Uvažena kolegice. Već je bilo jako puno riječi o tome na koji način je prošlog tjedna prekršena procedura, prekršen poslovnik koji ima snagu zakona i zbog čega je sjednica odbora utvrđena protuzakonitom i na to neću trošiti riječi. Ali ono što me zanima je, da li možete s ove govornice zajamčiti da će na HRT-u prestati cenzura izborom novog glavnog ravnatelja, da će novi glavni ravnatelj prestati sa praksom tužbi protiv novinara i tužbe koje su u tijeku povući, da će novi glavni ravnatelj transparentno upravljati sa više od milijarde kuna koja dolazi direktno iz džepova hrvatskih građana i da HRT neće voditi u svom osobnom interesu nego u javnom interesu. Možete li nam to ovdje zajamčiti, sve ove stvari?

Smirimo se. Kolega Hajdaš Dončić, izvolite. Kolegice Natalija, vi dolazite iz stranke koji se zovu Reformisti jel tako, znači sama riječ govori da bi trebali provoditi neke reforme, vjerojatno ne kao dio vladajuće većine. Vi mislite da će izbor ovog ravnatelja zapravo doprinijeti nekoj reformi HRT-u? da li će donijeti neki novi sadržaj, da li će se promijeniti cijeli onako da tako kažemo fokus djelovanja HRT-a ili će ostati sve isto, a to vam je vjerojatno nepotizam, to je vjerojatno majstor, magistar, voli gledati film Poltron, pa ćemo izabrati … poltrona vladajuće većine kao ravnatelja HRT-a čovjeka koji vjerojatno opet ima ko i njegov prethodnih određeni sukob interesa. … zanima pozicija reformista i vas kao reformistice u tom sustavu. novi ravnatelj mi smo dobili od strane nadzornog odbora broj kandidata koji su imali pravovaljane dokumente, pravovaljane zamolbe i mi smo odlučili temeljem programa i kvalifikacija kandidata. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana predsjednice odbora Martinčević.

Vi ste replicirali ili što? … [[Upadica se ne razumije.]] replika, ne tamo mi piše obrazlaganje stanke, nema.

Međutim, htio bih samo postaviti pitanje vi ste npr. jučer bili svjedokinja na sjednici odbora atmosferi i koliko je dobrih argumenata ja bih rekao u određenom temperamentu bilo iznešeno na toj sjednici. Međutim ne znam koliko ste možda imali priliku vidjeti jučerašnji Dnevnik i sve ono što Informativni program donosi trebali ste vidjeti kako je i okrugli stol i taj odbor iznesen u jednoj potpuno blagoj [[Upadica: Hvala vam.]] hipnotizirajućoj [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] atmosferi. Zahvaljujem. Izvolite odgovor. Pa iskreno se nadamo da će izbor novog ravnatelja poboljšati kvalitetu HRT-a, pa i informativnog programa. Ja imam pitanje znači rekli ste da je nadzorni odbor vama poslao odluku koju ste vi jednostavno morali prihvatiti. To nije točno. Znači, upravo vaše tijelo ima mogućnost, sabor ima mogućnost smjene nadzornog odbora jer nadzorni odbor imenuje i zapravo smjenjuje sabor. U ovom trenutku ste imali sve podatke i informacije o tome da je riječ o nezakonitom izboru kandidata koji je u debelom sukobu interesa i prema Zakonu o HRT-u, Članku 25. velika je mogućnost da će takav izbor pasti na Ustavnom sudu jer je kandidat trebao predao dokument koji nedvojbeno znači pokazuje da nije u sukobu interesa, a ne da je mogao predati dokument u kojem on sam priznaje da je u sukobu interesa pa će kasnije to regulirati. Znači bili ste upoznati sa situacijom koja je protuzakonita i niste reagirali. Mi smo odradili sve u skladu sa našim zakonskim mogućnostima. Mi dobivamo odluku od strane nadzornog odbora, mi ne možemo preispitivati niti intervenirati, niti ulaziti u te odluke nadzornog odbora to bi bilo protuzakonito. Dakle, mi smo postupali po prijavama koje je nadzorni odbor u saborski odbor poslao, nadzorni odbor HRT-a u saborski odbor poslao kao pravovaljane i samo smo o njima mogli odlučivati. Idemo dalje. Kolega Beljak, izvolite. Poštovana kolegice Martinčević, meni vas je iskreno žao, govorite u množini, mi, mi, mi. Ja ću sad pitati vas osobno, dakle vi osobno ste danas tu stali pred nas sve kao na neki način predro koji treba visjeti zbog odluke koju niste donijeli vi, ali ste ju podržali, dakle niste to trebali.

Totalni crni mrak. I vi u tome sudjelujete, zovete se reformistima. Još uvijek nije kasno i ja vas molim ako je ikako moguće da razmislite i obećate barem meni ili nama tu da ćete razmisliti da odustanete u sudjelovanju u ovoj farsi.

Kolegice Glasovac, izvolite. Poštovana kolegice Martinčević, stvari postavljate na način kao da je Hrvatski sabor nekakav protočni bojler, a vi ste regulatorica istoga. To nije točno. Vas je nažalost dopala ta neugodna uloga da završite ovu farsu s namještenim natječajem, protuzakonitim natječajem gdje se već prije 3 mjeseca, zapravo 3 mjeseca zna tko će biti novi ravnatelj HRT-a. Pa ja vas pitam sad ne kao predsjednicu odbora, nego kao članicu vladajuće koalicije koja će sutra izabrati ovog čovjeka za ravnatelja HRT-a, smatrate li doista da će zaustaviti cenzuru proganjanje novinara, tužbe prema novinarima i to da HRT bude javni umjesto stranački servis upravo čovjek koji jedini od svih kandidata nije imao izjavu da nije u nikakvom sukobu interesa. Izvolite odgovor. Ja ne znam na koji će način gospodin Šveb ukoliko bude izabran u ovom saboru, o tome će se odlučivati sutra, voditi ovu televiziju. Mi smo odlučili temeljem prijava koje smo dobili, temeljem kvalifikacije i programa koje su kandidati dostavili. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovana kolegice, evo prema najnovijim informacijama gospodin Kazimir Bačić se vraća na HRT, zanima me imate li možda informaciju na kojem će radnom mjestu raditi i hoće li možda biti savjetnik novom ravnatelju. I zanima me vaš stav je li po vama vaš kandidat u sukobu interesa ili nije.

Dakle, kada ste na funkciji koju obavljate i koju preuzmete tada ne smijete biti u sukobu interesa i to je potpuno jasno i očekujem i od Povjerenstva za sukob interesa, očekujem to od oporbe, a posebno očekujem od vladajućih da će posebno pratiti situaciju vezano uz gospodina Šveba, a temeljem svega ovoga što smo imali prilike čuti i čitati tijekom ovih dana, dakle posebna pozornost, ali nakon što i ako bude izabran jer tek tada može biti u sukobu interesa. Kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice, vaše izlaganje malo me podsjeća na roditelje koje kad se klinac vrati s maturalca pa napravi kaos onda roditelj kaže nisam ja odgovoran za svoje dijete, evo otprilike tako. Dakle, mi smo ovdje kao oporba stali u obrani demokratskih procesa, dobro HDZ-ova oporba nije, ali mi kao oporba smo stali ovdje u obranu demokratskih procesa i sada, dakle brani se čovjeka koji je u eklatantnom sukobu interesa, a s HRT-a valjda na prste obje ruke se mogu izbrojati novinari koji vrijede, a koji nisu pobjegli.

Ja ću još jednom ponoviti, dakle mi smo odlučivali temeljem prijava koje smo dobili od strane nadzornog odbora HRT-a. Oni su provodili proceduru i oni su utvrdili koje su prijave pravovaljane i koje nisu pravovaljane. Dakle, mi smo odlučivali temeljem njihove odluke. Takva je procedura. Hvala predsjedniče. Uvažena kolegice Martinčević, vas za razliku od nekih drugih kolega iznimno cijenim zbog integriteta kojeg ste pokazali par puta na sjednici za razliku od pojedinih beskičmenjaka koji po svoje mišljenje idu u centralni komitet, pa vas moram upoznati sa novim okolnostima koje su upravo sada objavljene, a to je da je Kazimir Bačić sinoć pušten iz pritvora i vraća se raditi na HRT. Pa možda da se ovi stavovi revidiraju, možda da napravite nove konzultacije u vladajućoj većini, pa da se i ponovi natječaj jer očito sada imamo još jednoga kandidata koji je očito sve ove godine bio po mjeri vladajuće većine i kao što su ga gorljivo branili i zalagali se za njega možda sada imaju boljega kandidata od g. Šveba jer sve ove godine im je uredno služio i odgovarao. Dobro. I zadnja replika kolega Grmoja, izvolite. Dakle, ovdje imamo jedno vađenje vas kolegice na nadzorni odbor HRT-a, pa tko je imenovao sve te ljude?

On odobrava serije koje su iznad 10 milijuna kuna, a sam u tim serijama glumi. I vi umjesto da zaustavite jedno ovakvo imenovanje vi ga gurate. Mi smo zapravo pokazali i hrvatskoj javnosti što ste vi kao predsjednica odbora išli napraviti sa dvije nevaljale sjednice, uhvaćeni ste s prstima u pekmezu i sad se vadite na to da je to prijedlog nadzornog odbora HRT-a.

Dakle, propisana je procedura izbora ravnatelja i propisano je što je čiji posao u toj proceduri i mi smo poštovali proceduru vezano uz nadzorni odbor. Ja sam se ispričala vezano za sjednicu koja je bila sazvana na nepravilan način, to je Odbor za Poslovnik i utvrdio, nakon toga ta sjednica je poništena, sazvali smo novu sjednicu i donijeli pravovaljanu odluku. Hvala kolegici Martinčević, slobodni ste, možete se vratiti na mjesto. Kolegice Benčić, vi ostajete pri zahtjevu za stankom? E onda ćete vi prvi, a nakon toga kolega Zekanović, izvolite. Dakle, u ime Kluba zeleno-lijevog bloka tražim stanku kako bismo još jednom raspravili i naglasili da sve ovo što se odvijalo oko izbora ravnatelja HRT-a dokazuje još jednom da je Hrvatska kao država zaista ono što se zove oteta ili zarobljena država, da je zarobljena od vladajuće stranke i da sve institucije, sve institucije, koliko god one zakonski trebale biti nezavisne moraju biti pod izravnom kontrolom političke vlasti HDZ-a jer da tome nije tako mi ne bi imali ovu šaradu sa dvije, dvije protuposlovničke sjednice odbora, dakle dvije za redom. Mi ne bismo imali situaciju da usprkos činjenici da kandidat kojeg ste vi sada izabrali tj. kojeg ćete izglasat sutra je i sada u sukobu interesa i da je u sukobu interesa koji je neotklonjiv zato što oprema softver itd., koje je on prodavao HRT-u neće nestat danom njegovog dolaska tamo, da je natječajem jasno propisano da kandidat ne smije biti u sukobu interesa i da to mora dakle dokazati izjavom kod javnog bilježnika, čovjek je u sukobu interesa, ali je rekao da neće bit kasnije. Kako će se taj sukob interesa riješiti, prenest će svoje udjele šta, na odvjetničku firmu, to nismo, taj film nismo još gledali jel da, taj film o prijenosu vlasništva ili o pravu upravljanja nismo gledali. I neće cijelo vrijeme biti pod sumnjom i stavljate i njega i sebe u poziciju da ćete biti od danas na dalje odgovorni za svaku stvar koja se na HRT-u događa. Stanka je odobrena. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani predsjedniče HS, tražim stanku u trajanju od 10 minuta ispred Kluba Hrvatskih suverenista da bi se dodatno konzultirali o ovoj točki dnevnog reda. Već sam u slobodnom govoru istaknuo da su Hrvatski suverenisti oporba aktualnoj HDZ-SDSS vladi.

Nemamo namjeru ni valjati se u fotelji predsjedavajućega ako predsjedavajući napusti ovu dvoranu. Dakle, oporba smo i potrudit ćemo se na svaki mogući način legitiman da ova vlada HDZ-a i SDSS-a vlada što manje. Ali što se tiče Možemo!, SD, SDP-a i sličnih ne namjeravam sudjelovati odnosno ne namjeravamo sudjelovati u njihovom cirkusu i u njihovom igrokazu. Neki su zaboravili i smetnuli s uma da je ovo najviše i najvažnije mjesto za hrvatsku politiku, pa čak i za hrvatski narod.

Naravno po pitanju g. Šveba ćemo glasovati protiv jer smatramo da je loš kandidat i kandidat koji ne zaslužuje biti ravnatelj HRT-a, kao i neki kandidati koje je SDP delegirao. Sjetimo se nekih SDP-ovih kandidata i zakona po kojemu danas zapravo biramo HRT-ovog ravnatelja, a donio ga je SDP-a, a sada mu to sve skupa ne odgovora. Stanka je odobrena. Sukladno čl. 293.b. ćemo nastaviti s raspravom, imamo dvije povrede Poslovnika, prvi je kolega Raspudić, izvolite. Zastupnik Zekanović je povrijedio čl. 238., vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Ovdje se nitko nije grlio nego su se zastupnici uzeli pod ruku u trenutku kad je potpredsjednik sabora dao nalog saborskoj straži, ovdje nitko nije pravio cirkus nego je obranjen ustavnopravni poredak RH i Poslovnik. A postoji jedna suptilna razlika, vi ste HDZ-ova oporba, a mi smo oporba HDZ-u jer upravo vas takve trebaju, primitivne, neuke, marginalne, uvijek spremne uprskati… Kolega Raspudić, dobivate opomenu iz dva razloga, prvo zato što ovo nije povreda Poslovnika već replika, a drugo uvrijedili ste drugog zastupnika i iz tog razloga dobivate opomenu. Sada je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite.

Za razliku od vas kolega Zekanović koji uvijek djelujete destruktivno, ja ću ponosno javno svima reći da mi je drago da sam bila dijelom ujedinjene oporbe koja je stavila interes RH ispred svojim partikularnih stranačkih razlika. I kolegice i kolege iz oporbe rado ću s vama opet staviti taj interes i zajedno se boriti za pravnu državu. Kolegice Selak Raspudić, to što govorite je vaše pravo i možete se svrstati gdje hoćete, ali to nema nikakve veze sa povredom Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite.

Nekoga će ovo podsjetiti na nešto, prekambrij, paleozoik, mezozoik, kenozoik, kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon, perm, arhaikr, algonkij, tercijar, kvartar, razdioba geološke prošlosti zemlje.

Hvala vam poštovani predsjedniče HS. Poštovani kolega Raspudić, evo iskreno mi je žao što ste na ovakav način reagirali, smatram da imamo puno toga više zajedničkog u smislu vrijednosti nego što, što nas odvaja. Na kraju krajeva vaše spočitavanje, vaše spočitavanje referendumskih inicijativa kolko ja znam vaša jedna od glavnih predizbornih poruka je bila direktna demokracija, a sada spočitavate nama što pokušavamo upravo to provesti u RH. To nije bila povreda Poslovnika. Kolegice Petir, izvolite. Smatram da je kolega Raspudić na jedan uvredljiv i neprimjeren način izvrijeđao kolegu Zekanovića. To se tako ne radi, ovo je najviše državno tijelo gdje postoji pluralizam i svatko može izreći svoje mišljenje, a intelektualci se ne odlikuju karakteristikama da samo završavaju fakultete ili doktorate već da svojim primjerenim ponašanjem drugima pokazuju na koji način treba postupiti, ovo nije u redu. Ja sam dao opomenu, vi ste u prvom dijelu rekli, ali kasnije ste ušli u repliku, tako da ću i vama sada dati isto tako opomenu. I kad dam opomenu za nekog tko je kršio Poslovnik ako se vi naknadno javite, pa dajete još svoja tumačenja ja ću vam morati davati opomene jer to onda više nije, nije to povreda Poslovnika nego repliciranje. Sada se javio ponovo za povredu Poslovnika kolega Raspudić, izvolite. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Zašto? Dobro, ništa onda završavamo sada sa replikama odnosno s povredama Poslovnika, završili smo i sa replikama, tako da otvaram raspravu, prelazimo na raspravu klubova, prvi je Klub zastupnika Socijaldemokrata, poštovani kolega Matko Kuzmanić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče i uvaženi zastupnici. Evo od jutros još razmišljam na koji način artikulirati ovaj problem i vama i hrvatskim građanima koji su očito zbunjeni sa situacijom u kojoj se sada nalazimo, pa sam na neki način pokušao u 5 činova opisati što se danas stvarno događa i o čemu mi danas odlučujemo odnosno zbog čega smatram da je ovaj natječaj za ravnatelja HRT-a loš. Prvo, način izbora moralno je kompromitiran, a možda usudio bi se reći i na neki drugi način, od samog početka, čak i prije pristiglih ponuda u kuloarima se znalo ime g. Šveba kao nasljednika Kazimira Bačića. Naveden je kandidat slovio kao osobni izbor ministrice kulture, pa čemu uopće ova farsa oko natječaja ako će navedeni biti izabran na potpuno identičan način kao što je izabran sada već bivši i zbog torbarenja pritvoreni Kazimir Bačić. Vladajuća većina koja pod svaku cijenu gorljivo zagovara i brani g. Šveba radi to na jednako gorljiv i isključiv način kao što je radila i za Kazimira Bačića. Druga stvar, vratimo se malo unatrag. Znate li zašto izvješće bivšeg ravnatelja nikada nije došlo na plenarnu sjednicu? Jer isto nije dobilo potrebnu većinu na sjednici matičnog odbora i to iz čiste slučajnosti kada je dotična kolegica Maja Grba Bujević slučajno napustila sjednicu i tim činom nije izvršila svoj partijski zadatak, pa izvješće ravnatelja HRT-a, sada bivšeg, u međuvremenu pritvorenog uskočkog osumnjičenika, nije dobilo potreban broj ruku. Kolegica Bujević se vratila i sa suznim očima protestirala, te tražila da se glasanje ponovi. Međutim, predsjednica odbora Natalija Martinčević se postavila upravo, upravo kako treba te odbila ponavljanje glasovanja. Treća stvar, raspisivanje natječaja i pristigle ponude nisu na adekvatan način obrađene od strane nadzornog odbora, zanemaren je Zakon o braniteljima pa se ljudski pitam što bi se dogodilo da se ovakva situacija dogodila bilo kojoj drugoj varijanti vlasti u kojoj bi domoljubni HDZ bio u opoziciji. Vjerojatno bi tada na Prisavlju osvanuli šatori, plinske boce i lanci, a sadašnji bi se zagovornici, zagovornici izbora gospodina Šveba suznim očima prisjećali '90.-tih i uloge svoje partije u hrvatskoj neovisnosti. Nadzorni odbor nije zbog sukoba interesa eliminirao gospodina Šveba iz postupka, iako je po samom tekstu natječaja to morao napraviti. Ne želim ulaziti u detalje i ići ad hominem na kandidata kojeg smatram kvalitetnim stručnjakom i sposobnim za navedenu funkciju ali nažalost nakon svega duboko kompromitiranim. Moram samo naglasiti da sam prilikom intervjua dotičnog pitao zbog čega je napustio ravnateljsku funkciju 2008. godine, a dobio sam odgovor, zbog loše atmosfere na HRT-u tada i loših međuljudskih odnosa. Zna li dotični kakva je atmosfera na HRT-u danas. Ili nije bio iskren po pitanju odlaska tada ili nije upućen u to trenutno stanje. U svakom slučaju ne znam što je gore. Četvrta stvar, stanje na HRT-u danas je katastrofalno jer smo u proteklom mandatu imali svakakve afere koje su završile torbarenjem. Od tužbi protiv novinara, mobinga, optužbi za seksualno zlostavljanje, smjenjivanje urednika bez kriterija i faraonskog modela upravljanja. Jednu stvar bismo morali prihvatiti HDZ nisu zgrade, kamere i frekvencije, HRT je puno više od toga. To su ljudi koji to žive, novinari, dopisnici, urednici, kamermani, montažeri i svi ostali koji taj javni servis grade na ponos svih onih koji taj javni servis financiraju. A to su hrvatski građani. I upravo zbog toga, peto što želim reći jasno je nama da je vladajućoj većini jako bitno tko će sjediti na toj za njih presudnoj važnoj fotelji, ali odgovorni ljudi si ne mogu dopustiti da ovaj javni servis postane produžena ruka dominantne političke nomenklature. Takav je bio do sada, pa su nam rezultati vidljivi takvi kakvi jesu. Pitam se samo da li se vladajuća većina i njima ponosi ili se pak možda pravi da o tome ništa ne zna. HRT mora ostati slobodan, neovisan i svoj i mora svim zaposlenicima omogućiti jednake šanse. Od kandidata na ovom natječaju nikog osobno ne poznajem, ali znam kojim bi se putem vodio pri izboru. Izabrao bih onog kog biraju njegovi djelatnici jer kako god sagledali nitko ne poznaje bolje probleme na HRT-u od onih koji tamo žive i rade. I na kraju ako me pitate što bih napravio da sam na mjestu predsjednika Vlade, poništio bih natječaj i smijenio ministricu kulture te raspisao novi bez partijskog navijanja, ali ipak ovo nije Austrija, Švedska ili Švicarska, ovo je nažalost Hrvatska članica EU u kojoj su ovakvi događaji pravilo, a gotovo nikada iznimka. I zato ćemo glasati protiv i nadati se tome da će razum možda ipak prevladati.

Znakovi dobivaju značenje ovisno o kontekstu.

I ponovit ću u takvoj situaciji, mi koji biramo glavnog ravnatelje kojem podnosi izvješće i on i nadzorni odbor i programsko vijeće imali smo odgovornost da natječaj za novog ravnatelja prođe kristalno čisto, savršeno u skladu sa zakonima i propisima i da izaberemo potpuno čistu osobu. Ništa od toga nije se dogodilo.

Naime, pred sobom imam zapisnik 53. sjednice Programskog vijeća HRT-a koja se održala u svibnju 2008. godine. Glavna točka dnevnog reda bila je rasprava o očitovanju ravnateljstva HRT-a odnosno povjerenstva za provedbu postupka i utvrđivanje odgovornosti svih uključenih u postupak dobivanja prava prenošenja Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine. U to vrijeme gospodin Šveb koji je inače više puta odlazio s HRT-a pa se vraćao u međuvremenu, njegove firme milijunske poslove rade s HRT-om pa je teško tu razabrati kad je bio tamo, kad nije bio, je bio ravnatelj Hrvatske televizije. Na tom sastanku čiji je zapisnik javno dostupan glavni ravnatelj Vanja Sutlić kaže ovako. Najprije govori o sastanku rukovodstva i kaže ranijem to je bio sastanak na kojemu je bilo nazočno kompletno poslovno i programsko rukovodstvo HRT-a na kojem smo donijeli odluku da u odnosu na tender koji je nudio a) otkup prava, govori se o Svjetskom rukometnom prvenstvu koje se održava u Hrvatskoj, b) proizvodnju signala, c) proizvodnju signala i otkup prava, HRT prijavljuje na ovo c) proizvodnju signala i otkup prava. Mi tu odluku nismo proveli, u toj odluci su sudjelovali svi i dali svoju suglasnost. Dakle, o čemu je riječ? Rukovodstvo HRT-a odabire puni paket ponude i prenošenje signala i prava i daje nalog sljedećem u lancu ispod, to je g. Šveb da aplicira na taj tender i da HTV kao što je uvijek dosad činila s važnim sportskih natjecanjima, ovo pogotovo jer je Svjetsko rukometno prvenstveno u Hrvatskoj u sportu u kojem smo velesila, da se to provede. Ovdje se radi o konkretnom slučaju da jedna odluka donesena kolektivno uz kompletni sastav rukovodstva ove kuće, od čovjeka koji je trebao pisani dokument tragom te oduke poslati, nije to učinio, a da nikoga u kući o tome nije obavijestio. Dakle, odluku koju je donijelo rukovodstvo HRT-a da se otkupljuju prava, Šved jednostavno nije proveo. Eto, on je procijenio na svoju ruku i nije to učinio. Kaže Sutlić kako su dovedeni, citiram, dovedeni programski ljudi u zabludu, ja sam doveden u zabludu, završen citat. I onda kaže na kraju, ja završavam naše utvrđivanje odgovornosti je bilo usmjereno na nepoštivanje jedne izravne odluke. Ne pojedinačne, nego zajedničkog programskog i poslovnog rukovodstva ove kuće, a riječ je bila o nečemu što je trebalo napraviti u 8 dana. Prijaviti se na jedan tender. Citiram vam glavnog ravnatelja HRT-a iz 2008., dakle Šveb dobiva nalog da se aplicira za ponudu C, on to na svoju ruku uopće ne učini. Tad je otišao s HRT-a, buknuo je veliki skandal, evo nam ga nakon 12 godina se vraća na HRT. A epilog je bio RTL koji je tada bio mala televizijica u povoju, da dobiva taj golemi posao, a HDZ, a HRT, frojdovska omaška, HDZ i HRT, doživljava fijasko. Nakon 12 godina taj patuljak RTL je gledaniji informativni program od HTV-a. Tko me može razuvjeriti da nije tu koruptivan bio? Da nije pogodovao svjesno, RTL potkopavao HTV s kojeg je onda sramotno otišao i sad nam ga vraćate nakon 12 godina. Zašto to činite? I to u situaciji koja njegov prethodnik zbog korupcije završio u pritvoru? Jeste li imali ikoga čišćeg, evo, vašeg čovjeka, ali čišćeg od Šveba? Ovo su javno dostupne stvari. Predao je izjavu kod javnog bilježnika koja se ne traži tekstom natječaja. Evo teksta natječaja, sve crno na bijelo. 8, traži se izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa. Da kandidat nije u sukobu interesa. Kandidat je kandidat, glavni ravnatelj više nije kandidat, on je glavni ravnatelj, a on predaje sasvim drugu izjavu gdje ne kaže, napisao je u Samoboru, 1.9.2021., ne stoji ja kao kandidat Robert Šveb nisam u sukobu interesa, nego pod toč. 1 općenito, ne postoji sukob interesa, u toč. 2, da ću u slučaju da budem imenovan za glavnog ravnatelja HRT-a postupiti u skladu s propisima koji sprječavaju sukob interesa, bla bla i odreći se i onda spominje svoje firme RO.BA. On vam je ovjereno kod javnog bilježnika dao da je u sukoba interesa, trenutno kao kandidat je obećao, ako bude izabran za glavnog ravnatelja, da će onda odustati od tih udjela. Između ostalog i 5 sportskih kanala, izravna konkurencija HRT-u i što, ako, kad postane glavni ravnatelj, on će to prenijeti na svog poslovnog partnera i zamislite, neće ni slučajno pogodovati svom poslovnom partneru. Kako nije učinio ono što mu je naloženo, što Vanja Sutlić jasno kaže, imamo zapisnik, rukovodstvo odlučilo, apliciraj za C, on to na svoju ruku ne provede, HTV izgubi prava, dobije ih RTL. I takvu osobu vi u ovakvom kontekstu nepovjerenja, sramoćenja HRT-a kriminalom i korupcijom gurate i to ga gurate na ovakav način. Najprije Nadzorni odbor ne zna napisati ni tekst natječaja kako spada, zaboravili su staviti poveznice ili odredbu na Zakon o braniteljima, što vam spočitavaju profesori s pravnog fakulteta, neki tvrdeći da je nezakonit natječaj. Vama je zadnja rupa na svirali to što ste donijeli Zakon o braniteljima. To nije stavljeno i u izboru za Kazališno vijeće gdje je na čelu Nadzornog odbora bila ista osoba, g. Čutura koji je bio na čelu ovog Nadzornog vijeća, a nije se udostojio doći na ove sjednice nego je slao zamjenicu pa je poništen natječaj za Kazališno vijeće kad se ovo vidjelo kao što je poništeno 40-ak natječaja za ravnatelja osnovnih škola, što je isto mandatna pozicija. Imamo naputke ministrice Obuljen iz ste 18. koje traje, šalje ustanovama iz kulture da moraju se te odredbe Zakona o braniteljima stavljati u natječaj. Dakle u startu je natječaj sumnjiv. Pripušta Nadzorni odbor kandidata koji nije dao izjavu kakva se traži tekstom natječaja. Radi se ovo što se radi sa dvije nezakonite sjednice koje onda Odbor za Ustav mora poništavati. I na kraju nam gurate čovjeka koji em je nevaljanu dokumentaciju predao, em sam priznaje i potpisuje da je u sukobu interesa, ali eto, neće biti ako ga vi izaberete. Ako ima ovakvu prošlost, pročitao sam vam što je napravio 2009. pa je li moguće da nema nikoga boljeg od g. Šveba? Čime vas je toliko zadužio? Jeste li iscrpili kadrovski bazen?

Ja bi vam odredio nekakav postupak, rehabilitira se netko, čovjek krade, uhvate ga pa prođe, imaju nekakvi tečajevi, rehabilitacije, društveno-korisnog rada, pa čovjek povrati donekle moralni integritet. Ali HDZ-u očito pomoći nema jer u istom tjednu kad dobivate pravomoćnu presudu radite ovakve stvari i gurate ovakvu osobu. Prošli tjedan smo blokirali ovu govornicu i spasili ugled HS-a jer bi nastala još veća svinjarija, morala bi se poništavati rasprava, i pokazalo je da smo u pravu.

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a poštovana zastupnica Katarina Peović.

Kao što je već rečeno najvjerojatnije ovaj će sabor izabrati čovjeka za ravnatelja HRT-a koji je u debelom sukobu interesa. Razmjere tog sukoba interesa mogu se samo sjetiti jedne epizode na HRT-u koja možda daje dobru sliku kako neko može biti u debelom sukobu interesa na HRT-u, a to je slika Nenada Bakića koji gostuje u emisiji „U svojem filmu“ dok ga snimaju agencijski radnici njegove agencijske tvrtke „Electus“, dakle u jednom trenutku je imao sve agencijske radnije zaposlene na HRT-u i dobiva praktički pa promidžbenu emisiju na kojoj se njega hvali. Znamo kako agencijski radnici rade u kojim su poslovnim odnosima, na koji način su oni plaćeni, plaće su jako male, radili su jednako ko što su radili oni stalno zaposleni, radili su bez onih dodataka za putne troškove, bez praznika, bez božićnice itd. Ovo je otprilike jedna takva slika sa puno dalekosežnijim posljedicama, ovdje je samo Nenad Bakić dobio reklamu na HRT-u, a ovdje će biti posljedice puno dalekosežnije. Jedna od posljedica uistinu može biti da ustavni su poništi ovu odluku zato što je ova odluka protuzakonita, znači prema Zakonu o HRT-u u čl. 25. kandidata koji se javlja na natječaj ne smije biti u sukobu interesa. Ovdje je kandidat i sam priznao da je u sukobu interesa jer je predao dokument u kojem to stoji. Naravno saborski Odbor za medije ima jedan ogromni krimen i stvarno odgovornost na sebi jer je to mogao zaustaviti. Znači saborski Odbor za medije nije tu samo da odobrava ono što je Nadzorni odbor HRT-a potvrdio, dapače, Nadzorni odbor HRT-a, Odbor za medije potvrđuje, imenuje i razrješava ne samo da niste trebali potvrditi odluku nadzornog odbora nego ste imali mehanizme i da razriješite članove nadzornog odbora, usput rečeno članove nadzornog odbora iz redova radnika se izuzeo jel. No ono što je puno ozbiljnije od saborskog Odbora za medije je sutrašnje glasanje, a ono što je najozbiljnije rekla bih je uloga ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Ona je jučer došla na jedna okrugli stol kako čujem od organizatora i samoinicijativno i tamo nam je objasnila da je riječ o dojmu oporbe da je riječ o nezakonitim akcijama.

Ovdje je riječ o protuzakonitom djelovanju, imamo čovjeka koji je suvlasnik firme koja jedini joj je interes da HRT ne uspije, dakle da njegovi sportski programi budu u boljoj poziciji od sportskog programa na HRT-u i koji kako čujemo od radnika prodaje softver HRT-u, znači dvostruki sukob interesa. I ovo je u konačnici ono što se dešava, a ne samo na HRT-u nego svugdje, a to je hakiranje javnog dobra od strane privatnog interesa i ovdje je riječ o debelom sukobu interesa. Dakle, nije uopće dvojbeno da je čovjek u sukobu interesa. Prema tome, ako se čak i ovo izglasa sutra Ustavni sud može tu odluku odbaciti jer je ovo zapravo protuzakonito. Kada kažemo da je ministrica Obuljen Koržinek stvarno tu odgovorna onda upućujem ne samo na ovu situaciju sa Robertom Švebom u kojoj ona izuzetno evidentno snažno gura tu odluku, pa čak mislim da nekakvi impulsi sa HDZ-ove strane da Odbor za Ustav i poslovnik ipak priznaje da jedna od sjednica Odbora za medije nije bila regularna je ajmo reć u rangu ipak neke samokritike HDZ-a koja se ne vidi baš često, ali ministrica Obuljen Koržinek tvrdi da je riječ samo o dojmu i da ništa nije tu protuzakonito. Ali to nije sve, znači ne samo da gura ovog kandidata bez ikakve logike nego zapravo imamo situaciju nakon što je dosadašnji ravnatelj Kazimir Bačić zbog korupcije smijenjen da je došao Renato Kunić koji je kum ministrice Obuljen i kojem uz bok stoji Mislav Stipić koji će svi radnici HRT-a potvrditi kao neformalnog ravnatelja odnosno onog koji je glavni na HRT-u i to dolazi kolegice i kolege ovakav tip intenzivnog guranja nezakonitih kandidata nakon dva zakona koje smo ovdje dobili u sabor koji su jedan i drugi izuzetno problematični, to je oba zakona dolaze iz tog ministarstva, a to je Zakon o autorskom pravu i Zakon o elektroničkim medijima. Zakon o autorskom pravu koji je autorima praktički oduzeo autorska prava odnosno koji stavlja autorska prava na stranu onog koji je zapravo naručitelj djela, a ne onog koji proizvodi djelo. I Zakon o elektroničkim medijima koji donosi sve zakonske odrednice koje ni po čemu ne poboljšavaju demokraciju, pluralizam, ne omogućavaju da se poveća onaj deficit demokracije na koji smo svi upozoravali i na koji su upozoravali sami radnici u medijima, dakle i samo novinarsko društvo vezano uz Vijeće za elektroničke medije. Hrvatska televizija je javno dobro i ona bi se kao takva trebala i tretirati. Prije svega da bi Hrvatska televizija bila javno dobro i da se izbjegnu ovakve situacija, a imamo dobru poruku i u ovoj sadašnjoj situaciji. Znači radnici jesu izabrali jednog kandidata, jedan je kandidat dakle njihov dolazi sa radija Dario Špelić, ali taj kandidat nije imao nikakve šanse u toj bitci jer on ne pripada nikakvim interesnim krugovima. Moglo se izabrati bilo koga s HRT-a. To naravno nije točno, a osim toga kako je moguće na tom HRT-u gdje ima toliko dobrih novinara da baš nitko nije kvalificiran da se kandidira i da prođe na tom natječaju za HRT.

On je inače čovjek koji je u nadzornom odboru i koji se usput rečeno izuzeo i zato što je bio kandidat, ali pretpostavljam i da nije bio kandidat da bi reagirao na ovako nezakonito postupanje u proceduri izbora. Naravno da se moglo naći nekog tko ne bi pao na Ustavnom sudu kad ga se izabere, ali to se nije htjelo jel. Da, zaključim Mišo Kovač bi najbolje opisao ovu situaciju kad je gostovao na HRT-u i rekao nemate emisiju ovdje mislim da vladajući nemaju emisiju jel. Sasvim je jasno pa treba ih čak i pustiti da idu do kraja s ovim jer je potpuno jasno da je riječ o nezakonitom izboru koji neka provedu i neka to ostane njima jel na krimen. To je ja bi rekla jedan od najboljih satiričkih opisa problema s HDZ-om da nemaju emisiju, a premijer kad je objavljen njegov intervju vođen za Božić u srpnju je možda drugi moment koji bih uputila kao neku čestitku HDZ-u na ovom izboru jer kako je rekao Viktor Ivančić potrebno je da se Andrej Plenković svakog dana iznova rađa. Eto, rađa se i u tim reprizama u kojima pa nije ni potrebno da budu aktualne, važno je da pokazuju uvijek jedno te isto, svakodnevno rođenje HDZ-a. I za kraj rekla bih samo da bez obzira tko bude izabran za ravnatelja HRT-a da ga pozivam kao što su pozivali i novinari i sindikati da njegov prvi potez bude, a time možda i da se amnestira za ovu proceduru, znači odbacivanje svih tužbi protiv novinara. Neprihvatljivo je koliko je tužbi dignuto protiv novinara, neprihvatljivo je da novinari ispadaju najveći krivci, znači ne oni koji nezakonito postaju ravnatelji nego oni koji rade svoj posao, pa se to nekom ne sviđa i interesnim krugovima to ne odgovara, takvi ljudi bivaju pod sudskim tužbama, pa pozivam da se proba HDZ i njihov kandidat na neki način oprati tako da odbaci te sve tužbe protiv novinara. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovani zastupnik Zlatko Hasanbegović. Poštovani, suštinskih rasprava o Prijedlogu Odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a je iscrpljena iznošenjem pravno i politički neoborivih argumenata zašto spitzen kandidatu ministrice kulture i medija gospodin Šveb ne bi trebao biti imenovan na tu dužnost.

To znači da je cijeli postupak izbora predstavljao tek farsu vodvilj ili predstavu s obilježjem groteske u kojoj je ostalim kandidatima namijenjena uloga statista i naturščika. Točnije cijeli postupak uključujući i odlučivanje na odboru, današnju raspravu i sutrašnje glasovanje obilježuje tek kao ceremoniju rukopoliženja ili hirotonisanja unaprijed odabranog kandidata. Opetujemo notorne činjenice izrečene već i u Hrvatskom saboru i u javnosti, postupak izbora glavnog ravnatelja HRT-a kontaminiran je od samoga početka, točnije od samog raspisivanja natječaja od strane nadzornog odbora. Prvo nadzorni odbor raspisao je protuzakoniti natječaj bez poveznice sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja o čemu ne može biti dvojbi. Ovdje imamo i jednu bizarnost, čuli smo naime predsjednik nadzornog odbora u isto je vrijeme bio i član kazališnog vijeća HNK u Zagrebu i u tom svojstvu u suštini u istoj stvari izbor intendanta glasovao je za poništenje natječaja jer je izostala poveznica sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja. Ista osoba je malo kasnije u svojstvu predsjednika nadzornog odbora u slučaju ovoga natječaja odlučila da ta poveznica nije potrebna iako su obje javne ustanove u vlasništvu RH na koje se izrijekom odnose odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Samo ova činjenica dokaziva na sudu je dostatna za poništenje natječaja. Druga neoboriva činjenica, kandidat gospodin Šveb o kojem ćemo se izjašnjavati utjelovio je pojam i institut sukoba interesa i to u njegovom najreduciranijem elementarnom značenju. To je vidljivo i iz njegova manjkava životopisa koji upućuje da je još od sredine '90.-tih u neprekinutom suvlasništvu tvrtke i tvrtki koje posluju s HRT-om ovdje je nešto dosada nezabilježeno, da je kandidat za glavnog ravnatelja HRT-a u svom životopisu svjesno izostavio činjenicu gotovo sedmogodišnjeg zaposlenja na toj istoj HRT-u uz naknadno bizarno i subinteligentno objašnjenje na sjednici saborskog odbora da je bio ograničen brojem slovnih mjesta u prijavnom obrascu, pa eto baš je odlučio izostaviti tu važnu činjenicu koja bi ga u normalnim okolnostima dodatno kvalificirala, već nas je počastio različitim potvrdama o poslovnim uspjesima tijekom karijere. Ovdje je dalje riječ o kandidatu koji je 2007. čini mi se dao ostavku tj. razriješen je s dužnosti ravnatelja Hrvatske televizije zbog neprijeporno utvrđene osobne odgovornosti za gubitak prava prijenosa utakmica svjetskog prvenstva u rukometu koje se održavalo upravo u Hrvatskoj čime je HRT-u nanesena izrazita reputacijska šteta, prava je dobila naravno konkurentska komercionalna televizija s kojom je kandidat naravno kasnije da li i ranije ostvarivao poslovni odnos. Samo ta činjenica upućuje da je stvar dobroga odgoja, barem bi meni bila, nikada se ne prijaviti na natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a, što uključuje bilo kakav poslovni odnos s HRT-om. Ne samo to, nekoliko godina kasnije g. Šveb je nagrađen od tadašnjeg SDP-HNS kukuriku komesara na čelu HRT-a zle uspomene g. Radmina lukrativnim konzultantskim ugovorom od 500 ili više tisuća kuna za savjetovanje o tzv. restrukturiranju HRT-a, čije dosege vidimo i danas kada je ova strateška nacionalna kuća pretvorena u mediokritetsku ruinu. Konačno, ono što nismo ni znali do neki dan, tvrtka g. Šveba ima koncesiju na 5 športskih programa koji su izravna konkurencija naravno športskom programu HRT-a. To je i razlog zašto kandidat nije mogao ispuniti uvjet iz natječaja da nije u sukobu interesa već nam je priložio kondicionalnu izjavu da daje časnu pionirsku riječ kako neće biti u sukobu interesa kada ga izaberemo za glavnog ravnatelja. Dakle, ovdje nije riječ o tzv. potencionalnom sukobu interesa, to je jedna pravna dosjetka koju je u praksu uvela tadašnja ravnateljica gđa. Orešković, dakle nije riječ o tzv. potencionalnom sukobu interesa koji je iskorišten 2016. kao ideološko politička toljaga za dvorski puč i rušenje tadašnje hrvatske vlade i političku dekapitaciju g. Tomislava Karamarka iz hrvatske politike iz položaja predsjednika HDZ-a, ovdje je riječ o tekućem sukobu interesa, te sukobu interesa … [[Govornik se ne razumije]] zbog kojeg nadzorni odbor HRT-a njegovu kandidaturu nije trebao ni prihvatiti. Zaključno, sve dalje bi bilo zanovijetanje. Prekinimo ovu grotesku, povucite prijedlog odluke, pozovite trnoružice iz nadzornog odbora HRT-a da raspišu novi natječaj, vuk će biti sit, a HRT ovce i dalje na broju. Gospodo iz HDZ-a prestanite oživljavati i primjenjivati dosjetku vrhovnog pravnog autoriteta Josipa Broza Tita da se zakona ne treba držati kao pijan plota. Hvala lijepa.

Kolega Hasanbegović, povrijedili ste čl. 238., doista ste me osobno uvrijedili i prozvali iako ste zapravo na vama svojstven način uspjeli dokazati zašto i ovaj natječaj treba poništiti. Što se tiče Tomislava Karamarka tvrdim odgovorno i s ove pozicije na kojoj sam danas da je to bila jedna i profesionalno i pravno i moralno ispravna odluka, a poraz ove države i poraz većine vas koji s one strane tamo sjedite je u tome što je danas ozakonjena korupcija i to što danas niti nakon dokazanog koruptivnog kaznenog djela ne dolazi do one političke odgovornosti kakvu je imao Karamarko zbog potencionalnog sukoba interesa tada, ali to nije moja odgovornost, to je vaša odgovornost. Ovo je bila vaša replika, dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika uvaženi Zlatko Hasanbegović. Hvala lijepo. Povreda više članaka, povreda više članaka Poslovnika, dakle gđo.

Orešković, moram vas upozorit da je to vaša bi bila treća opomena a to znači oduzimanje riječi do kraja rasprave po ovoj točci, pa. Treća vaša opomena bi bila ako se javili ste se za povredu poslovnika.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Rasprava o izboru ravnatelja HRT-a je proširena zadnjih dana i prilika je to da se osvrnemo i na sam rad HRT-a s kojim nitko od nas baš nije previše zadovoljan ito se vidjelo u zadnjim danima. Javni servis je postao poligon za privatne interese, vlastita produkcija u interesu hrvatske javnosti svedena je na minimum, a vidimo da Hrvatska televizija više ne može držati korak s privatnim kućama ni u osiguranju prava na prijenos utakmica hrvatske reprezentacije ili natjecanja u kojima igraju hrvatski klubovi. Pitanje je, koliko i kome takav HRT u biti treba jer građani ne dobivaju za iznos RTV pristojbe ništa što im već ne nude komercijalne TV kuće, dapače dobivaju i manje. Cijelo to vrijeme srozavanja javnog servisa imamo latentni sukob različitih frakcija na Prisavlju, a promjene se događaju po onoj narodnoj „Sjaši Kurta da uzjaši Murta“ Stoga moram još jednom istaknuti ono što su rekli moji prethodnici, Hrvatski suverenisti nemaju povjerenja u kandidata kojega predlaže vladajuća većina i mi ga nećemo podržati. Smatramo da je i ova vlast sudjelovala u degradaciji HRT-a kao i prethodne i podsjetit ću vas još jednom da je upravo SDP-ova vlada donijela aktualni Zakon o HRT-u po kojemu se bira ravnatelja. Kao što ne možemo podržati trenutni Informativni program javnog servisa po sjevernokorejskom modelu bacanja novca poreznih obveznika na projekte sumnjive kvalitete i medijske relevantnosti, neučinkovitost i loše upravljanje isto tako ne možemo podržati iste takve prakse sa druge strane političkog spektra. Izbor ravnatelja HRT-a se odvija u okolnostima kada je bivši ravnatelj bio u pritvoru, evo čitamo u medijima da je danas upravo izašao iz pritvora i vraća se na HRT jer je bio na neplaćenom dopustu i u tim okolnostima, a taj izbor je bio pod posebnim povećalom javnosti. Pokrenula se javna rasprava koliko je to javni servis, a koliko služi vladajućima i stoga su sjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije bile također pod posebnim povećalom. Čudi nas činjenica da su te iste sjednice vođene na način koji nije bio u skladu sa poslovnikom te je traženo očitovanje Odbora za Ustav i poslovnik koje je potvrdilo da su sjednice vođene, citiram „šlampavo“ Sve to dovelo je do eskalacije tenzija koje su završile scenama potpuno neuobičajenim, a usudila bih se reći i neprimjerenim za HS. Tražiti krivca za sve ovo što se događalo prošli tjedan nema previše svrhe, ali želim ovom prigodom naglasiti nekoliko činjenica koje ukazuju na neprincipijelno ponašanje dijela sudionika tih događaja. Jedan od argumenata uz to što se nije poštivao poslovnik bilo je i da natječaj za ravnatelja HRT-a nije bio u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima.

Osim toga, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti izričito nalaže da Vlada RH je dužna najmanje 30 dana prije isteka mandata člana upravnog vijeća predložiti HS-u da razriješi s dužnosti člana upravnog vijeća kojem ističe mandat i dostavi obrazloženu listu kandidata. Prošlo je pet i pol mjeseci, znači gospođi Sonji Tomašić Škevin mandat je istekao prošle godine 15.11., a vlada je poslala prijedlog odluke na plenarnu sjednicu 30.4. 2021. Isto sam iznijela i na Odboru za gospodarstvu, sa mnom su se složili oporbeni članovi odbora i tu je sve završilo. Nije bilo prosvjeda, recitiranja Dante na talijanskom, pjevanja i igranja za ovom govornicom, tada procedura nije bila bitna i nije ju trebalo braniti. Ja se moram zapitati zašto je tome tako, je li HERA manje važna institucija od HRT-a? Ne bih rekla jer HERA je upravo ona institucija koja određuje cijenu električne energije i plina. Pa mislim da ćete se svi složiti kako je to izuzetno važno kako za naše građane tako i za poduzetnike i gospodarstvo u cjelini. U čemu je onda situacija vezano za HRT važnija od ove koju ja navodim? Možda je razlog iznio pomalo nespretno i nehotice kolega Matula na sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije kada je izjavio kako Možemo ima svog kandidata i podržava g. Špelića. Vjerojatno nisu imali svog kandidata za Upravno vijeće HERA-e, a g. Mikulić je hrvatski branitelj koliko mene sjećanje služi za gospodu i kolege iz Možemo hrvatski branitelji su povlaštena kasta. Slično je bilo i kada se nitko od boraca za ženska prava nije javio kada je Krešimir Macan u emisiji na tom istom HRT-u Karolinu Vidović Krišto nazvao spodobom. Selektivna primjena i zauzimanje samo za one slučajeve u kojima će određene političke opcije imati određenu korist je loše i štetno. Napad na institucije i scene u saboru koje inače viđamo na ulicama nisu put u uređeno društvo nego u kaos koji svjedočimo trenutno u Gradu Zagrebu. Svi znamo da naše institucije nisu ni blizu onog što bi trebalo da se naše društvo zove uređeno društvo. Ali nije dovoljno nešto srušiti bez ikakve ideje što dalje. Rušenje institucija bez vizija i rješenja je put u anarhiju, kaos i bezvlađe. To nije naš put ni danas, a ni u buduće. Institucije moramo popravljati, raditi na njihovom poboljšanju kako bi bile na usluzi građanima i društvu u cjelini. To je proces koji nam treba, a ne spaljena zemlja koju ovo rušenje iza sebe ostavlja. Selektivna primjena zakona i selektivna borba za pravdu od slučaja do slučaja vodi nas u klijentelizam, korupciju i nepotizam. Stoga pozivam i kolege iz opozicije da kod neke nove inicijative dobro promisle za što se zalažu te jesu li pritom tek pomagači u ostvarenju nečijeg nauma ili borci za pravdu i poštenje. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić.

Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege, možda nije čak ni vrijeme da više raspravljamo o izboru koji je pred nama tj. sutrašnjem glasanju jer ovako i onako će vladajuća većina izabrat osobu istog miljea kakvi su bili i ovi ranije, dakle koji dolaze iz određenih a reći ću struktura neću reći substruktura gdje je ono sukob interesa, klijentelizam zapravo dobro jutro, a da kažemo i poltronstvo. Ja bih više razgovarao o HRT kao javnoj komunikacijskom infrastrukturi, dakle kao o hrvatskom javnom dobru što možda čak i neki od vas ovdje ne da nikog uvrijedim, ne percipiraju, znači HRT kao javnu komunikacijsku infrastrukturu. HRT je izgubila najvažniju odrednicu na koju ih zapravo obvezuje i zakon, a to je služenje javnom interesu. Prvi program televizije koji je vjerojatno još uvijek najgledaniji pretvoren je u niz zabavno mozaičkih sadržaja često proizvedenih u vanjskoj produkciji ili koprodukciji i onda si postavljamo pitanje zar više na HRT-u nema ljudi koji mogu napraviti dobar informativan, istraživački i kvalitetan sadržaj koji bi služio HRT-u kao javnoj komunikacijskoj infrastrukturi kao javnom dobru. Vjerojatno ima ljudi ali su smijenjeni, možda su maknuti u manje gledane termine i oduzeto im je pravo da rade ono što najbolje znaju, a to je novinarski posao. Možda umjesto ovog nakaradnog izbora trebalo bi možda HRT promatrati ono konstruktivnije u terminima vlastite proizvodnje umjesto uvoza, edukativno obrazovnog servisa umjesto propagande ili zapravo novinarstva umjesto PR-a. Kako se program radi i kako se cenzurira i ovih dana pratimo na društvenim mrežama, pratimo u objavama HND-a i sindikata novinara, npr. ono HRT svima ne samo njima, pa primjerice HRT još uvijek nije povukao tužbu protiv predsjednice ogranka HND-a Sanje Pavić jer je zamislite ona u jednom od svojih priopćenja napisala da tamo vlada cenzura. A ministrica kaže da cenzure nema i da je cenzura kazneno djelo i da se mora dokazati na sudu. Prošlih i desetljeća i prošlih godina kao i ovih dana ljudi odlaze s HRT-a jer ne mogu vjerojatno više izdržati dakle taj …/nerazumljivo/… pritiska i sukoba. Svi ovdje stakeholderi hrvatske političke scene ili svi vlasnici mandata političke i medijske reprezentacije mogu se složiti da HRT treba ravnopravno reprezentirati, naglašavam reprezentirati sve političke opcije. No, međutim tu svi stajemo, a sve inicijative umjesto da se promoviraju, a da sve naše političke suparnike nevezano iz kojih opcija dolaze, baš ne valjaju po blatu ignorira se, a trebali bi znati što očekujemo od HRT-a u kordinatima medijske, kulturne i obrazovne politike, a potom bi mi trebali birati upravu koja to može ostvariti. I mi kao politička zajednica dakle svih čimbenika koji rade u Hrvatskom saboru ponavljati, a mi, ponavljati ove dobre prakse, a ne ponavljati greške. Dakle, što mi radimo, sad da se malo našalim, delegiramo uvijek nekom starijem muškarcu obje zadaće da umjesto nas odredi što HRT treba raditi i zatim od, sam on odgovara na to pitanje kako to treba ostvariti. Dakle, vjerojatno se njemu postavlja pitanje koji su ciljevi HRT-a umjesto da mu se postavlja pitanje kako ćeš ti te ciljeve odraditi ako si ravnatelj. I na oba pitanja dobivamo zadnjih godina odgovor ništa ili nula. Uz to ne postoji zapravo u Hrvatskoj niti nikakvo istinsko neovisno regulatorno tijelo koje može nadzirati rad HRT i provoditi Zakon o HRT-u. Znamo da je Agencija za elektroničke medije pod nadzorom političke većine, a programsko vijeće također pod nadzorom ili rukama političke većine nema nikakvih ovlasti i njihovi su savjeti pa sukladno svim aktima zapravo potpuno neobvezujući. Tako se može dogoditi da urednik programa može godinama, magazin unutarnje politike Labirint koji je onako dobar magazin držati na 4 programu koji je slabo gledan, a u prime time-u ili onom udarnom termu da hrvatski pričam uglavnom su vam emisije vanjske produkcije, a dokumentarni program koji je bio izvrstan HRT-a, ponos HRT-a danas je zapravo gotovo nevidljiv i baš zanimljivo u isto vrijeme kada mladi hrvatski dokumentaristi i dokumentaristice osvajaju nagrade na prestižnim i renomiranim svjetskim festivalima. Znači teško je danas naći u programu HRT-a emisiju koja bi odgovarala zahtjevima, ja ću još jednom ponoviti, javne komunikacijske infrastrukture. Prevladavaju emisije gdje vam se reklamira sve i svašta. Podacima koje je objavio jedan portal da ga ne reklamiram, prije par dana na vrhu isplate jeste primijetili tko se nalazi? HRT, dakle iz proračuna je izravno na račun HRT-a isplaćeno od početka majstora magistra i njegovog mandata 95 milijuna kuna plus pretplata koja iznosi preko milijardu kuna, država još dodatno da tih 95 milijuna kuna. Pa naravno da program moram izraziti zahvalnost prema takvim donatorima i dotacijama. Sa druge strane dok se ne europskoj razini formiraju timovi koji grade obranu javnih radio televizija kao javnog dobra kao važne, a reći ću ono karike demokratskog društva vidljivo je da HRT i u HRT-u nema niti svijesti niti vizija kako u novom vremenu jer svi živimo u nekom novom vremenu sačuvati ovu važnu kulturnu i medijsku instituciju. Pazite čak i na tehnološkom planu stvari postaju ono sve gore, sjedite u studiju središnjeg Dnevnika pa čujete kak pada kiša vani već je nevrijeme. Jedan ravnatelj je pa više danas nije u pritvoru, a ostali koji … to rade ni u ovom našem sadašnjoj jesenskoj shemi nisu baš pokazali da znaju što je to javna komunikacijska infrastruktura kao ni nacionalno bogatstvo, a vjerujete mi za mene je HRT nacionalno bogatstvo što ono predstavlja. O bivšim čelnim ljudima pa zna se opet dosta, zanimljiva kadrovska, kazat ću zanimljiva kadrovska i programska politika, a na našu nesreću vidjeli smo da su provodili malo onako kriminalno poslovno-interesnu politiku.

Pa je onda vraćen na posao, pa je ponovno dobio otkaz itd., itd. i na kraju gdje je on?

Onda je u vrijeme bivšeg ravnatelja Bačića HRT nije uspio donijeti program rada jer se oni nisu mogli sve između sebe usuglasiti, nadzorni odbor, programsko vijeće, pa je programsko vijeće dva put donijelo negativno mišljenje pa je nadzorni odbor nije donio program rada.

No i o tome se nije razgovaralo. O budućem ravnatelju kojeg će sutra vladajuća većina izglasati, dakle i reformisti kao koji bi nešto reformirali, raspravljamo kao nešto danas više-manje, no međutim ako je suditi načinu na koji funkcionira jedna jedina hrvatska politička stranka koja je optužena za korupciju i njihova radiotelevizija neovisno o čelnom čovjeku koji će biti izabran, dakle taj modus operandi ostat će potpuno isti uz naravno silovanje procedure koja se događa u sve ovo vrijeme i pokušaj da se na čelo ravnatelja HRT-a postavi osoba koja je u očitom sukobu interesa jasno nam govori o tome kako u Hrvatskoj funkcioniraju institucije, dakle ne samo HRT nego sve institucije. I zaključno, možda dolazi vrijeme da razgovaramo o tome čemu zapravo HRT služi, je li to informativna televizija ili nam je dovoljno samo da nam prikazuje neke vijesti iz kulture i filmove jer nas i ovako i onako propušta informirati o bitnim temama, valjda da se ne zamjeri majstoru magistru. SDP neće podržati taj prijedlog. Hvala. Ocjenjujem da je kolega Hajdaš Dončić povrijedio čl. 17. st. 1. poslovnika zato što nije rekao o kojem se portalu radi.

Sljedeći je Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Goran Ivanović.

Ja bi se mogao nadovezati na njega i na ono što je izrečeno danas ovdje, ma ne samo danas ovo je završetak cijele te priče i dobro je da je tome tako, ovo traje praktički od srpnja mjeseca kada je Kazimir Bačić bio uhićen, a nadzorni odbor odnosno HS imenovao vršitelja dužnosti koji još uvijek obavlja tu dužnost. Danas smo puno toga čuli od HRT-u kao o nečemu što treba u Hrvatskoj biti najbolje, najjače od svih drugih televizija. Točno, HRT je javni servis koji plaćaju svi građani plaćajući RTV pristojbu i mislim da je pošteno da i ti građani zauzvrat nešto, nešto dobiju. Žao mi je što nitko od prethodnika nije spomenuo uopće Hrvatski radio, Hrvatski radio je dio institucije koja se zove Hrvatska radiotelevizija. Na radiju rade krasni ljudi, urednici, novinari koji svojim informacijama puno brže čak od televizije mogu doprijeti do slušatelja i puno više možda informacija dobijemo sa radija nego li što to bude na samoj HRT-u. Nitko od mojih prethodnika ovdje nije ništa progovorio o jednoj nepravdi koja traje već, pa budimo iskreni, na HRT-u možda i više od 12, 13 godina, a to je da se u biti plaće, odnosno osnovni koeficijenti na HRT-u nisu mijenjali od 2004. g. 2004. g. su zadnji puta usklađivani koeficijenti na HRT-u. Nitko nije govorio o tome koliko od milijardu i 320 milijuna kuna participiraju plaće djelatnika na HRT-u kojih ima 2800, uspoređujući ostale europske javne servise. Ja ću vam reći. 37,7% otpada na plaće djelatnika na HRT-u, Slovenija participira za 61%, Španjolska sa 60% A znate odakle mi sve te brojke? Iz programa rada kandidata kojeg mi trebamo izabrati za glavnog ravnatelja HRT-a. To nije moj ekspoze, to piše u njegovom planu i programu za narednih 5 godina. Ovdje ste pokušali g. Nataliju Martinčević, predsjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije srušiti u prvih 5 minuta, ja ću kao član Odbora za medije reći da mi je gđa. Natalija odradila posao sukladno onome što je propisano Zakonu o HRT-u, priznajući da je bila proceduralna greška na sjednici koja je održana 12. i na sjednici koja je održana 13. listopada i na preporuku Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, mi smo sjednicu ponovili, većina je rekla od 13 ponuđenih kandidata, prihvaća kandidata g. o kojem ovdje govorimo. Prema tome, mislim da tu nije bilo ništa što je sporno. Dogodilo se, priznali smo tu pogrešku i mislim da je to nešto što je dobro.

Prema tome, želimo li dobro HRT-u, a to ste čuli jučer iz riječi ministrice Obuljen i njena intencija je da vrati zakon koji je postojao do 2012., a to je taj da HS bira Programsko vijeće, a Programsko vijeće na osnovu programa kandidata bira glavnog ravnatelja. Ja ne poznajem osobno g. Šveba, nisam ga nikada vidio dok nije čovjek došao na intervju koji smo imali sa svim kandidatima, a onda i sa g. Švebom, ali sam nekoliko puta pročitao njegov program i pročitao sam programe ostalih 13 pravovaljanih kandidata. U tim programima je bio stvarno svega i svačega, od toga da treba ukinuti RTV pretplatu, da ne treba postojati marketing na HRT-u, da si glavni ravnatelj mora smanjiti plaću jer je to glavni problem što HRT ne funkcionira. Ja sam u ovom programu našao sve što mislim da bi trebalo zanimati i vas. Uspoređujući se sa drugim javnim servisima u EU. Pa tu možete pročitati podatke koji jasno ukazuju kakva transformacija treba HRT-u. Ovaj čovjek u svom Programu govori, da od 2750 zaposlenika, koliko radi na HRT-u većinom je struktura prestara, ne barata više sa novim tehnologijama, novim tehnikama, ali taj čovjek ne govori da će im dati otkaz. On govori o tome da će uvesti institut educiranja svih uposlenih na HRT-u da bi mogli dati maksimum. On govori što će napraviti sa dramskim programom, govori što će napraviti sa glazbenim programom i nadasve, govori što će napraviti sa arhivom HRT-a. Nemojmo se praviti ludi, danas televizija i televizija prije 5 godine nemaju skoro apsolutno ništa zajedničko. Danas su velike platforme preuzele apsolutno taj dio medijskog etera HRT-u po zakonu o HRT-u nije lako djelovati u takvim uvjetima. Komercijalne televizije su bezbrižne, one uglavnom svoje prihode ostvaruju od marketinga, dok HRT ima programsku obvezu koju mora ispuniti po Zakonu o HRT-u i po ugovoru koji je potpisala sa Vladom RH. Prema tome, nemojmo olako shvaćati izbor ravnatelja HRT-a još dvije stvari, nemam puno vremena nešto ću reći u pojedinačnoj raspravi, a to je najviše spominjano ovdje sukob interesa g. Šveba. On je podnio izjavu koju je ovjerio kod javnog bilježnika to se i tražilo od kandidata, on je za sada samo kandidat on još uvijek nije izabrani glavni ravnatelj HRT-a pa toliko o toj vidovitosti koja se eventualno može desiti. I još jedna stvar na koju moram upozoriti, a jučer sam ovdje na okruglom stolu koji je bio upriličen u Maloj vijećnici ovog časnog doma je taj da se ovdje barata da g. Šveb ima koncesiju. On nema nikakve koncesije na sportske kanale, on ima odobrenja, odobrenja su nešto sasvim, sasvim drugo u odnosu na koncesije. Odobrenja može dobiti bilo koja televizija, no ne znači da će ih konzumirati ako ne sklopi ugovor sa eventualno nekim organizatorom nekih priredbi. Prema tome, Vijeće za elektroničke medije daje odobrenja, g. Šveb ima takvih pet odobrenja koja by the way nikada nije koristio, to ne govorim kao njegov odvjetnik da se razumijemo nego to govorim kao čovjek koji je to si dao malo truda da propita ljude koji znaju puno više od mene da bi mogao uopće ovdje nešto reći. Prema tome, uz ovo što je rekla uvažena predsjednica odbora, uz tu ispriku da je odbor pogriješio na svoje dvije sjednice ta nepravda je ispravljena.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Obratite pažnju na to kako me predsjedavatelj upozorio da ću dobiti opomenu kada sam podignula povredu poslovnika bez da je uopće prije toga znao što ću reći, iako je ono što je izgovorio drugi saborski zastupnik predstavljalo čisto kazneno djelo klevete. To pokazuje da se ovdje poslovnik zloupotrebljava u cilju opstruiranja rada oporbe, a ne radi toga da se poštovanjem odredbi poslovnika uspostave nekakva smislena pravila reda. No da ne trošim dragocjene minute, s obzirom na to da je Natalija Martinčević imala vrlo šturo, prekratko obrazloženje razloga za kojeg se predlaže imenovanje Šveba jasno je da ovdje drugog obrazloženja niti nema osim da je to volja HDZ-a, pa ću ja ovu raspravu posvetiti što je prava suština tih razloga. Dakle, sve je ovo sindrom otete države u kojoj je koruptivna politička stranka na vlasti zloupotrebom položaja i silovanjem procedure nameće svoju koruptivnu volju. Na ovom primjeru Andrej Plenković pokazuje kakvu smo to državu stvorili i kakvoj i čijoj sili ona služi. Ako su zakoni i zakonske procedure takvi da je smisao javnih natječaja pretvoren u ruglo, u farsu i igrokaz, a moć svih odabira ima i provodi partija potpuno je svejedno kako se taj partija zove i je li ona crvena ili plava. Mi i nadalje nakon stvaranja samostalne i neovisne države Hrvatske imamo partijsku državu. U tih 30-ak godina nikada nam država nije bila više partijska, a vlast tako odvratna kao što je ova sada. S ideologijom ili programom neke partije možemo se slagati ili ne slagati. U prošloj državi smetalo nas je društveno vlasništvo i nedostatak političkih i drugih sloboda i pustite sada što piše u našem sadašnjem Ustavu, pogledajte kakva nam je stvarnost i kakva nam je praksa. Čija je još od pretvorbe i privatizacije postala ona imovina koja je nekada bila društvena odnosno naša? Pa postala je plijen HDZ-ovih odabranika, a način na koji je to postala obična je legalizirana pljačka. Sumnje na korupciju i kriminal generacija i generacija HDZ-ovih uglednika nikada nisu istražene niti će ikada biti i svaka etapa naše nove državnopolitičke povijesti ima svoju pljačku. Metode se možda malo mijenjaju, no ishod im je uvijek isto, a kroz svo to vrijeme isto je i to koliko tu koruptivnu stvarnost HDZ-a HRT ne vidi. A što se tiče tih političkih sloboda i demokratičnosti, došli smo do toga da oporba nema drugog načina nego da fizički napravi blok oko ove saborske govornice kako bi dokazala da su vladajući prekršili poslovnik. Sloboda mišljenja postala je precijenjena i nepotrebna jer imamo Andreja Plenkovića koji je tu da misli za sve nas i da nam svima kaže što uopće smijemo misliti. Tome su posvećene minutaže i minutaže izvještavanja HRT-a. I kada se prava svrha postojanja jedne političke stranke, jedne partije pretvori u čistu otimačinu kada način provođenja te otimačine postaje jedini prepoznatljiv modus operandi, tada takva vlast prestaje biti demokratska, ona je po svom načinu djelovanja u svoj srži protuustavna. HDZ-ova vlast je takva. Korupcijska afera povodom koje je HDZ pravomoćno osuđen nije nikakva iznimka niti izolirani slučaj, iznimka je jedino po tome što unatoč svemu što se do sada događalo unatoč svim aferama još uvijek postoji samo ta jedna jedina presuda. Pa kada je tome već tako kad već pouzdano možemo zaključiti da hrvatskoj pravosuđe unatoč novoizabranom predsjedniku Vrhovnog suda nove presude protiv HDZ-a neće tako skoro ispisati, onu pravu presudu, jedinu koja zbilja znači nekakvu kaznu trebali bi ispisati građani. Sljedeći izbori na koje ćemo izaći trebali bi biti posljednji na kojima će HDZ doći u priliku opet krasti. Nema izbora niti izbornih rezultata bez marketinga, a još uvijek nema takvog marketinga kakvoj stranci na vlasti može dati njezina režimska TV kuća, zato je Andreju Plenkoviću od presudne važnosti imati svog čovjeka na čelu HRT-a. Prethodni glavni ravnatelj HRT-a završio je u pritvoru jer je sad već pokojnom HDZ-ovom koalicijskom političkom, a i korupcijskom partneru nosio 50.000 eura mita. Javni natječaj, procedura odabira po kojem je izabran na ovu funkciju bio je isti tada kao što je i danas. I potpuno je jasno kakvog novog glavnog ravnatelja HDZ treba, sve što HDZ očekuje od novog glavnog ravnatelja je to da bude malo oprezniji s torbama, a da u svemu drugom nastavi s do sada uhodanom praksom po kojoj se stvarno stanje i korupcijska priroda ove vlasti ne prikazuje ili se prikazuje u noćnim terminima, poput one emisije Labirint u kojoj je svoj iskaz o koruptivnim radnjama HDZ-ovog dužnosnika u kutinskoj „Eko Moslavini“ davala Adrijana Cvrtila. E to je ta cenzura, to je sindrom bolesti našeg javnog servisa. Činjenica je da HDZ-ova sila jača to pokazuje i ovo daljnje inzistiranje na tome da se izabere osoba povodom koje se čitava oporba ujedinila kako bi poslala poruku da taj izbor nije dobar. Ovakvim nametanjem da se ova točka raspravi danas na dan kada sabor uobičajeno ne održava svoje sjednice te da se o ovoj točci glasa sutra na dan kada se u saboru uobičajeno ne glasa, Andrej Plenković želi pokazati da će svoju volju provesti i svoga čovjeka na HRT postaviti pošto po to. Unatoč svim njegovim riječima omalovažavanja i poruke, ne mislim da je pokazao da je superioran u odnosu na oporbu. Oporba ovdje više nema ni poslovničke niti bilo koje druge zakonske mehanizme za suprotstavljanje daljnjoj samovolji u provođenju ovog imenovanja, ali je oporba uspjela dostojanstveno pokazati da Andreju Plenkoviću godi vladati silom. Svojim silaskom za ovu govornicu u četvrtak oporba je nagovijestila što se može početi događati ako ova bahatost sile i institucionalno nasilje nastavi rasti, a činjenica je da raste. Hvala.

Da kažem kolegi ovdje iz HDZ-a koji nam je rekao, evo nema ga sada, da olako shvaćamo izbor ravnatelja HRT-a. Dakle, ne shvaćamo olako izbor ravnatelja HRT-a upravo zato što bi HRT kao javni servis svojim pravodobnim, neovisnim, transparentnim i reći ću danas u doba fake newsa i svakojakih pseudoznanstvenih činjenica, znanstveno utemeljenim informiranjem trebao biti najmoćnije oružje u borbi protiv korupcije. Dakle, želimo HRT kao jak javni servis jer je on garancija i jakog demokratskog društva. Da bi imali aktivne građene koji sudjeluju u procesu u društvu oni moraju biti informirani, dobiti punu informaciju kako bi mogli izvesti svoje zaključke i donijeti prave odluke. Međutim, evo osoba koju ovdje većina predlaže za novog ravnatelja, zapravo je osoba kontinuiteta, a ne promjena kakve trebaju HRT-u. Dakle, tjednima se već zna tko je kandidat većine ili osobni kandidat ministrice kulture i medija, drugi kandidati su se prijavili, njih čak 13, ali jednostavno nisu imali nikakve šanse. Čuli smo jučer na odboru od gospođe Klancir da je tijekom intervjua sa kandidatima pitala kandidate pa evo dobro zašto ste se prijavili kao kandidati kad se već tjednima po raznim kuloarima priča tko će biti konačno izabrani, tko će biti budući ravnatelj HRT-a. Nekoliko ih je na to pitanje odgovorilo, pa zato jer mislimo da je došao trenutak da dođe do promjene, da dođe i da bude drugačije. Međutim, evo HDZ i na izboru ravnatelja HRT-a pokazuje kako misli upravljati cijelom državom i da je korupcija zaista u temeljima te stranke i presuda Vrhovnog suda za korupciju nije nikako slučajna. Jedan ravnatelj je završio u Remetincu radi korupcije, evo jutros je izašao vani pa evo kreće umjesto s faksa na posao kaže iz Remetinca na posao, a tamo je bio zbog nošenja torbi novca Milanu Bandiću. Sad nam serviraju drugog koji je duboko umočen u sukob interesa s HRT-om jer njegove firme evo i dan danas rade milijunske poslove s HRT-om. Dakle, HDZ jednostavno ne može pobjeći od korupcije, ne da ne može nego i ne želi jer da nema korupcije cijeli HDZ bi se urušio. Dakle, evo pitanje koje sam postavila i ranije što je to zašto Andrej Plenković toliko inzistira na imenovanju g. Šveba unatoč brojnim vidljivim nedostacima, brojnim udrugama strukovnim koje su reagirale, novinarima, ovdje zastupnicama i zastupnicima, dakle hoće li ovo imenovanje pod svaku cijenu budući ravnatelj HRT-a vratiti premijeru tako što će HRT ostati HDZ-ov javni servis i ostati servis za hvaljenje Andreja Plenkovića. Zahvaljujem.

Zahvaljujem se. U hrvatskim medijima ne postoji cenzura, a pravosuđe medijima nije prijetnja, 15. siječnja 2019.g. rekla je to ministrica kulture Obuljen Koržinek. U tom trenutku, a i u ovom sada trenutku bilo je ukupno 35 tužbi HRT-a protiv vlastitih novinara ili novinara drugih medijskih kuća ili drugih medija. Ukupna vrijednost tih tužbi je iznad dva milijuna kuna, sve su zbog povrede ugleda i časti. Koliko je ta izjava ministričina točna govori i činjenica da je predsjednik HND dobio od HRT-a tužbu od 250.000 kuna zbog čega, zbog povrede, ponovno, ugleda i časti i to nakon što je javno govorio o postojanju cenzure na HRT-u. Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Zagrebu, potvrđeno je da je predsjednik HND-a s pravom govorio o cenzuri jer HRT tu tužbu nije dobio. Na Dan slobode medije, na Dan slobode medija, HRT je zabranila gostovanje predsjednice Sindikata novinara na HRT-u, na tom istom HRT-u. Urednica informativno-medijskog servisa u jednom razgovoru je rekla, stav kuće, stav kuće je da se HND, dakle, Hrvatsko novinarsko društvo, prati kao, ne kao udruga, kaže, kao što recimo, pratimo udrugu ptica pjevica. To je rekla dakle urednica informativno-medijskog servisa. Ista ta urednica na HRT-u rekla je da na HRT-u nema cenzure nego je to uređivačka politika.

Zato što niti jedna politička opcija do sada nije bila spremna reći, a najmanje HDZ da HRT neće biti ničiji. Glavni tajnik Europske federacije novinara kaže u nedavnom intervjuu da javna radiotelevizija tuži novinare i medije, uključujući i svoje novinare. Hrvatska je i u ovome, kaže, nažalost prvak Europe. I ukazuje na još jednu bizarnu činjenicu, a ta bizarna činjenica je nešto čega smo svi svjesni i svjesni smo da se ovaj izbor novog ravnatelja odvija baš u toj sjeni, a ta bizarna činjenica je da je bivši glavni ravnatelj mjesecima bio u pritvoru zbog sumnje na korupciju i da je pritom još uvijek zaposlenik kuće, što se rasplelo danas njegovim dolaskom na .../nerazumljivo/... njegovo radno mjesto na koje se ima pravo vratiti prema zakonima.

Međutim, osoba, bivši ravnatelj koji je optužen za kazneno djelo trgovine utjecajem te kazneno djelo koje bismo danas već kolokvijalno mogli početi zvati torbarenje, a to vam je ono kazneno djelo kada se u torbama nose deseci tisuća eura, ili u slučaju HDZ-a deseci milijuna kuna. Dakle, u cijeloj toj atmosferu koju imamo oko HRT-a, u svjesnosti svih nas da je HRT i kvalitetom i kadrom i institucionalno propao upravo zbog utjecaja politike na taj isti HRT, vi i dalje inzistirate da se imenuje osoba koja je sada već, koja je sada već opterećena sukobom interesa, a ide na upravljačku poziciju, ne ide na neku drugu poziciju, ide na upravljačku poziciju gdje samostalno donosi poslovne odluke. I ono što je moje zbilja pitanje ovdje je zašto svjesno prešućujemo činjenicu da nije mogao dati izjavu o nepostojanju sukoba interesa, koje se traži prema Zakonu o HRT-u u tom trenutku, da nije u sukobu interesa u tom trenutku, to jasno piše u Zakonu. Ali čak i ako zažmirite, zašto sami sebi stvarate poziciju u kojoj ćemo mi kao oporba morati za nekoliko mjeseci, kad se taj potencijalni sukob interesa realizira, tražiti ostavku ministrice kulture jer mi znamo da ovo nije čak niti kandidat cijelog HDZ-a. Svi znamo da je ovo kandidat ministrice kulture i od danas ona preuzima odgovornost za sve ono što će se dalje događati i mi ćemo ju na tu odgovornost, nažalost vjerojatno vrlo brzo pozvati.

Potpredsjedniče, kolegice, kolege. Kandidat Dario Špelić nesumnjivo je najkvalitetniji i najkompetentniji kandidat za mjesto glavnog ravnatelja na ovom natječaju. To je vidljivo iz njegovog pisanog programa i to je bilo preočito svima prisutnima na njegovom usmenom predstavljanju programa, kao i razloga za kandidaturu na ovo društveno iznimno važno mjesto, odnosno položaj. Dario Špelić bio je kandidat koji je mogao i trebao vratiti dostojanstvo HRT-ovim novinarima i urednicima. Prije svega, zahvaljujući više od 2 desetljeća njegovog cijenjenog, priznatog rada na Hrvatskom radiju kao sjajan novinar i cijenjen, poštivan, ugledan urednik. Kolega Ivanović kaže, napravili smo grešku i ispravili je. Ne, napravili ste proceduralno, silovali ste, nasilje ste provodili i mi smo bili prisiljeni ovdje tome se oduprijeti. To je istina. Ali, grešku koju ste napravili izborom g. Šveba, ta je puno, puno veća i dalekosežnija. A sada ću vas podsjetiti jer je o njegovom sukobu interesa, o njegovoj tvrtci MediaHUB koja je radila istraživanje što bi to trebalo na HRT-u napraviti i kako unaprijediti i zamislite vi, nakon svega, on je, dakako, zaključio da je jedino što se tu može riješiti, to je opet njegova druga firma, RO.BA.

To je, toliko je o sukobu interesa. Ali, ljudi zaboravljaju da je nešto puno drastičnije napravio g. Šveb 2007. na '08. kada je došao na položaj ravnatelja televizije, da je on tada doveo Hloverku Novak Srzić, koja je momentalno režući sve pozicije urednika, trajno unakazila dostojanstvo novinara HRT-a. Trajno. I srušila u svakom smislu pronovinarsku profesiju na HRT-u do takvog dna kojemu danas nažalost jedino konkurira opet ovaj program Katarine Periše Čakarun. I zar vi stvarno vjerujete da će upravo g. Šveb, kada se vrati, da će on podići kvalitetu programa, a da ne govorimo o pravom programu? Da, čovjek je inženjer očito kvalitetan u tom nekom smislu, radio je i vani, tehničke inženjerske poslove. A ovdje je g. Špelić pokazao da u potpunosti razumije i da osjeća da je prihvaćen, da je cijenjen i da može usmjeriti HRT u onom smjeru u kojem se jedino mogu popraviti strašno narušeni međuljudski odnosi i da program HRT-a postane ono što mora biti, a to je prije svega, kreativnost. To znači stvaralaštvo, to znači umjetnički, dramski, dokumentarni program kakvog ima, ali kojemu se ne da pravo mjesto. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani zastupnik Milorad Pupovac.

Velika većina tih govora bili su izgovoreni na osnovi uvjerenja da je ta obrana potrebna i da je nužno moguća.

Danas, govorim s uvjerenjem da je nužno potrebna, ali sa sumnjom u to, ne samo da je realno moguće, nego sa sumnjom u to da je uopće moguća. Neću govoriti o cenzuri.

A ne propada zato što nema financijske pretpostavke za svoj rad, kao što smo čuli, ima. U obilatim iznosima. Propada zato što se s tim novcem, ne od danas i ne od jučer i ne od ove dekade, nego i od proteklih dekada i ne od jednog ravnatelja nego od niza ravnatelja, neovisno o politici, događa sljedeće, a to je da ono što je javni servis Hrvatskog radija i televizije mogao proizvoditi i proizvodio desetljećima od svojega osnivanja, filmski program, dokumentarni program, obrazovni program, znanstveni program, zabavni program i informativni program, on više ne proizvodi. Minimum filmskoga programa, obrazovnog programa gotovo više nema, znanstvenog programa gotovo više nema, dokumentarnog programa, čuli smo, kako se odvija i kako se može okvalificirati i onda nam ostaje da se mi ovdje, zastupnici u HS-u, Saboru koji je osnivač i koji vodi brigu i bira ključna tijela ravnatelja, Programsko vijeće, da mi zapravo nemamo sreće s HRT-om, kao što HRT nema sreće s nama. I to ne govorim samo zbog svojih kolega u vladajućih koaliciji, govorim jednako zbog svojih kolega u opoziciji.

Kako preokrenuti da se novac koji se osigurava temeljem zakona ne isisava, a televizija propada? Ova rasprava o kandidatima i ravnatelju koji je bio i ovoga koji bismo trebali birati, ne bi bila opterećena uopće tim pitanjem, kada vanjska produkcija ne bi bila to mjesto u kojem se generira, s jedne strane propadanje HRT-a, a s druge strane, ovo što se naziva nedozvoljene radnje u tretiranju javnih financija i povlaštenih položaja koje ljudi na HRT-u imaju.

E sad, mi raspravljamo o ravnatelju, raspravljali smo i o bivšem i dali smo mu povjerenje, ali nakon što je završio kako je završio i gdje je završio, ovaj Klub i ja ne možemo više tako bjanko davati povjerenje. Mislim da bi to trebalo važiti za sve. Za svaki klub i za sve klubove u ovom domu.

Da li treba pustiti da to propadanje završi propašću? Ja još vjerujem da ne treba, premda sam daleko od vjerovanja kakvog sam imao ranijih godina i kad se htjelo ukinuti sa lijeve strane pretplatu i kad se htjelo onemogućiti reklamu i staviti da reklame imaju samo komercijalne televizije, tako da, znate da nije loše da ima netko u Saboru tko ima dugo sjećanje. Možda za toga tko ima dugo sjećanje nije najbolje, ali za Sabor i za raspravu o stvarima, i ponekad je dobro. Sjećam se živo zagovaranja da se ukine pretplata. Da ne bi možda bio Yutel kao što taj danas kaže. Ili, ili, da se različitim lobističkim sredstvima onemogući da javni servis također, ima udio u reklamama. Ali kako to pravdati? Kako opravdati pretplatu, kako pravdati participaciju reklamama? Pa boljim programom, potpunijim programom. Potpunijom produkcijom, a ne ovako okljaštrenom i svedenom na informativni program oko čega ćemo se mi svađati da li ima cenzure ili nema cenzure. I čekati svoju priliku i onda prijetiti, kao što su neki kolege koji su iz opozicije došli na vlast, počeli prijetiti novinarima, sad je došao naš momenat, sad ćete vidjeti kako će biti. Ne govorim samo o HDZ-u koji je to radio u svoja vremena. Govorim i onima koji danas ovdje sjede kao nova lica. Koji su to isto radili, a danas drže moralne lekcije o tome. Danas se mnogo imena ovdje spominjalo, ja ih neću spominjati.

Ja još uvijek vjerujem da je moguće modernizirati, profesionalizirati, i nije najbolja tvorenica, ali kreatizirati, učiniti HRT kao što je kolega Matula rekao, kreativnom institucijom. Ako ne može proizvoditi filmski, dokumentarni, obrazovni, znanstveni, zabavni i informativni program, pa neka uzme mjeru kakvu ima danska televizija, kakav imaju slične zemlje u Europi slične veličine, kao što smo mi i koji čuvaju svoj nacionalni javni servis. Kreatizirati danas znači stvoriti novu televiziju u novim medijskim okolnostima. Za kraj, Klub SDSS-a nije donio odluku o tome kako će glasati o ovoj stvari.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Kolega Arsen Bauk u jednoj situaciji sa ovako vaganjem i teškom moralnom odlukom zastupnika Hrebaka je se zgodno poigrao s jednom izrekom i rekao da se ne može istovremeno biti i pošten i hreben. Evo, ja stvarno sa velikim nestrpljenjem očekujem to vijećanje u Klubu SDSS-a kako će proći i hoće li stvarno g. Pupovac i još 2 zastupnice iz tog Kluba sutra glasati protiv ili uopće ne glasovati ovog Prijedloga, gdje nam se za novog ravnatelja nudi osoba koja je u teškom sukobu interesa, kojeg i sama priznaje, ovjereno kod javnog bilježnika. Ne može se biti i pošten, kritizirati stanje na javnom RTV servisu, a onda glasati za ovakvog kandidata. I to treba biti jasno. Preuzet ćete odgovornost sutra za ovo za što ste glasovali. Preuzet ćete i ostat će zapisano tko je glasovao, isto kao što je zapisano tko je glasovao za Zakon o elektroničkim medijima koji u 4 članka uvodi pojam rodnog identiteta.

Morate ovo činiti, to ćete učiniti. Ja se samo pitam je li moguće da niste imali svog čovjeka koji je manje očito u sukobu interesa i koji se manje ogriješio o HRT od g. Šveba. Mogu opet ponavljati stvari, mogu dodavati druge, toliko je toga, ako vam treba 5 razloga zašto je on u sukobu interesa, Sport 1, Sport 2, Sport 3, Sport 4, Sport 5. On će se odreći svojih vlasničkih prava u dvije firme koje imaju ove kanale, prebacit će to na svoje partnere i vidi čuda, nikakve veze više neće imati sa tim sportskim kanalima nego će se boriti svim silama da sportski program HRT-a potuče te privatne kanale koji su jučer bili njegovi, a sutra od partnera.

Nisam čuo nijedan protuargument na ove činjenice.

Je li to vama u redu? Je li to mali propust? Je li to neka omaškica? Što vam garantira da 12 godina kasnije ta osoba će odgovornije postupati na čelu HRT-a i to sad u situaciji kad ima, između ostalog 5 sportskih kanala koji su njegovo vlasništvo još uvijek? Što vam govori to da ne šalje valjanu dokumentaciju na natječaj, ne daje javni izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika onako kako natječaj to traži? Barem u Klubu Mosta znaju što je javni bilježnik i kako se to čini. Dakle, nema izmicanja. Sve je jasno izneseno, sve je jasno dokumentirano, pročitao sam vam danas, mogu vas svima isprintati i dati zapisnik s HRT-a 2008., ove sjednice Programskog vijeća gdje je naveden cijeli taj slučaj. Imamo izvatke u vlasništvu tih firmi, imamo čime se bavi, imamo njegovu dokumentaciju natječajnu, imamo tekst natječaja, vidimo da ovo nije ovo što se traži u čl. 2 toč. 8. A vi i dalje inzistirate na tom prijedlogu. Ne znam jeste li dobro odvagali, je li stvarno mislite u sljedećih 5 godina da će vam više vrijediti on na čelu HRT-a nego što ćete politički izgubiti time što ćemo vas kljucati 5 godina zbog toga? Zbog svega što će se događati sutra u odnosima sportskih prijenosa, recimo, između njegovih, još uvijek kanala i sportskog programa HRT-a, da ne govorim druge stvari. Jeste li svjesni da ste unazadili HRT do toga da je to slabo gledani informativni program? Da se dodatno kompromitirate, ne biste držali pod kontrolom nešto što je vrlo malo, neutjecajan medijski faktor u razvoj interneta, internetskih portala i društvenih mreža i komercijalnih televizija koje su svima narasli informativni programi i njihova gledanost.

Evo, mogli smo čuti koalicijskog partnera koji je ovdje priprijetio da se još uvijek ne zna kako će oni o ovoj stvari glasovati, dakle mi bismo sutra sudeći po tome što je on rekao, mogli imati jedno iznenađenje. Nisam primijetila da su se kolege u HDZ-u uznemireno ostale sa stolca, da su im se lica užarila, nisam čak ni primijetila da su trepnuli nakon te izjave. Pa recite vi ovdje s obzirom da ste dugo pratili političku situaciju u zemlji, što vi mislite kolike su doista šanse da nas Klub SDSS-a sutra iznenadi na ovom glasovanju o novom ravnatelju HRT-a? Pa evo, budući da smo govorili o sportskim kanalima kandidata Šveba, reći ću vam to sportskom terminologijom, točnije sportske kladionice. Šanse su negdje 1,01 ako doista g. Pupovac sutra bude glasao protiv ovog prijedloga, ja vas vodim na najbolju večeru u Zagrebu, a ako bude suprotno, vi meni kupite jedan slanac. ... [[Upadica se ne čuje.]] Zastupnicu koja je postavila pitanje.

Ja bih želio radi hrvatske javnosti da mi to malo plastično ljudima pojasnimo, dakle, prije 12 godina imamo čovjeka koji je srušio, srušio dakle ogromna financijska sredstva Hrvatskoj televiziji, nije poslušao cijelo rukovodstvo, odbio je dakle unutar jednog sustava, poslušati, napraviti ono što je bila njegova zadaća, onda ga nema 12 godina, čovjek bi rekao da je otišao u neki kartuzijanski samostan gdje se bavio isposništvom se vratio posve posvećen, ali ne, on je masno zarađivao i ustvari dignuo RTL televiziju. Kako je moguće da vladajući nisu pronašli nekoga, ima toliko onih koji bi skoknuli na mig jer imaju oni puno članova pa postavili donekle poštenog čovjeka, vjerujem da bi ga našli. Dakle, matematički je neprosto nevjerojatno da u HDZ-u nema poštenih ljudi, dakle i da postave jednog takvog čovjeka na čelo HRT-a. Moj jedini odgovor je taj da se iscrpio kadrovski bazen i da očito nema čovjeka u kojeg su sigurni a koji bi bio manje ranjiv na kritiku. RTL, Nova tv su bile male komercijalne zabavne televizije, to je bio reality Big Brother, ovdje neki zabavni sadržaji, neki malo pro forme informativni program, primjerice.

Ja bih čak rekao da je ovo prva stvar na temelju koje prvi zgoditak na medijskom tržištu koji je RTL zabio HRT-u, zahvaljujući čovjeku unutar sustava HRT-a koji nije odradio svoj posao, poslije surađivao sa RTL-om.

Dakle kolega Raspudiću, ovdje je sasvim jasno da evo, sad su se pojavili određeni problemi u vladajućoj koaliciji i oni su svjesni kakvog čovjeka guraju i da će ovo sve visjeti nad njima i nad gospođom Natalijom koja je provela te dvije nevaljale sjednice, vidjelo se danas da ni njoj nije ugodno kroz ovu raspravu, isto tako dvojica zastupnika, Hrebak i Krstulović Opara zahvaljujući kojima smo mi iz opozicije i uspjeli dogurati ove stvari do ovog tjedna, inače je sve trebalo biti riješeno u prošlom i pitanje je, hvala vam kolega Opara još jednom, i pitanje je dakle što će biti sutra na glasovanju. Ja nisam siguran da kolega Pupovac koji je danas onako bio vrlo dvojben da ipak na kraju neće napraviti ovo što je rekao [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] možda i glasovati protiv Šveba ili ostati suzdržan. Par godina sam stariji od vas i u nekim stvarima možda malo iskusniji, ne u ovoj dnevnoj politici, tako da širim svojim ponudu, vodim na najbolju večeru u gradu i zastupnicu Selak Raspudić i vas ako sutra gospodin Pupovac i druge dvije zastupnice iz njegovog kluba budu protiv ovog kandidata. Mislim da to dovoljno govori o mojoj procjeni ovoga što smo maloprije vidjeli u njegovom govoru, tobože ove velike dvojbe biti ili ne biti.

Svi problemi pravni sa ovim procesom, počinju sa nadzornim odborom koji nije radio svoj posao, oni imaju jednog pravnika, moraju imati unutar nadzornog odbora, imaju pravnu službu na HRT-u s kojom su se mogli konzultirati, njihov je propust što u tekstu natječaja nije barem poveznica na odredbe Zakona o braniteljima. Propust nadzornog odbora je također u tome što je pripuštena kandidatura unatoč tome što kandidat Šveb nije dao izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika onako kako propisuje tekst natječaja, ne samo on nego još jedan od 13 koje smo intervjuirali. Na kraju, gospodin Čutura, predsjednik nadzornog odbora iz nepoznatog razloga uopće nije došao na naše zadnje sjednice, što je isto jedan, interpretirali smo to kao način iskazivanja nepoštovanja prema resornom odboru a onda se kasnije problem kotrljao dalje.

Kolega Raspudiću, evo, ne samo vi nego i druge kolege tokom jutra govore o sukobu interesa. Sad mene interesira zašto imate dvostruka mjerila, barem ste vi intelektualac i trebalo bi vam biti uvijek jednako, ne? Ovaj čovjek se optužuje da je u sukobu interesa iako je tek kandidat, nije još izabran a vi imate čelnike stranke u čijem ste klubu kojemu je presuđen sukob interesa. Kako to da se može otrpjeti takav sukob interesa koji ima gospodin Božo Petrov i ne smeta vam? Kažete mu, Božo, vozi, nema veze, plati kaznu, možeš bit političar. Čovjek još nije izabran, već ste ga proglasili.

Gospođa Dalija Orešković je rekla za jednu članicu za svog kluba da je uopće ne interesa što je u sukobu interesa višestruko. Jel su to onda prigodne situacije, eliminirajuće ili su čisto tako kao stilska figura? Pa povrijeđen je čl. 238., u nikakvom sukobu interesa nije Božo Petrov, dakle, volio bi da iznese kolega Borić u kakvom je to sukobu interesa ili misli na odluke povjerenstva gdje je povjerenstvo utvrdilo da je Božo Petrov umjesto ne znam, 400 kn prijavio 350? Dakle, ovo što ostvaruje kad radi preglede ljudi kojima se izdaju lovačke dozvole, dakle. Kakve to veze ima sa sukobom interesa gospodina Šveba, ja stvarno ne znam, ali evo možda će nam kolega Borić objasniti.

Ne znam o čemu je riječ, ako je riječ o pregledu za lovačko društvo koje nije smio obavljati gdje je napravio, ogriješio se za 50 ili 100 kn, mislim da ih treba vratiti u proračun, ali ovdje govorimo o nesumjerljivim stvarima. Mi ovdje govorimo o milijunskim poslovima, da, vrijedi to i za Božu Petrova. Evo nek javnost procijeni, vi je upoznajte s tim, nek snosi sve posljedice. Čak nema razlike je li riječ o 50 kn ili o milijunskim iznosima koji vaš kandidat vrti i vrti za HRT. Da, vrijedi jednako za sve. Hoćete vi premijera Plenkovića ukoriti radi vaših Slijedeća pojedinačna rasprava, poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić.

Tijekom cijelog prošlog tjedna i ovog tjedna u kojem vodimo raspravu o ovom važnom imenovanju, mogli smo čuti nekoliko zanimljivih teza koje su trebale poslužiti da bi difamirale nas kao saborske zastupnike a pogotovo kao predstavnike određenih političkih opcija. Jedna od zanimljivih teza koja se provukla prvo iz redova HDZ-a a onda iz redova HDZ-ove oporbe je ta da zamislite, grlili su se članovi različitih političkih grupacija ili stajali su jedan do drugoga članovi različitih političkih grupacija koji su bili ujedinjeni u svojoj namjeri da se ne izabere protupravno novi ravnatelj HRT-a. To nam dosta govori o kvaliteti našeg političkog prostora i o tome koliko pojedine političke stranke, u ovom slučaju HDZ i HDZ-ova oporba, podcjenjuju birače u Hrvatskoj. Dakle, oni misle ukoliko su se našli netko tko je ljevica i desnica, o oko jednog problema i stali zajedno, a u ovom slučaju problem je bio doista važan, štitio se pravni poredak RH u situaciji u kojoj vladajuća većina ništa ne poznaje osim pritiska okupiranja govornice jer da je poznavala, već bi ranije djelovala po podnesku pa ne bi ni došli u tu situaciju. I onda oni misle da će taj imaginarni birač određenog političkog tijela kada vidi zajedno Uršu i Nikolu pasti u nesvijest i nikada više ne izabrati tu osobu. Vjerujte mi, građani RH jedva čekaju da mi stavimo naša ega i naš privatni politički uspjeh sa strane ujedinjeni radi onoga zbog čega smo svi koji smo imali dobre namjere uopće ušli u politiku, a to je da se borimo za opći interes. Pravna država i poštivanje procedure daleko je iznad svake podjele i razlike koja postoji među nama. Ovdje je to ujedinjena oporba pokazala. I treba doista podcjenjivati cijelu Hrvatsku misleći da nešto s čime se možemo pohvaliti će zapravo služiti kao argument za razotkrivanje naše neautentičnosti. Ja ću upravo zbog toga što je tu rečeno još jednom ponoviti da sam doista ponosna što sam sudjelovala u ujedinjenoj akciji oporbe koja je shvatila da zajednički interes, dobrobit RH i kvaliteta javnog servisa dolaze ispred naših partikularnih različitosti. Štoviše, to je bio i razlog zbog kojeg sam ušla u politiku i po prvi puta prošli tjedan nakon godinu dana djelovanja u oporbi, osjetila sam nadu da će možda u jednoj budućnosti biti bolje. Da ćemo moći staviti sa strane ono što nas dijeli, ne to zaboraviti, ne to ignorirati jer sam prva kada treba prigovoriti onima s kojima se politički i svjetonazorski ne slažem, ali da ćemo to u ključnim bitkama koje su za dobrobit ovog društva koje nas je stavilo tu da ih predstavljamo, staviti sa strane i stati zajedno. Vi mislite da je to uvreda, ja mislim da je to poruka za kojom Hrvatska vapi. Druga stvar koju treba reći ovdje, ova najava mogućeg drugačijeg glasovanja, pa i zbog toga što se dogodilo prošli tjedan, ja neću odustati dok mi se ne dokaže suprotno. Ako postoji mogućnost a ovdje je najavljeno da postoji mogućnost, ja ću vas kolega Pupovac shvatiti ozbiljno i držat ću vas za ovu najavu i držat ću vas za riječ, pokažite, slušali ste ovdje cijelu ovu akciju oporbe, slušali ste sve naše argumente, sjedili ste daleko od nas, pokažite da imate principe o kojima ste ovdje zasad samo govorili i stanite u z sve nas, stanite uz oporbu i pomozite nam da se izaberemo za ono što je jedino ispravno jer ovo nije samo pitanje ovog izbora, ovo je pitanje da vratimo povjerenje u djelovanje javnog servisa i pitanje toga da vratimo povjerenje uopće u politiku kao takvu, da pokažemo da je moguće da ne ide sve po uhodanom obrascu u kojem su natječaji samo farsa, nego da se dosita nešto može i učiniti, da je moguć svijet u kojem sve nije [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] unaprijed dogovoreno na HDZ-ovim ručkovima mimo očiju javnosti. Poštovana kolegice, dakle to vam je onaj nekakav sindrom kad u svom oku slonu ne vidite, ali u susjednom oku vidite muhu. Dakle, kolege vladajući iz HDZ-a, svi zaboravili da im je predsjednik bio gospodin Sanader, ne ovaj koji sjedi iz vas nego jedan drugi, da je tamo bilo kolektivan plač kad je odlazio dragi Ivo i oni sad zamjeraju oporbi što? To što oporba je odradila i rekla što misli. Pritom, zašto ne bi bez obzira na svjetonazor oko nekih stvari, imali isti stav? Zašto bez obzira na to sve zajedno ne bi oko istih stvari isto mislili?

Od svih reakcija koje sam mogla čuti na ovu presudu o korupciji, najviše me sablaznila reakcija premijera koji je rekao da je HDZ već platio kaznu time što nije dobio jedne izbore. Dakle, HDZ smatra da ukoliko se koruptivno ogriješite o vlastitu zemlju, da vi možda trebate preskočiti jedan ciklus a onda se opet vraćate još snažniji. Dakle, to je ono što HDZ doista misli o korupciji, da ne treba platiti nikakvu kaznu, a ako ga se baš primora, nekakvu kratku. Politika je javni posao i ova poruka koja je odavde stigla u trenutku kada se širi taj spin da oporba niti me postoji, da postoji javni interes oko kojega se mi različiti možemo ujediniti i ono što HDZ-u kao takvome nikada neće doprijeti do glave.

Govorilo se o sukobu interesa i grijesima iz prošlosti kandidata, govorilo se o tome da je njegova prijava nevaljana međutim nije se spomenuo njegov program. Ja sam pozorno pročitao svih 13 predloženih programa, barem 5, 6 je boljih, kvalitetnijih, opširnijih, slojevitijih. Evo što kaže Šveb u jednom djelu svog programa nakon što konstatira da su po najnovijem izvješću EBU-a, Hrvatska spada u zemlje tamo s Turskom i Rumunjskom gdje je najmanje povjerenje u javni RTV servis, detektira to kao problem i kaže svi ovi pokazatelji na činjenicu da je danas vraćanje povjerenja relevantnosti veliki izazov. Prvo, relevantnost sad mora vraćati putem širokog spektra medija i platformi a ne samo na radiju i televiziji. Za njega je gubitak povjerenja tehnološki problem, ojačati online a nije mu problem što u emisiji Otvoreno, u dan kad se novac otkrije u aferi Janaf u automobilu zamjenice županijskog državnog odvjetnika, što je tema emisije Otvoreno navečer, jel se sjećate? Turizam, turizam. To su problemi a on to vidi kao tehnički problem malo jače od drugih platformi, eto mu program. Da mu je to doista bio problem, ne bi nikad bio kandidat vladajuće većine. Dakle, preduvjet da bi ste postali kandidat vladajuće većine je da vam to nije problem nego da je to vaš modus operandi ali kakav je ovo doista izbor i kakva stranka postavlja tu osobu na čelo HRT-a, najbolje vam govori izjava ministrice Obuljen Koržinek. Dakle, na moju primjedbu da su svi već znali da je to njezin kandidat u trenutku kada je on dobio potporu vladajuće većine, ona je rekla da je to Hasanbegovićev spin, koji se doduše pokazao istinitim a kakva je to osoba, pokazuje najbolje činjenica da je on bez dana radnog iskustva postao ministar kulture. A gdje je on to postao ministar kulture? U HDZ-ovoj, u njezinoj Vladi, dakle u Vladi njezine stranke. Dakle, ona je time zapravo priznala način na koji njezina stranka kadrovira, gdje se i sama zgrozila nad izborom jednog ministra. A mi se ovdje možemo zgroziti nad njezinim izborom i onima koga ona gura za ravnatelja HRT-a. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovana kolegice Marija Selak Raspudić. Je li moguće da će se sutra ipak dogoditi jedan obrat veliki s obzirom da je kolega Pupovac bio vrlo jasan? Ne mogu reći eksplicitan ali je vrlo jasno naznačio da postoji ogromna vjerojatnost da neće podržati Šveba, čiji prsti su u puno toga gdje ne bi trebali biti, čuli smo kolegu Raspudića, dakle to je čovjek koji je 2009. doveo HRT u poziciju gdje nitko tko je lojalan svojoj kući, ne bi doveo svoju kuću u tu poziciju a onda je preko svojih tvrtki digao konkurentsku televiziju. Dakle, tu je sve jasno. I nakon 12 godina, HDZ bi ga htio vratiti na čelno mjesto.

Dva su moguća tumačenja ovakve Pupovčeve reakcije. Prvo je tumačenje ono logično i oportuno, ono kaže da je on ovdje poslao prijeteću poruku zbog čega će njegove dionice porasti i zbog čega će da ne bi glasovao kao što je najavio, dobiti određene ustupke i time ušićariti nešto za sebe. To je jedno logično i oportuno klasično političko djelovanje i očekivan razvoj događaja. Međutim, postoji i druga mogućnost i mi mu u tom slučaju ovakvom svojom interpretacijom pomažemo, pa neka mu rastu cijene njegovih dionica, ali ipak, postoji i druga mogućnost. Postoji mogućnost da nas kolega Pupovac ovdje sve iznenadi. I ja ću svakome pa i kolegi Pupovcu dati priliku dok me ne uvjeri u suprotno a kada me uvjeri, slušat će o tomu cijeli moj mandat. Neka nas iznenadi. Presumpcija nevinosti, dok nije dokazao suprotno, ja se još uvijek nadam. Dakle, ne znam šta će sutra napraviti Pupovac, ako je valjda došao tu govoriti da nije siguran što će napraviti, ja očekujem da ipak neće podržati Šveba a sad je pitanje možda oni računaju na to da ne znam, oporba ne može doći u punom broju, pa evo, vidim da su tu predstavnici klubova SDP-a, Socijaldemokrata i ostalih, naše je da sutra osiguram odakle da budemo svi u Saboru a onda ćemo vidjeti što će Pupovac napraviti. Slažem se da svi trebamo poći od sebe budući da mi ne možemo transponirati svoja tijela kao što može vladajuća većina kada joj to odgovara, mi moramo doista biti prisutni ukoliko želimo glasovati i u tom smislu velika odgovornost je upravo na nama. A kolega Pupovac je ovime stavio svoju glavu na pladanj. Ukoliko se pojavi oporba a on glasuje uz vladajuću većine, doveo se u poziciju da će on biti taj koji je jedan od glavnih krivac ako ne i glavni krivac za izabir novog ravnatelja HRT-a. To je on za ovom govornicom izabrao. Ukoliko nas iznenadi, neka nas iznenadi, pokazat će se da ipak postoji nada u ovoj Hrvatskoj, put koji je oporba započela prošli tjedan a za koji se ja nadam da će se nastaviti u svim ključnim pitanjima koja su od interesa za građane RH da možemo djelovati zajedno, da spriječimo i korupciju i nepoštivanje pravne Peović.

Evo odmah ću počet s ovim s čim je završen prošli govor, znači važno je da sutra oporba u što većem broju dođe na to glasanje. Mislim, uzmite to na znanje, jel, bez obzira kako stvari se razvijale, bilo bi izuzetno važno da zastupnici i zastupnice iz oporbe budu u što većem broju na glasanju, bez obzira što znači ne znamo kako će se stvar završit, da li imamo ikakve šanse, no u svakom slučaju, da bi taj kandidat bio izabran, vladajući moraju imati većinu glasova sutra, jel. Ja bi samo malo jednu napomenu rekla uz ministra Hasanbegovića, on je bio za vrijeme Vlade u kojoj je Most također bio, ako se ne varam, a možda se i varam ali ja sam pogledala kad je Hasanbegović bio ministar, mislim da je to bilo u toj Vladi, ispravite me ako griješim. No ja bih ovdje zapravo izrazila jednu čak i optimizam, ali možda je najvjerojatnije lažan, ne, koji je vezan i uz izlaganje kolege Gorana Ivanovića, znači ne samo Milorada Pupovca da će možda reterirati od ove odluke i ja sam jučer na tom okruglom stolu, rekli su mi većina oporbenih zastupnika je naivno iz njegovog izlaganja zaključila da bi HDZ mogao reterirati od svoje odluke, na to je ministrica Obuljen Koržinek rekla da oni nisu tu došli reterirati nego braniti svoj stav, meni se čini da ministrica ima jači da tako kažem, jači point odnosno jače stoji uz Šveba od HDZ-a, ispravite me ako griješim, ali to je dojam koji sam jučer dobila na tom okruglom stolu. Ali zašto me kolega Ivanović strašno razveselio kad je počeo svoje izlaganje sa jao, jao, jao? Bila sam uvjerena da je taj jao, jao, jao vezan možda uz epifaniju ili otkriće ili samo refleksiju problema s ovim kandidatom na što smo svi uputili, da je možda prvi jao povezan s tim da je konačno HDZ shvatio da je riječ o kandidatu koji je u debelom sukobu interesa, da je drugi jao povezan s tim da je HDZ shvatio da je u Zakonu o HRT-u određeno da kandidat mora predati izjavu kojom dokazuje da nije u sukobu interesa i da je možda treći jao vezan uz HDZ-u epifaniju da je ono što se će desiti nakon glasanja, podložno odluci Ustavnog suda odnosno da Ustavni sud može tu odluku poništiti jer je cijela procedura provedena nezakonito. No eto, nažalost sam se ipak prevarila. Sve je to znači sad već više govornika reklo i mislim da je prilično jasno i slažem se s onima koji su rekli da nismo dobili kontra argumente s ove strane. Ako smo u krivu, da je riječ stvarno o ogromnom problemu, do te mjere da bi ja čak sad rekla da jednostavno treba pustiti da se to odvrti jer je evidentno da je riječ o sukobu interesa i o odluci koja će biti donesena na nezakonit način. No, isto tako, moram upozoriti da nekako svi problemi nisu nestali ako se ova odluka ne donese, niti će ako se ova odluka donese, stvar bit radikalno drugačije ili radikalno lošije, stvari će nažalost bit onakve kakve jesu, a HRT je više simptom i slika onoga gdje se mi danas nalazimo nego uzrok tog problema kao niti što bi nekakva ispravka te slike stvarno mogla riješiti naše probleme, mislim da smo toga svi svjesni i utoliko je HRT stvarno jedan prozor koji kad gledamo, možemo shvatit koju smo mi poziciju zauzeli a to je stvarno pozicija na začelju Europe gdje smo odlukama vladajućih, pristali na to mjesto na samom začelju Europe gdje se hvatanje koraka, znači sa najrazvijenijim, tehnologizacija, ulaganje u istraživanje i razvoj koji bi doprinijeli našem razvoju industrije, izvoznim industrijama, dakle, vratili nas na neke puteve koji bi nam mogli omogućiti nekakav bolji život za sve jedino na HRT-u iako tu ne zaostaju možda niti privatne televizije, dostupan u obliku bajki i mitova o robotaksijima, [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] o budućnosti koju bojim se, nećemo tako brzo vidjeti. Poštovana kolegice Peović, osim što je zgodna bila ova reinterpretacija jao, jao, jao, htio sam da prokomentirate ove razlike u konceptima koje smo imali prilike vidjeti prije svega na okruglom stolu gdje se ispostavlja da zapravo HDZ-ova vizija, uopće taj koncept javnog servisa je mnogo manje okrenut javnom, a puno više privatnom i nekakve druge uloge se tu apostrofiraju u odnosu na ono što je, recimo, možda jedna tradicionalnija i društveno, ja bih rekao, korisnija uloga javnog servisa. Hvala na tom pitanju. Ono što smo mi jučer vidjeli na tom Okruglom stolu stvarno je ukazivalo na to da čak i ne zbog neke namjere ili možda svjesne konceptualne političke slike, ministrica Obuljen-Koržinek stvarno zapravo daje uvid u to da je ono što mi nazivamo hakiranjem javnog od strane privatnog, za nju ono što se lijepo naziva javno-privatnim partnerstvom, jel, i tako se eufemizmima brani ono što nama svima oduzima taj javni servis. HRT treba biti javno dobro i javno dobro se treba braniti, znači ono što ulijeva povjerenje je da novinari ipak razumiju što je javno dobro i da su novinari koji su bili tamo na tom Okruglom stolu, a vjerujem i drugi koje svi poznajemo i znamo znači radnike koji rade na HRT-u ipak razumiju što je javno dobro i da bi njega trebalo braniti. Ustavni sud će eventualno poništiti HDZ-ovu presudu za korupciju, tako da ja ne bih mahala sa Ustavnim sudom koji je produkt njihove trgovačke većine, on im može eventualno pomoći i u ovom i u svim drugim postupcima. Rekli ste da je bio Hasanbegović ministar u MOST-ovoj Vladi. Dvije stvari, prvo bio je ministar iz HDZ-ove kvote, a druge ja uopće nisam govorila o stručnosti i nestručnosti gospodina Hasanbegovića, to nije predmet mog interesa, ja sam konstatirala očitu činjenicu, a to je da je ministrica kritizirala HDZ-ovo kadroviranje, a ona sama je rezultat tog istog kadroviranja. Dakle sve je rekla o njihovoj kvaliteti, a ona je njihov izbor. Da stvar bude paradoksalnija. I za kraj da vas pitam, falili ste nam, toliko govorite o revoluciji, a kada je krenula revolucija vas nije bilo, što se dogodilo? Ko Lenjin zaglavili ste u Finskoj? Ja sam bila na sastanku sa sindikatima, jer se donosi Zakon o radu, a sutra Zakon o minimalnoj plaći o kojima slabo čujemo s vaše strane. Moramo razumjeti i shvatiti što su prioriteti onih koji žive od ovih plaća s kojima se stvarno ne može danas više živjeti, s tim uopće ne umanjujem vašu vrijednost, vaše akcije, i vidim da ste užasno entuzijastični oko toga i pozdravljam. No što se tiče Ustavnog suda, znači kao što, ne znam, možda prije mjesec dana ne biste vjerojatno rekli da se može donijeti neka presuda, sada se donijela i tako dalje, ne treba baš mitologizirati oko toga, ne znam, postoje i suci u tom sustavu koji su stvarno moralni i koji mogu donositi neke autonomne odluke, mislim da je to isto tako dosta opasno, jel, tako generalizirati.

Potpuno pogrešno. Prvi smo javno progovorili o inflaciji, na našu inicijativu guverner Vujčić je došao u Sabor da bismo razgovarali o inflaciji i prešutnim prekoračenjima, prvi smo javno progovorili o Zakonu o radu i tržili njegove izmjene da bismo zaštitili radnička prava. Nemojte obmanjivati hrvatsku javnost, nismo mi krivi što ste vi na revoluciju ovaj put zakasnili. Nadam se da drugi put nećete. ovo je bila čista vaša replika, zato temeljem članka 240. stavka 2. izričem opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi.

Spomenuo sam to da je gospodin Šveb u svom mandatu kao ravnatelj HRT-a doveo Hloverku Novak-Srzić i da je time krenulo drastično srozavanje kvalitete novinarstva na HRT-u, međutim, on je u tom svom mandatu doveo i Brunu Kovačevića koji je sada glavni urednik i koji je doveo do ovog stvarno ridikuloznog stanja na televiziji da se od svega radi live style, da u ovim trenucima muke sa Koronom, muke sa egzistencijom, gdje jedna trećina ljudi živi, ali stvarno u krajnjoj bijedi mogu reći, ne samo siromaštvu. On radi live style program, molio bi vas da to prokomentirati. Pa da, hvala na toj replici, stvarno ono što gledamo na HRT-u, a vezano je uz siromaštvo, uz bijedu, uz plaće koje nisu dostatne da zadovolje temeljne životne potrebe, je zapravo live style, mislim to je jedini način na koji ta tema može doći na program HRT-a, a HRT uporno i dosljedno provodi dezinformiranje javnosti vezano uz stopu zaposlenosti, odnosno stopu nezaposlenosti, vezanu uz pod navodnike rast minimalne plaće, prosječne plaće, dezinformira o ugovorima o radu i tako dalje. Znači karakteristike radnog prava i života, ono što se zapravo odražava na većinu znači u Hrvatskoj su u potpunosti provučene kroz ružičaste naočale i statistike ovdje služe samo da bi se zapravo spriječilo da ljudi vide gdje mi zapravo živimo, a svima je jasno i ono što se ne može više spriječiti, a to je da smo drugi od zada po bogatstvu, odnosno da smo najsiromašnija zemlja u Europi. Nekidan smo ovdje svjedočili povijesnom ujedinjenju oporbe, onda je kolega Zekanović rekao da se on ne želi s vama ni grliti ni ljubiti i da on nije nikakav dio nekakve ujedinjene oporbe, a sad čujemo od vas gdje zazivate i molite sve zastupnike da se pojave sutra u Hrvatskom saboru, ne bi li možda kolega Pupovac donio nekakvu odluku koju će on donijeti sam, ne treba mu za to nikakav mentor, pa ćemo onda opet svjedočiti nekom od povijesnih događaja.

Poštovani kolega Ivanović je, ja bih rekao, nadam se bar pogriješio u svojoj interpretaciji odluke hrvatskih Suverenista kao Kluba da ne sudjeluje u cirkusu koji se događao prošli tjedan, ali moramo naznačiti još jedanput da smo mi ovjde kategorički protiv vašeg kandidata za izbor za ravnatelja HRT-a. Čisto da bude jasno, molio bi potpredsjednika da uvaži povredu Poslovnika.

Kolega Ivanović, ja ne znam gdje ste vi čuli da sam ja rekla da smatram da je nedemokratski donijeti odluku kakvu ćete donijeti, po svemu sudeći jel, ipak sam se prevarila, sutra, ali isto tako morate dopustiti oporbi da pozove sve znači zastupnike oporbe da dođu na glasanje, jer to jest demokratski čin da pokažemo tko je za, tko je protiv, a čuli ste snažne čini mi se, argumente od oporbe i stvarno mislim da niste dali nekakve relevantne odgovore na njih da tu odluku na neki način odbacimo. Ja nisam ovdje stvarno sudjelovala kako me prozvala kolegica Selak-Raspudić u blokiranju govornice, jer sam kao što sam rekla, bila na sastanku sa sindikatima gdje razgovaramo o Zakonu o radu i Zakonu o minimalnoj plaći koji će po svemu sudeći, Zakon o minimalnoj plaći sutra dolazi na Odbor za rad, a idući tjedan možda nama ovdje u Sabor i koji je u potpunosti ispod radara prošao većini zastupnika, ali pozdravljam sve akcije, pa morate priznati da je i to jedan oblik jel, ono, otpora. Poštovana kolegice mene zanima da li vidite ikakvu poveznicu između projekta Fimi-media o kojem smo neki dan vidjeli završni, ajmo reći, nekakav obračun hrvatskog pravosuđa s tim projektom i nasilnog preuzimanja Hrvatske radio televiziji, odnosno onoga što svi govorimo, nekakvog javnog medijskog prostora? I što mislite za čiju korist se to radi, ako nije korist HDZ-a?

I mi smo, ako se sjećate, prije par dana samo razgovarali o Zakonu o elektroničkim medijima koji bi konačno mogao definirati stavke Zakona koji bi spriječili ono što se desilo sa Fimi-mediom ili barem ublažili ili barem pokušali riješiti znači probleme koji su tu bili prisutni da se novci zapravo ulijevaju i zapravo prikriveno se oglašava jedna stranka na jedan, znači jedan koruptivni način i sad će u konačnici morati HDZ i vratiti te novce. No, nema zapravo nikakve političke volje da se uopće o tome razgovara, a onda kad vidimo kako, mislim izbor ravnatelja je samo simptom dubljih problema u kojima se nalazimo i očito je da ne postoji politička volja da se to mijenja. Vidim da vi onako možda malo, nemojte se uvrijediti, naivno vjerujete da bi HDZ promijenio mišljenje ili kolega Pupovac, nemojte se ljutiti, mislim iz toga neće biti ništa ni kod kolege Pupovca niti kod kolega ili kolegica iz HDZ-a.

Da li smo mi svi krivi, da li su novinari krivi, da li su urednici krivi, da li je nedostatak tehnologije ili je možda HDZ kriv za to? Ma da i sama sam rekla da je moje nadanje da će se nakon nekih argumenata ipak promijeniti mišljenje u potpunosti se pokazalo naivno, no volim biti naivna u politici u pozitivnom smislu da stvarno vjerujemo da su neke promjene moguće. No, što se tiče znači izbora Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a, ma jasno se da on ne može ništa promijeniti, niti da i želi zapravo promijeniti, jer mi ovdje imamo čovjeka koji je u eklatantnom sukobu interesa, kojem je zbilja interes zapravo suprotstavljen.

Znači ako ti imaš firme kojima je u interesu da javni servis ne bude taj koji je dominantan u sportskom programu, onda je jasno da nikakvo odustajanje od vlasništva, jedne trećine vlasništva i tim firmama ne može to riješiti, a kažem i radnici su nam javili i da je softver vjerojatno prodan, HRT-u, znači imamo baš dvostruki sukob interesa.

Poštovani kolege, kad sam razmišljao što reći o ovoj temi onda mi je u stvari prva misao bila doći za ovu govornicu i ovdje ovih 5 minuta odšutjeti. Zato jer i ovako ova desna strana ne čuje ništa što joj se govori, nije čula na odboru, nije čula nakon odbora, nije čula na drugom odboru, nije čula na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i realno ne čuje niti danas. Ali jednom davno je netko pametan u toj televiziji rekao da je najskuplji televizijski program loš televizijski program, a ova vladajuća većina servira hrvatskom narodu lošu reprizu za lošom reprizom koju taj narod plaća.

Onaj isti HRT koji smo nekada, ali čak ne ni samo kolokvijalno zvali katedralom duha. Istini za volju, tada se zvao RTZ. I sjetite se devedesetih programa na HRT-u i koliko je taj program u stvari bio dobar i koliko je u stvari bolna ideja ovo što se danas dešava na HRT-u. Godinama gledamo obračune televizijskih klanova, godinama gledamo kako se na HRT-u doslovce uzgaja klima nepovjerenja, neznanja, nestručnosti i šta je najgore u zadnje vrijeme smo toga bili svjedoci zlostavljanja novinara i novinarki. Ono što treba tome dodati još je atmosfera straha u kojoj je HRT prvak. U ovom trenutku HRT tuži 35 svojih novinara radi povrede časti i ugleda.

Atmosfera močvare koja se javila na Prisavlju dodatno se pojačava željom HDZ-a za kontrolom medija. U svojoj replici sam u stvari pitao kolegicu da li vidi vezu između Fimi-medie i onog što se danas dešava kod imenovanja. Veza je očita. Fimi-media je bila osnovana ne bi li HDZ kontrolirao javni medijski, odnosno kontrolirao medijski prostor. Danas imenovanjem ravnatelja HRT-a dobit će cijeli javni prostor u svoje ruke. U koju kategoriju treba smjestiti vječitu želju HDZ-a da upravlja javnom televizijom? Najveći dio ljudi bi vjerojatno rekli u onu horor. I nakon svih ovih pogrešaka nepoštivanja procedure, imenovanja kandidata kojeg opterećuje sukob interesa, koji nije predao čak niti izjavu kakvu je trebao predati, izglasavanja na odboru bez kvoruma. Ja mislim da je to puno previše za vladajuću većinu ovakvu kakva je. Šveb će ako ga Sabor izabere od prvog dana biti pod posebnom prismotrom. Svaki njegov potez će se gledati. Javnost će uspoređivati njegov rad sa svim onim suspenzijama, neobičnim vijestima i bezbrojnih intervjua vjerojatno koji će se pojaviti ministara i premijera u Dnevniku. Je li moralo biti tako? Nekoliko puta sam upozoravao da je ovo mjesto koje bi trebalo dovesti na neki način do kvalitete programa, do onoga što HRT stvarno treba raditi i činiti i što bi trebao značiti u ovoj zemlji.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

Zašto mi danas uopće raspravljamo o prijedlogu za ravnatelja HRT-a? Zato što evo jedna uobičajena praksa koja je u Hrvatskoj, a to je da jedan Bačić nosi torbu novaca, završio u pritvoru i danas je HRT ostao bez svog ravnatelja, ali dobio je očito dobrog inženjera na dobro mjesto i mi danas raspravljamo o ravnatelju HRT-a. HRT se apsolutno pretvorio u politički plijen i to jasno treba reći. I to jasno treba reći da to od onog doba sjetite se jednog ravnatelja HRT-a koji govori o katedrali duha, to se na žalost od katedrale duha je ostalo više ni katedrala, a ni duh, a pretvorio se zaista u nešto što javna televizija, javni servis ne bi trebao biti. Gospodin Šveb, dosta je raspravljano ovdje o njegovom sukobu interesa da li je, da li nije, kad će biti. Hajde zamislite da Coca cola odluči imenovati svojeg direktora i onda Coca cola za svog direktora uzme ni više ni manje nego suvlasnika Pepsi cole. Mi o tome govorimo. Dakle, govorimo o tom primjeru. Zamislite Coca cola novog direktora i vidi čuda, odmah si uzme suvlasnika Pepsi Cole za direktora, prema tome, to je to o čemu govorimo. Apsolutno je interes svih da na HRT dođe čovjek koji će pokazivati sliku što mi želimo da bude javna televizija, ali vladajući točno su pokazali ono što oni žele, oni žele da javna televizija bude u njihovoj domeni, da budu intervjui premijera točno onda kad treba, neki od ovdje oporbenih zastupnika koji sjede u sredini ili s lijeve strane mogu na HRT doći samo onda ako umru pa će im osmrtnica biti, umro je saborski zastupnik taj i taj, inače nema šanse da dođu. Ali HRT bi trebao dati sliku ovog, ali ova priča nije krenula jučer i nije krenula sa gospodinom Bačićem i njegovim odlaskom u pritvor. Ta priča je krenula znatno ranije. Znatno se ranije se i urušilo sve ono što se trebalo urušiti, od informativnog programa preko obrazovnog programa. Javna televizija bi trebala imati jaki obrazovni program, program koji može biti zaista u funkciji mladih generacija, malo pogledajte istraživanja koja jesu o mladim ljudima koji uopće ne gledaju televiziju, koji su na portalima, o tome da jedan laboratorij za novinare koji imaju neke druge televizije kod nas science fiction. Prema tome, kad govorimo o svemu tome, ljudi moji, ajdemo se probati ne sramotit, ja ne razumijem zašto srljamo ko guske u magli, dakle nema tu dileme, kako ćemo mi glasati vezano uz novog ravnatelja, gospodina Šveba, ali vi vladajući imate alate u rukama, imate alate da pokažete što bi značila jedna demokracija, zašto ko guske u magli se sramotiti dalje, zašto dalje poticati da oni ljudi koji su najbolji na HRT-u odlaze, odlaze glavom bez obzira, pasiviziraju se, pa ne možete iza toga dobiti neki program koji će imati sve elemente na način na koji treba imati. Ja zato govorim, za javnu televiziju je važan i informativni dio, važan je i obrazovni dio, važan je i onaj zabavni dio, jer o čemu govorimo? Govorimo o milijardu kuna pretplate koju hrvatski građani plaćaju, ne zato da bi stalno gledati jedno te isto, ne zato da bi netko čvrsto žmirio jer ako čvrsto žmiri nešto se nije dogodilo, nego zato da mogu zaista gledati jedan kvalitetni program, dakle, pogledajte malo i informativni program, gleda se dnevnik jedne druge televizije, riječ je RTL-u od pol sedam, u sedam se eventualno malo okrene HRT i odmah se prebaci na Novu. Ja kad gledam obrazovnu emisiju ili kad želim pogledati ili neke dokumentarne emisije, daleko je to od onog što je bilo, pa samo probajmo se vratiti na trag onog što je bilo.

Obrazovati, informirati, zabaviti. I spomenuli ste da djeca gledaju Internet. Djeca vani gledaju obrazovne programe BBC-a. Kad pogledate u Hrvatskoj, ja mislim da dnevnik HRT-a jedino zabunom možete pronaći na televiziji, svi koji se, ajmo reći na neki način bave politikom, informiraju se prvo preko N1, a onda preko dnevnika Nove i RTL-a, ja ne znam tko je pogledao dnevnik HRT-a. A pod zabaviti, pa ja ne znam niti jednu dobru emisiju koju su snimili u zadnjih par godina, a pogledajte koliko ih je bilo snimljeno, kad govorimo o emisijama, ne mislim samo na …/ upadica Ante Sanader: Odgovor./… emisije, nego na cijeli kulturni program. Hvala lijep. Dakle i u nekim drugim zemljama su javne televizije prošle neke procese. I ona mi tu zaista možemo gledati Poljsku, možemo gledati Mađarsku ili neke druge zemlje, ali nam uzor zaista bi trebao biti oni gdje je javna televizija zaista na ponos, a to je BBC. Ja sam sigurna da ni jedno dijete neće okrenuti HRT zbog jednog obrazovnog programa, u moje vrijeme ili ne znam, ne tako davno se je to moglo odraditi i moglo napraviti. Dakle, dakle, mi samo moramo znati što hoćemo. Da li hoćemo imati HRT kao glasilo vladajućih ili želimo imati zaista javnu televiziju koja služi svima, jer jako dobro znate da televizijsku pretplatu plaćaju svi, probajte ju ne platiti.

Ali izvor je, to je Europska Komisija napomenula tada, 2012. je bio Zakon o HRT-u, kad je donesen čak i mimo pozitivnog mišljenja, dakle negativnog mišljenja Europske Komisije, koja je kritizirala i upozorila na sve probleme koji će doći zbog takvog Zakona. Kad se razbio konsenzus koji je bio postignut tijekom pregovora 2010. godine i onda se nametnuo ovaj Zakon, koji je teško onda sad ponovno stvoriti konsenzus i onda polemizira se desno, lijevo, nažalost to sve je bilo tada moguće predvidjeti, ali tada nije nitko reagirao, na primjer, čak niti iz nekih udruženja profesionalnih, jedino oporba tadašnja i Europska Komisija. Hvala lijepo. Dakle, meni je uvijek najsimpatičniji odgovor zašto netko nema zadaću. Imate onaj odgovor zato što ju je pas evo baš dan prije toga pojeo. Sjetite se i vi i ja smo bili u bivšem sazivu Sabora kada je donesena odluka da ide ponovno Državni inspektorat. Nije bilo nikakve dileme. Još uvijek se mijenjaju zakoni. Upozoravalo se da nije možda baš pametno da svi inspektori idu, ali je bila takva odluka i to je napravljeno. Zašto? Ova ministrica koja nije ministrica pola godine, niti godinu dana koja je ministrica jedno duže vrijeme nije donijela odluku i rekla ljudi moji pa ja u resoru imam nešto što nije dobro. Idem to brzo promijeniti jer nije dobro i treba ga promijeniti. Nije donijela tu odluku. Zašto? Zato što je odlučila to iskoristiti. Dakle, i to vam je cijelo vrijeme dakle kada je bila oporba rekla je da ne valja, ali kada je bila u prilici to promijeniti, nije promijenila.

Od samih početaka osnivanja tadašnje Televizije Zagreb to je partijska televizija. Problem je nastao 1990. kada smo kao prešli u višestranački sustav, a jako dobro znamo da je gotovo 100-njak tisuća ili nešto manje članova bivšeg Saveza komunista prešlo u HDZ-e, ali prešle su i njihove navike isto tako u HDZ-e. Tko je god u zadnjih 30 godina bio na vlasti ponašao se isto ili vrlo slično i držao je Hrvatsku radioteleviziju kao svoje leno, kao svoj plijen na izborima i sukladno tome imenovao vodstva te televizijske ili radijske kuće kako im je to pasalo. Ova farsa oko izbora ravnatelja na javnom natječaju je nepotrebna farsa, nepotrebno mučenje svih nas, nepotrebno mučenje hrvatske javnosti jer će se na kraju tako i tako dogoditi ono što vladajući žele. Zato predlažem da se ukine ta farsa i to glumljenje demokracije ili nekakvog demokratskog stručnog postupka, jer će tako i tako, a ja i osobno mislim da je čak to tako i u redu vladajući tamo imenovati onoga koga trebaju i koga misle imenovati. Uostalom dobili su i za to povjerenje na izborima, pa mislim da bi to tako trebalo i biti.

To se treba ukinuti, a onda neka vladajući tko god bio imenuje bez natječaja, bez ikoga koga god želi i neka to trpi. Žele imati svoju televiziju, svoju partijsku televiziju neka je imaju, ali ne na račun poreznih obveznika i gospodarstva jer ne plaćaju samo pristojbu građani, nego plaća i gospodarstvo i sve skupa je to oko milijardu i 500 milijuna kuna, plus reklame skupi se tu i do 2 milijarde kuna za mastodont koji je veći nego svi ostali radiji i sve ostale televizije u Hrvatskoj zajedno, a služi vladajućoj stranci kako sada tako i u zadnjih 30 godina tko god na vlasti bio. Tako da predlažem da se u budućnosti mi u opoziciji počnemo okupljati oko te ideje da se ukine porez na to dakle obavezni porez, obavezni harač da bi vladajući imali svoju televiziju i svoj radio i sve u redu, a na tržištu tako i tako Hrvatska radiotelevizija predstavlja iz godine u godinu sve manje i manje jer gledatelje možete haračiti, možete oporezivati, ali ih prevariti ne možete tako da je program Hrvatske radiotelevizije od svih ovih većih komercijalnih televizija već dugo godina uvjerljivo na zadnjem mjestu. Ako sam ja vas dobro razumio kolega Krešo vi se zapravo zalažete da se ukine … [[ne razumije se]] farsa od javnih natječaja u tom dijelu? Pa možda u nekim slučajevima da jer većinom u Hrvatskoj u javnim natječajima pobjeđuju oni koji su unaprijed dogovore, pa se stvara vjerojatno ono posljedično još od onog ulaska Hrvatske u Europsku uniju da svi glumatamo neku demokraciju.

To je javna kuća i to u pravom i u doslovnom smislu riječi. To je javna kuća, a ne javno dobro. A javnu kuću obično plaćaju korisnici javne kuće znate i to dobrovoljno. Kada idete u javnu kuću valjda je u Hrvatskoj nema, ali znamo svi da ih ima i isto jedna farsa od zakona i od glumljenja licemjerja lažnog morala onda to onaj tko želi ući unutra plati.

Dame i gospodo pri nasilnom preuzimanju vlasti u nekoj državi što kolokvijalno nazivamo i državnim udarom ili pučem u modernom vremenu uvijek je prvi korak preuzimanje nacionalne odnosno javne televizije. Ako bismo slijedili tu logiku onda možemo reći da je Hrvatska u izvanrednom stanju, jer Hrvatska radiotelevizija već dugo godina djeluje kao glasnogovornik od narođene, korumpirane vladajuće strukture u Hrvatskoj te u potpunosti ignorira profesionalne standarde i ono najgore interese hrvatskih građana. Imenovanje gospodina Šveba samo je kontinuitet u tom protu demokratskom i pogotovo protuzakonitom načinu upravljanja HRT-om od informativnog programa do dokumentarne produkcije HRT djeluje ograničeno i isključivo u službi zaštite sadašnjeg stanja u Hrvatskoj, a ne kako je zakon zalaže u interesu javnosti. Po HRT-u korupcije u Hrvatskoj uopće nema, ona ne postoji a Europska komisija kaže kako 97% hrvatskih građana smatra da je korupcija jako raširena. Jesmo li ikada mogli na HRT-u vidjeti da je otkriveno neko protu zakonje? Kada pak izvještavaju o postojećim aferama onda je to na način da umanjuju štetu, te zaštite stvarne aktere tih korupcijskih afera. Najnoviji slučaj tzv. Pandora Papers klasični je primjer za to. U emisiji Otvoreno nastupe ljudi koji u maniri teoretičara zavjere tumače kome je to u interesu da ti dokumenti upravo sada izađu na vidjelo. Po onoj staroj udbaškoj metodi pokušava se sakriti trag, te usmjeriti interes javnosti sa same biti problema na jalove rasprave. HRT je dužan hrvatskim građanima pružiti informaciju. Umjesto toga oni naprave emisiju s floskulama kako se ne bi slučajno pričalo o tome kako je član Uprave HEP-a Marko Ćosić jedan od aktera Pandora Papersa. Upravo je to metoda skrivanja korupcije. Čak i u Crnoj Gori tamošnje Državno odvjetništvo odmah otvorilo istragu. U Hrvatskoj uz pomoć medija afera se skriva kako bi pala u zaborav. HRT sustavno daje prostor samo onim političkim snagama za koje zna da ne ugrožavaju sadašnji korupcionaški poredak u Hrvatskoj. Kada kao zastupnica dajem pojašnjenja Europskoj komisiji koja se zanima za pojedine slučajeve korupcije i bezakonja HRT šuti, jer za HRT korupcija ne postoji. Na HRT-u nastupaju uvijek jedni te isti tzv. analitičari i uvijek jedni te isti povjesničari. Profesionalni pak dignitet tih njihovih stalnih komentatora za HRT ne igra nikakvu ulogu. Najnoviji slučaj je serijal čiji je autor kompromitirani Hrvoje Klasić. U tom serijalu Klasić kao sugovornik angažira beogradskog povjesničara izvjesnog Bojana Dimitrijevića, čovjeka poznatog kao autor knjige komandant. Riječ je o knjizi hvalospjeva o osuđenom ratnom zločincu i počinitelju genocida u Srebrenici Ratku Mladiću. Je li HRT svjestan da angažmanom tog beogradskog povjesničara sudjeluje u negiranju genocida što je ljudski i civilizacijski u potpunosti neprihvatljivo. Stoljeća i dobar poznavatelj hrvatskih prilika. Jer klasični HRT se boji činjenica i njihova je uloga skrivati istinu. Sam angažman Klasića, autora knjige o Miki Špiljku, naručitelju političkog ubojstva hrvatskog imigranta Stjepana Đurekovića jasan je dokaz da HRT sa novcima hrvatskih građana sudjeluje u manipulaciji hrvatske javnosti. Zaključno o radu HRT-a mogu izjaviti i sljedeće: HRT skriva korupciju vladajućih struktura, HRT sudjeluje u povijesnim krivotvorinama, te konačno HRT protuzakonito uskraćuje hrvatskim građanima pravo na informaciju, te time krši zakon. Sa ovog mjesta poručujem da se na primjeru Austrije vidi da se i šeficu Agencije za istraživanje javnog mijenja može uhititi i procesuirati i to zbog manipuliranja javnosti. Neka budu svjesni i ravnatelj kojeg ćete izabrati i vrhuška sa HRT-a da je to što rade protuzakonito, a da će u Hrvatskoj vrlo skoro doći vrijeme vladavine prava i da će morati polagati račune za ono što su činili i za koga su činili.

Izvolite.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Ja ću još uvijek ostati na onoj tezi koju smo iznosili u ime kluba da HRT mora biti javna komunikacijska infrastruktura, da mora biti javno dobro. Ljudi trebaju plaćati pretplatu.

E sad, koje je ovdje krucijalno pitanje?

Da li možemo to svesti na ono konkretne prepoznatljive subjekte, dakle bilo novinare HRT-a, ravnatelje, budući, sadašnji, ovaj koji je u zatvoru, birokraciju, političare, javnost, nedostatak tehnologije, možda konkurenciju.

Bio je dobar informativni program, pa bio je i jedini sportski program, a i obrazovni. Što imamo danas?

I koji su to zapravo povijesno presudni motivi, žarišta tih kroničnih procesa koji još uvijek traju na HRT-u. Znači danas još uvijek imamo nabavu određenih programa koji tradicionalno predstavljaju povod različitim optužbama, jer se često završavaju na razno različitim privatnim računima. Pa ovdje nije samo stvar crpljenja izravnih financijskih zarada, nego zapravo i određene kulturne supstance koja se gradila desetljećima još kad se HRT zvao i radio televizija Zagreb, a to se više-manje nesmetano eksploatiralo. Pa opet se može postavljati pitanje da li su možda osim izgubljene kulturne supstance, možda su čak i izgubljeni određeni prihodi. Danas, u današnje vrijeme, znači kad i dalje traje razvoj što je normalno, komercijalnih televizija, internetskih kanala distribucije svih vrsta medijskih sadržaja, ključno će pitanje biti koliko će zapravo publike pratiti HRT-ove sadržaje, a pratit će ih jedino ako budu, ako ih bude što više i ako budu kvalitetniji. Jer danas umjesto bilo koje informativne emisije HRT-a, dakle mi svi možemo odabrati bilo koju emisiju na bilo kojoj drugoj televiziji, možemo umjesto neke serije skinuti s interneta, s Netflixa, s čega god hoćemo bilo koju seriju, cijelu sezonu, više sezona, a umjesto neke glazbe na HRT-u možemo si opet sami skinuti s bilo kog pretraživača, što želimo, koji je naš trenutačni ukus. E sad, zašto ja kažem da je pretplata dobra? Zato jer ne znači da to sve što sam naveo da je potreba za proizvodnjom, vlastitom treba biti manja, suprotno, znači treba biti što više provjerenih informacija, dakle u kontekstima koji daju značenje tim provjerenim informacijama. Dakle, raste i potreba za istraživačkim novinarstvom, jer više-manje gledajte, vi svi znate da je većina komercijalnih medija po navodnicima, pod uticajima različitih multinacionalnih korporacija i različitih kompanija koje plaćanja oglašivanje i samim time vi ne možete pisati nešto kritički. To je logično. Pitanje obrazovanja ovdje otvaram, umjetničkim izrazima, znači neke prepoznatljive, zbilja da tako kažemo. A isto tako, to je jedino mjesto gdje može biti više tekstova na hrvatskom i jezicima nacionalnih manjina i upravo zato onda treba ostati, da tako kažemo, javna televizija i javno dobro i kao što smo reli u ime Kluba, ja ne mislim da bi to sa novim ravnateljem tako trebalo biti, ali kažem, pravo je to vladajuće većine.

Vi ste bili ministar, ona je bila ministrica, imali ste svoju vladu, ovdje je trajala rasprava jako dugo, ja sam tad bio u opoziciji, o tadašnjem ravnatelju gospodinu Radmanu. Portali su se raspisali, saborski Odbor za medije je tražio podatak koliko je tom čovjeku plaća, ni to nam niste tada dali, sada ovdje tumačite i govorite rječnikom kakvim smo možda mi tada u to vrijeme govorili kad smo propitkivali vas. Što se to vama promijenilo kad govorimo o HRT-u, što je to na HRT-u sada drukčije u odnosu na prije, odnosno koliko je sada bolje u odnosu na prije kad na ovako transparentan način govorimo. Bili ste u vladi vi i gospođa Taritaš. Niste nam dali podatak koliko ravnatelj ima plaću, inzistirali smo na tome.

Ja bi se s vama složila da alternativa pretplati nije dobra, jel. Da je pretplatu važno zadržati i to zato što je jedino to način da se održi javni servis i javno dobro, zaštiti, no često se u takvim zahtjevima, znači da javni servis ili javna dobra ostanu ono što bi ona trebala biti od ove libertarijanske strane sabornice dobije kritika vi želite snažnu državu, ono želite da država se hrani sa tim sredstvima koja joj po njima, da skratim, ne pripadaju. Tu je važno na to odgovoriti, jel, i uvijek gledamo sliku države koja štiti najslabije ljude, odnosno radnu večinu, a ne gledamo i ne bismo trebali to gledati iz ove perspektive koju sad imamo stranke koja je korumpirana, osuđena za korupciju i tako dalje. Ne znam tko su libertarijanci u Hrvatskom saboru, možda da ne uvrijedim nekog, možda centar ili netko, to je jedino koga vidim da su libertarijanci u ekonomskom dijelu, HDZ u tome ne vidim, o tome ni neću pričati, a što se tiče vas, to se u principu sve svodi na upravljanje i šta vam se onda u paradigmi libertarijalizma ili onog ultra liberalizma što se događa? Dakle, namjerno se neke stvari koje nisu, da tako kažem uređene kako bi trebale, tu je HRT, kaže ajmo sad ukinuti pretplatu ili ajmo nemam pojma, privatizirati HEP. Karikiram. Zašto? A ja mislim da može i država dobro upravljati javnim dobrom, znači to je stvar upravljanja, onda vam lakše ulazi u taj main stream medijski, e to nije dobro, trebamo to sve privatizirati, to će biti bolje. Neće biti bolje.

Poštovani kolega, evo kad govorimo o pretplati, činjenica je da danas sve više ljudi uopće ne gleda televiziju ili čak niti nemaju televizor, pa im nemate nekog formalnog načina kako ćete im i naplatiti pretplatu. Kad bi se financiranje dakle HRT-a okrenulo na neki drugi model kroz nekakav porez, kojeg već država prikuplja, dakle osiguralo bi se da takav, u budućnosti HRT, ima nekakav prihod u situaciju ili u ovo današnje doba kad su zapravo sve više i više tzv. streaming servisi na sceni.

Nitko neće na komercijalnoj televiziji, što god Zakon kazao niti proizvoditi emisije na hrvatskom sadržaju niti će, nemam pojma, imati kamere od Lastova do Nedelišća, od Petrovskog do Iloka, to je nemoguće i zato treba štititi, ja kažem ovi modeli su apsolutno stvar rasprave, da li je to pretplata, da li je to neka taksa tj. porez o tome možemo razgovarati uvijek.

Sada se otvorila priča i oko načina kako bi se to moglo regulirati. Međutim, moje pitanje vama glasi.

A kod nas je malo ono suluda situacija da zapravo on radi ono što će raditi i zapravo sam sebi odgovara. Dakle, onda se događa i ovo što se i događa znači da su ljudi nezadovoljni da plaćaju nešto što uopće ne gledaju. Dakle tu postoji veliki broj nekih inovativnih rješenja koje provode neke europske javne televizije koje recimo dozvoljavaju građanima primjerice da glasaju koju će seriju proizvoditi, koju će seriju kupiti a to je još uvijek za ovaj arhaičan sustav Hrvatske radiotelevizije da točno naglasim u izvorniku „špansko selo“ Izvolite.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. U ovoj pojedinačnoj raspravi ću iskoristiti i još možda odgovoriti na neke od stvari koje nisam spomenuo kada sam govorio u ime Kluba.

A da bi radili još bolje potreban im je i bolji program i bolji ustroj nego što je to bio ovaj koji smo imali do sada.

To su ljudi koji stoje na kiši, snijegu, vjetru da bi uhvatili to što mi govorimo, uglavnom nas i onda još uvijek imamo primjedbe da nismo bili dovoljno u medijima, da je to HDZ-ova televizija. Evo, samo jedna usporedba.

Prema tome, nemojmo olako izgovarati te floskule kako uvijek netko utječe na te medije, kako su mediji puni nekakvog utjecaja, kako netko zove neke urednike pa im onda govori što oni moraju govoriti. Evo udvaram si da sam ja čovjek koji nešto malo radi u medijima pa da evo nešto o tome mogu suvislo reći. Svatko ima pravo govoriti što god hoće. Ja ću samo probati neke od stvari demantirati.

Vi znate da je u tom trenutku glavnog ravnatelja odnosno ravnatelja Televizije i Radija birao predsjednik uprave, to je bio onaj stari zakon koji je bio bolji kada je Programsko vijeće bilo to koje je bilo nadležno za program. Prvi uvjet je bio da bude u visokoj HD-e rezoluciji.“ HTV-e u tom trenutku nije imao HD-e rezoluciju. Znači sva oprema, ljudi se moralo iznajmiti i on je tražio da mu se dostavi.

Nije dobio izračun koliko to košta, a imao je ljude koje je mogao nazvati i rekli su mu da to košta strašno puno ako nemaš. Programsko vijeće nije prihvatilo njegovu ostavku. Pročitajte, to ima sve piše to u zapisnicima, nije prihvatilo njegovu ostavku. I kuda odlazi? Odlazi u svijet i u tom svijetu postiže vrhunske rezultate kada je u pitanju digitalizacija. Nema više bez digitalnoga ništa. HRT-e sa ovom strukturom koju ima sada da dođe ne znam tko a da ne napravi taj korak od HRT-a nikada neće biti institucija koja će biti u rangu sa ostalim europskim servisima. Prema tome, gospodin Šveb u svom programu jasno iznosi kako to želi napraviti i ima daleko najviše iskustava od svih kandidata koji su pisali program ne podcjenjujući ni jedan program koji je napisan, a bilo ih je stvarno svakakvih.

Poštovani kolega, ja ću početi od natječaja. Ovdje se tijekom dana čulo zapravo da je natječaj manjkav, da nema poveznice o hrvatskim braniteljima. Međutim, ja znam da je zakon stariji od natječaja i bez obzira ako to je ispušteno ili slučajno ili već kako da se zakon mora poštivati i da se mora uzeti u obzir prednost prilikom zapošljavanja kad su u pitanju hrvatski branitelji. Ovdje se želi zapravo obmanuti hrvatske branitelje da oni su izostavljeni iz natječaja i da ne mogu ostvariti prednost što nije točno. Na sjednicu Odbora za medije bio je doveden i čovjek iz Ministarstva hrvatskih branitelja, državni tajnik koji je pojasnio jasno. Eksplicite ako ne piše da se poziva na Zakon o hrvatskim braniteljima to se podrazumijeva. No, ne može natječaj biti odnosno da natječaj postane nevažeći ako se nije pozvalo na tu stavku. To se podrazumijeva. No ponovimo još jednom.

Prema tome, ne može se dogoditi da imamo dva kandidata sa istim brojem bodova koje bi eventualno povjerenstvo dodjeljivalo. Znači, sasvim je drugačiji način izbora ove funkcije koja se bira.

U čemu je povrijeđen Poslovnik? Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, mislim da je nedopustivo da zastupnici zapravo krše Poslovnik u članku 14. kojim su propisane prava i obveze saborskih zastupnika. Imamo brojna prava i obveze, ali nemamo pravo negirati hrvatske zakone što god o njima mislili. Ja svašta mogu misliti o Zakonu o hrvatskim braniteljima, ali kao saborska zastupnica ne bih si smjela dozvoliti da ovdje negiram taj zakon.

Nije i to znate i sami. Kao potpredsjednica Sabora bi to itekako trebali znati, prema tome dobivate opomenu zbog toga. … [[Upadica Sabina Glasovac, ne razumije se.]] Vi ne možete reagirati, to je kako ste vi reagirali je replika i to znate točno. Dobro.

Poštovani kolega, pozdravljam dakle vašu želju za digitalnom transformacijom HRT-a u javni servis, tako ste rekli da tražite čovjeka koji će to napraviti. Dakle, zapravo sami time priznajete da u 2021. godini 2021. stoljeća HRT nije niti digitalan niti je javni servis jer ga treba u to transformirati. I sad u svojoj toj želji da nađete čovjeka koji bi bio prikladan za tu transformaciju ili bi bio promjena za HRT zapravo ste našli krivog čovjeka, našli ste čovjeka koji je kontinuitet a ne promjena. Dakle, bio je zaposlenik HRT-a, u to doba je osnovao firmu sa strane te firme, ima ih još dvije, tri.

Ja nisam odvjetnik ni jednog od predloženih kandidata, pa ni gospodina Šveba ali govorim ono što sam kao član odbora, a aktivno sam sudjelovao, jedan od rijetkih članova odbora koji je sudjelovao u svim raspravama. Hoćete li biti ljubazni i donijeti te ispise koji su to milijuni koje je gospodin Šveb sa njegovom tvrtkom Robago koja se zove, koja radi nekakvu grafiku, nemam pojma to sam pročitao. Ako nešto želimo poručiti hrvatskoj javnosti, hajdemo onda biti toliko korektni pa to donijeti kao nekakav argument i pobrojiti te milijune koji se tamo, koje netko krade. Mi smo najviše tijelo koje može predstavljati hrvatske građane i svakom dozvoljavam, apsolutno svakome da ima svoj argument da ovaj nije možda, da postoji i bolji. Ali dajte kad govorimo o nekim stvarima da one budu istinite.

U samom početku vaše rasprave poštovani kolega spomenuli ste činjenicu da zašto se spominju i neki drugi djelatnici na HRT-u, da to jednostavno nije dobro, da to ne daje dobru sliku HRT-a i ja se sa vama mogu složiti da ne daje dobru sliku HRT-a.

Moja mama zna imati uzrečicu jesam ti rekla. Pa evo mi se iz oporbe trudimo da vam kažemo, ali do nekog dopire, ali do nekog ne. Ali mi smo imali nedavno i temu zlostavljanja na HRT-u koja nije baš tako bila niti bezazlena i gdje su i neki koji su bili prvi suradnici gospodina Bačića, koji valjda od danas radi na nekom drugom mjestu su tamo, i ne treba čuditi zbog toga što mi u svojoj raspravi spominjemo i to jer ako ćete ostaviti te suradnike gospodinu Švebu, onda ste mu vezali kugle oko nogu i dali ste mu mogućnost da se utopi. Jedna od bitnih tema i podsjetit ću na jednu od sjednica Odbora za medije, upravo su bila pisma mnogih djelatnika koji su se javljali Odboru za medije pa i meni kao članu, za seksualno zlostavljanje, za neka ostale mobinge i to, HDZ i većina u Odboru za medije ima nultu toleranciju prema takvim stvarima, uopće nećemo raspravljati, bespredmetno raspravljati da bi HDZ štitio bilo koga tko je doživio bilo kakav oblik zlostavljanja, bilo da je to na HRT-u ili u nekoj drugoj javnoj, kulturnoj ili bilo kakvoj ustanovi, prema tome tu se apsolutno slažemo. Mislim da to nije meritum, podržavam i dobro da se progovori o tim stvarima i siguran sam da će novi ravnatelj dolaskom na svoje časno mjesto posvetiti jedan dio i tome, ne jedan dio nego veći dio, a i tužbama protiv novinara, dapače, nemamo mi tu nikakvih problema niti otvorenih pitanja. Kolega Ivanović, evo tokom cijelog dana slušamo kritike oporbe na rezultate Zakona koji je donio SDP 2012. godine. Sjećam se tog vremena, molili smo tada SDP da ne čini to što su učinili. Imali smo Zakon iz 2010. koji je dozvoljavao Programskom vijeću i Nadzornom odboru da dvotrećinskom većinom, a tamo su bili i članovi oporbe, birani u Saboru i vlasti da donesu konsenzus i predlože ravnatelja HRT-a i tročlanu upravu. Na taj način politike toliko nije bilo u Danas, slušamo najžešće kritike iz SDP-a. Zašto? Jer su to učinili tada kad smo ih molili zato jer njihov tadašnji kandidat nije mogao proći tu dvotrećinsku većinu upravo u tim tijelima i zato su izmijenili Zakon. Kad smo ih pitali zašto, rekli su zato jer to možemo. Jer su bili većina. Danas? Danas bi uređivali program, svi redom. Slušajte ih, svi redom. Ne samo da je donesen Zakon te 2012. nego nije ni provedena javna rasprava, budimo iskreni i to je jedna od stvari. Jučer su ministricu Obuljen pitali na ovom Okruglom stolu kojeg smo imali sa novinarima, sa ljudima koji su relevantni za ovo područje i pitali su ministricu što misli o tim stvarima. Rekla je da želi u mandatu ove Vlade promijeniti Zakon, vratiti ga na postavke iz 2012. godine, obrazložila zašto to nismo učinili ovih proteklih 5 godina i to je jedino ispravno gospodine Borić. Programsko vijeće, Nadzorni odbor, dvotrećinska odluka tko će biti glavni ravnatelj televizije, glavni ravnatelj radija, to su ljudi koje smo mi izabrali zato što vjerujemo da nešto znaju o televiziji, o radiju, o medijima, općenito.

Kolega Ivanović, mislim, ja razumijem potrebu da se u ovoj raspravi i vratimo dalje u prošlost od prethodnih 5 godina i to je opravdano, grešaka je bilo i o tome treba otvoreno razgovarati. Međutim, problem je u tome što zadnjih 5, ako ne i više godina na vlasti nije neka druga opcija, nego HDZ. Ministrica i HDZ u nekoliko programa svojih izbornih imao izmjenu tog Zakon, mislim bilo je prilike da se to napravi, a učinjeno nije. Broj dva, Kazimir Bačić je na papiru bio bolji kandidat od ovoga kojega sada podržavate. Na papiru.

Što njena mama kaže, znala sam da će se to dogoditi. Tako da sada raspravljati o tome je iluzorno, nemam ja tu čarobnu kuglu u koju se gleda pa se vidi gdje će koji kandidat završiti, način na koji će završiti. I još jednu možda neistinu treba demantirati, radi javnosti. Odbor za medije, informatizaciju, informiranje Hrvatskog sabora nikad nije prihvatio Izvješće Kazimira Bačića iz 2019. godine. Nije prihvatio, evo tu je potpredsjednik Odbora, gospodin Pavić, neka kaže, još dan danas traje prijepor koliko je bilo unutri ljudi koji su glasali za, protiv, sjednica nije snimana, ali Izvješće nije prihvaćeno. Evo kolega Ivanovi, nemate čarobnu kuglu, ali prošlost nas nečemu uči, a govorite o svemu, samo ne o ključnoj stvari, sukobu interesa i niste dali nikakav argument za to. Govorite o digitalizaciji, čarobna riječ, ali ona ne može negirati činjenice, a to je da je HRT digitaliziran, da je sve na serverima, da on ima arhivu koja je javno dobro, koja se može, dakle od radnika na HRT-u dobivam ove informacije, kad se arhiva i od prije 40 godina, nešto što je analogno hoće emitirati, to se digitalizira i onda se emitira, presnimi i ide u emitiranje, a i citirali bi kolegicu, odnosno gospođu Mirjanu Rakić, valjda je nešto i u sadržaju. Pa ne možemo govoriti samo o digitalizaciji, tehnologizaciji što vam je naravno vrlo često jako drago činiti jer kada netko kaže digitalizacija, uuuu onda možemo i korupciju i sukob interesa sve zaboraviti. I kažete nitko ne spominje Radio. Hvala lijepo. Uvažena gospođo zastupnice Peović, ja kada sam rekao digitalizacija onda nisam mislio prelazak sa analognog na digitalno. Ja govorim o digitalizaciji koja znači nosit se sa konkurentima. Kako ćete vi odgovoriti jednom Netflixu platformama koje su danas uzele prostor, uzele su cijeli eter, kako vi njima mislite odgovoriti? Morate imati ljude koji će znati upravljati i tražiti načine kako ćete tome doskočiti. Prema tome ne radi se tu o prelasku sa analognog na digitalno. Kada kažem riječ digitalizacija ona ima puno veće značenje. To prebaciti nešto sa vrpce na digitalno, to nije digitalizacija.

Naš potpredsjednik Sabora nije znao da će mu se dogoditi, da će dobiti oštru kritiku za povredu Poslovnika samo zato što je dobronamjerno savjetovao zastupnici da ne radi povredu Poslovnika jer će izgubiti pravo rasprave na ovoj točci, ali evo to je takva principijelna naša situacija kod pojedinih oporbenih zastupnika. Ne vrijedi vam to što stalno ističete kvalitete od 25 godina rada kandidata Roberta Šveba i njegove radne kvalitete i ostale koje su dokazane u zemlji i inozemstvu, jer njegov je jedini krimen što ga podržava HDZ-e, pa takozvana principijelna oporbena naša, naše stranke nemaju problem da se udružuju bez obzira što su ideološki različite i oni to zovu da je to principi su za dobrobit Hrvatske, a HDZ-e kada ima koalicije onda su to zamjena teza uvažena zastupnice u Hrvatskoj je nešto što je nacionalno dobro. To se nerijetko čini. Ali ono što je bitno i ono što ja ponekad ne razumijem, možda nisam dovoljno educiran, ali ne razumijem da kada u zakonu jasno piše da glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije bira većina zastupnika u Hrvatskom saboru zašto je to problem. Zašto je to bio problem možda i 2012. kada je sa 78 ruka izabran neki drugi gospodin, neću spominjati njegovo ime apsolutno je nebitno? Zašto se oporba mora ujedini zbog toga da to spriječi?

Uvaženi kolega za razliku od vas koji ste sami rekli da godina zapravo niste gostovali na Hrvatskoj televiziji, ovdje se često može čuti da dio zastupnika prigovara za uredničku politiku i da ne mogu gostovati, ne mogu izreći svoje riječi. Pa evo istine radi puno je saborskih zastupnika i ovako kada bacim pogled na drugu stranu od kolege Miletića, kolegice Kekin a … [[ne razumije se]] gostovali recimo konkretno u Otvorenom, a neki su gostovali i na Hrvatskom radiju kojeg ste s pravom spomenuli i koji ima izvanredan program.

Pa sada me zanima što vi o tome mislite. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Zastupnica Grba Bujević je povrijedila članak 238. omalovažavanje zastupnika.

Poštovani zastupniče Raspudić ovo znate i sami da nije bila povreda Poslovnika, nego da je bila zapravo replika. Dobivate treću tj. oduzimam vam … … [[Upadica se ne razumije.]] Tu pišu dvije.

Prema tome, treća je na žalost oduzimanje riječi do kraja rasprave ako a nadam se da ju nećete napraviti. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče i ova vaša gesta ukazuje na to da HDZ-e nije toliko loš koliko ga žele pojedinci prikazati. Uvažili ste da kolegi Raspudiću ovo nije treća opomena, nego je druga. Da ste rigidni, da ste onakvi kakvi bi oni htjeli da mi budemo oduzeli bi mu riječ. Izbacili bi ga van i on više ne bi imao pravo govoriti. A ja smatram da on ima toliko toga još za reći za ovom govornicom. Tako da mislim da je to u redu i hvala vam na tome. Što se tiče kolegice gospođe Grbe Bujević slažem se s tim. Zašto si namećemo to jedni drugima u tom dijelu, a najviše nama.

Ja bi se malo vratila na dva pojma i na njihovo jasno objašnjavanje, odnosno razgraničavanje, naime pojmovi digitalizacija i digitalna transformacija. Jako je važno shvatiti razliku između ova dva pojma. Dakle, digitalizacija u smislu prijelaza s analognog na digitalno i shvaćanje digitalne transformacije kao nošenje s promjenama i kao prepoznavanje važnosti prioriteta nelinearnog medija. I važnosti plasiranja informacija najprije i prvo na onoj platformi na kojoj će ih ciljana publika prvo pronaći i u tom smislu bih voljela vratiti se još jednom na program kandidata Šveba, koji svoj program temelji na tri važna stupa između ostalog kadrovi, pa program i, ne digitalizacija, nego digitalna transformacija.

Da, ja vjerujem da i oporbeni zastupnici znaju da sam ja govorio upravo o transformaciji, ne o digitalizaciji, prebacivanju analognog na digitalno. Samo oni smatraju da smo mi jučer izašli iz pećine, da još uvijek imamo toljage ovdje ispred vrata i da ćemo se vratiti u pećinu, pa evo dozvolite da i mi ponešto znamo i o digitalnoj transformaciji, da ponešto znamo o programu, da ponešto znamo o iskustvima ostalih javnih servisa na području Europe, da nemate samo vi to ekskluzivno pravo da sve znate, nego evo ponešto i nama dođe do uha pa čujemo, možda ne naučimo pa čujemo, pa tako i ovo.

Pa upravo ste krenuli da nisu, dakle da javna televizija nisu samo ravnatelji, da su tu brojni zaposleni, tu je i znanstveni program i kulturni isto tako i informativni, ali kad se to reflektira u program gospodina Šveba, vidimo da su tri stupa njegovog programa, od kojeg su pravi kadrovi. Gdje smatra da treba ulagati u edukaciju, zapošljavanje mladih i politike plaće. Drugi stup je program, a treći stup je ta digitalna transformacija gdje vrlo jasno govoriti da to nije ova digitalizacija o kojoj oporba misli, već da je to i razvoj digitalnih proizvoda, platformi i budućnost. A gospodin Šveb s 25 godina iskustva, rada na Al Jazeer-i, dok je bio u Londonu, ministrica je jučer istaknula, radio je na restrukturiranju BBC-a, očito iskustva i znanja ima, sukoba interesa nema, a poštovanje, kao što ste i objasnili, Zakon o hrvatskim braniteljima, prema tome nema govora da smo kršili Zakon o braniteljima. Bilo je kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a koji su rekli da će otpustiti 1500 ljudi u svom programu. 1500. Da će samo na HRT-u moći raditi 1500 ljudi, svi ostali će morati otići kući. Gospodin Šveb u svom programu, volio netko njega, nevolio, ja ne znam, tog čovjeka sam vidio prvi put na intervjuu, pročitao sam njegova program, je rekao da će sve ljude, a ima ih ukupno 2 780 na Hrvatskoj radioteleviziji, svima dati priliku da se educiraju, da se školuju i da novom sistamatizacijom rada na HRT-u napravi ono što HRT treba biti. Prema tome, mislim da se tu neki ljudi bolje nekog međunarodnog iskustva, boje se nečega što je čovjek naučio u svijetu, primijenio to na neke koji su ovog trenutka bolji od nas, a mi se bojimo da ne postanemo dobri. Uvaženi kolega Ivanović, jasno, glasno, argumentirano ste u svojoj raspravi pobili sve teze koje smo danas čuli oporbe, tim više, evo i kolega Glavašević je potvrdio ono što smo malo prije u raspravi rekli, da je njegova Vlada, u njihovo vrijeme, da su donijeli jedan loš model izbora, netransparentan, ravnatelja, tim više što je taj ravnatelj bio takav kakav jeste, navodno je, u medijima je procurila i ta vijest, da mu je kodno ime u KOS-u bilo Labrador. Nikad nismo saznali kolika je visina njegove plaće i kad govorimo o ovoj ujedinjenoj oporbi s ove strane i onim pčelicama koje su u četvrtak ovdje zujile i na taj način prekinule sjednicu Sabora, jednostavno bilo koji argument koji ste vi iznijeli ili koji mi možemo ovdje reći na njih neće djelovati, oni će jednostavno ostati takvi kakvi su bili za tom govornicom i dalje će zujit kao pčelice.

To pokazuje broj zastupnika koji sjede u ovoj Sabornici.

Više nije bitno što mi ovdje govorimo o javnom servisu, apsolutno nije bitno. Mi više od vas, jer smo mi većina, ali nitko nije zainteresiran za to.

Lika, Dalmacija, Slavonija, Baranja, Srijem, to je naše blago, ovo sve prođe. Sada će govoriti poštovani zastupnik Mario Kapulica. Izvolite.

Bilo je dosta kandidata. Priložili svu svoje reference i programe rada. Spremno su odgovarali na naša pitanja pred nadležnim saborskim Odborom. Pokazali su volju da unaprijede rad ovog javnog servisa i nama je to bilo dovoljno. Proučili smo sve programe. Razgovarali smo sa svim kandidatima i dali svoj prijedlog. I danas u ovom visokom domu predlažemo Hrvatskom saboru da podrži zaključak Odbora za informiranje i informatizaciju i medije i da za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije izabere Roberta Šveba kao osobu koja ima 20 godina radnog iskustva, koji zna što je organizacija multimedijskog karaktera i što je potrebno da Hrvatska televizija svojim zaposlenicima pruži bolje uvjete rada, a korisnicima kvalitetniju javnu uslugu. U svom programu gospodin Šveb je pokazao da je svjestan potrebe da HTV-e pruži snažniji poticaj kreativnoj industriji i mislim da je to jako važno. Najavio je da će upravljanje ljudskim potencijalima uvesti moderna načela, privući stručnjake i medijski prepoznatljive osobe u kreiranju upravljačkog stila i da će uključiti apsolutno sve djelatnike i suradnike u kreiranje upravljačkog stila a mislim da je to važno i da je ono što je za HTV-e važno treba biti važno i za nas kao zastupnike. Odlučili smo predložiti kandidata koji je u svom programu napisao i da će potrebne promjene na HTV-u voditi postupno uz uključenost svih u njihovo planiranje koji će biti u stanju zaustaviti odljev kvalitetnih kadrova. Na to su upozoravali gotovo svi kandidati. Ostvarivati dobre poslovne rezultate o kojima smo malo razgovarali, gotovo nikako.

Uvesti kvalitetnije radne procese i osigurati da javna televizija ne izgubi bitku sa vremenom i novim izazovima.

Da je to važna točka njegove diskvalifikacije pokazuje i to što se ta tvrdnja u više navrata ponavlja i na ovoj sjednici i na sjednicama Odbora gotovo od samog trenutka kada su javnosti postala poznata imena onih koji su aplicirali na ovaj natječaj. Upravo zbog toga predložio sam saborskom Odboru da otvorimo raspravu i u smjeru nekog drugog kandidata.

Poštovane zastupnice Vidović Krišto je prva. Vi ste kroz Ovršni zakon nasilnički osigurali prihode HRT-u, te preko HRT-a i Vijeću za elektroničke medije. To Vijeće pak distribuira ta sredstva raznim medijima i naravno ti mediji ne smiju negativno izvještavati o vašoj vladajućoj garnituri. Zbog ovakvih korupcionaških metoda u Austriji to zbog puno manjeg obujma nego ovoga što je u Hrvatskoj tamošnji kancelar je morao odstupiti, a pojedini medijski djelatnici su uhićeni. Jeste li vi svjesni koliku štetu nanosite Hrvatskoj, ne samo Hrvatskoj danas, nego i hrvatskom razvoju kroz korumpiranje medija? Ovo nije bilo pitanje. Ovo je bila izjava puna diskvalifikacija, prozivanja za korupciju, za ja ne znam uopće na koji način bi ove potpuno promašene teze komentirao.

Postoji način da se reagira i način kako se funkcionira u ovom Saboru.

Dakle, sa Poslovnikom se ne bih šalio, pa čak ni parafrazirajući druga Tita. Govorite od 25 godina iskustva kandidata.

Čudno mi je da pozivate HDZ-ovce, pa mislite da o svemu mislite isto, da vam ne mogu davati replike i da ne može biti bar nijansi u mišljenju. I na koncu o javnom RTV servisu informativnom programu dovoljno govori jedna fotografija koju je portal Telegram objavio prije pola sata, gdje glavna urednica informativnog servisa namješta kadar za izjavu premijera Plenkovića.

Ja se ispričavam ako sam time ostavio dojam neozbiljnog zastupnika i neozbiljnog odnosa prema Poslovniku Hrvatskog sabora. Ja se slažem sa vama da se Poslovnika treba držati.

Nije bio ni on. On je tada u raspravi izjavio sada kada možemo pravovaljano odlučivati nema nikakve sumnje da ćemo donijeti ovakvu ili onakvu odluku. Ja se zbog toga ako netko misli da sam to napravio svjesno tvrdim da nisam i da to ne bih učinio.

Kolega Kapulica, doista ne mogu shvatiti kako ste mogli reći da vi ovdje predlažete Hrvatskom saboru da podrži vašeg kandidata. Ma kojem to Hrvatskom saboru? Pa za vas je Hrvatski sabor jedna od prezrenih institucija. Vi u tom Hrvatskom saboru priznajete samo vlastitu vladajuću većinu. Nema oporbenog kluba niti nezavisnog zastupnika iz redova oporbe koji se slaže sa vašim prijedlogom kandidata. Pa zato što nije niti izabran sukladno procedurama zakona i Poslovnika. Vaš kandidat izabran je negdje u prostorijama HDZ-a, a to između ostalog svjedoči činjenica koja nije otklonjena u ovom novom pokušaju sazivanja sjednice Odbora za medije utoliko što između ostalog i vaš glas bio deponiran prije nego što se uopće znalo o kojem se kandidatu na tom saborskom odboru raspravlja.

Ne znam o kakvom deponiranju glasa, mog glasa govorite u kojem trenutku. To se nije dogodilo. To se nije dogodilo, ne. Baš kao što se nije dogodilo ni to da smo mi u nekoj prostoriji HDZ-a tajno vijećali mimo ovog Sabora i dogovarali se što ćemo i kako ćemo. Ali ja prihvaćam vašu tezu da sve što vi kažete da je dokaz, a da bih ja trebao što? Pustiti snimku prazne prostorije u HDZ-u da vam dokažem da mi tada, kad vi govorite da jesmo bili u tom sastavu za koji imputirate da je bio, da toga nije bilo. I ispričavam se što sam vas pozvao da podržite kandidata.

Kako su oni znali, a HDZ nitko iz HDZ-a nije znao osim očito vjerojatno ministrice. A drugo pitanje, pa evo malo prije da otklonimo onu sumnju da evo vaš kandidat ima milijunske poslove sa HRT-om. Ja ga pozivam u Nadzorni odbor da transparentno objavi koji su to ugovori koje imaju tvrtke gospodina Šveba sa HRT-om i kolike su vrijednosti.

Čuli smo i da sam deponirao potpis makar nisam to napravio za nekog kandidata za kojeg još nisam znao da je kandidat. Ali sam znao da postoji 13 kandidata kad su znali i svi članovi Odbora za medije i očekivao sam da će Krešimir Ćosić, mlad čovjek, 1973. godište, završen Filozofski fakultet sa nizom stručnih usavršavanja da će ga možda netko predložiti. Gordanu Grandov, iskusnu menađericu sa fokusom ekspertize, odnosno na financijsko poslovanje, upravljanje resursima, strukturiranje, optimizaciju korporativne organizacije da ćete ga možda predložiti.

Poštovani kolega, mi smo parlamentarna demokracija, bili smo na izboru i narod nas je izabrao. Znači u ovom Saboru bi svaki glas trebao vrijediti isto. Međutim, iz redova opozicije zapravo imamo takve signale da naš glas vrijedi manje. Mi smo imali natječaj, javilo se 15 kandidata.

Mislim da je legitimno pravo oporbe da pokušava napraviti dojam i politički utisak da ono što oni govore da ima veću težinu od onoga što govori većina u Saboru. To je normalno. Mislim naš parlamentarni sustav i demokracija sigurno ne isključuju takva nastojanja i pokušaje, a čiji glas vrijedi ćemo vidjeti kad dođe glasovanje. Prema tome, uopće ne sumnjam da će kandidat kojeg je predložio Odbor za informatizaciju i medije dobiti potrebnu većinu u Hrvatskom saboru i da će Hrvatska radiotelevizija u ovom osjetljivom trenutku kada, a na to je i oporba ukazivala što prije treba dobiti svoju čelnu osobu. Zato smo, čak smo bili prozivani da ćemo otezati sa natječajem, da ga nećemo raspisati na vrijeme.

Uvaženi kolega, kroz sve rasprave na svim do sada održanim odborima zapravo se stekao dojam da ovdje oporbi nisu bili bitni niti programi, niti su bili bitni kandidati tim više to je razvidno iz činjenice da zaista nisu nikoga od 13 pravovaljanih kandidatura uopće predložili, a ja vjerujem niti iščitali programe izuzev Možemo koji su predložili kandidata Špelića naravno uz opasku da on nije njihov kandidat, ali će stati iza njega. I to nije prvi put. Dakle, oporba kad nema konstruktivan prijedlog, onda samo zna biti protiv. Sjetite se svih dosadašnjih kriza od brodogradilišta, Agrokora, covid krize, potresa, poplave. Kad se nema što ponuditi, kad pada rejting onda cilj ne bira sredstvo makar to bio i performans od neki dan.

Naravno da odgovornost pa i u ovom slučaju, a i inače u bitnim pitanjima vezanim uz hrvatsku državu leži na onima koji su u poziciji vlasti. Čuli smo od kolege Raspudića da oni koji sutra budu donosili ovu odluku u Saboru odgovorni. Čuli smo i njegovu izjavu o odricanju od odgovornosti koju deponira za budućnost. Sa sličnim izjavama o odricanju od odgovornosti praktički je prelijepljena cijela Hrvatska. I svaki put kada se nalazimo pred nekom odlukom, dakle oporba a dobro i s pravom kaže vi ste odgovorni, mi nismo odgovorni, odnosno nećemo odgovarati za ono što Sabor ili Vlada odluče i to je u redu. Ali mi zbog toga nećemo odustati od donošenja odluka kao ni od toga da ovom Saboru predložimo i da sutra glasujemo o kandidatu Uvaženi zastupniče Kapulica, program kandidata Šveba izrazito je općenit, ni malo specifičan, a njegov usmeni nastup pred odborom uživo bio je jedan od najgorih. Nemojmo se zavaravati. Njemu je samom bilo neugodno. Novinari su komentirali da je sigurno načuo da ipak radi svih ovih afera neće proći. To je sva istina. O njegovom upravljačkom stilu vi govorite. Pa on je doveo u svom mandatu Hloverku Novak Srzić čiji upravljački stil znamo. Zabila je novinarstvo ispod svakog ljudskog dostojanstva, a kamoli stručnog dostojanstva. I što?

Ja pretpostavljam da ste vi pročitali program kandidata o kojem razgovaramo obzirom da o njemu ni na jednoj od ovih sjednica bilo u formi druženja, bilo u formi službene sjednice medija niste raspravljali. Vi ste doduše spomenuli da vaš kandidat Špelić ima najbolji program. To je u redu. Na žalost niste uspjeli u to uvjeriti ni svoje kolege iz oporbe. Gospodin Špelić kojeg ste osobno potaknuli na kandidaturu je dobio dva glasa na tom odboru. Ja ne mogu barem u ovom dijelu HDZ ne može snositi odgovornost za to što je vaš kandidat dobio dva glasa. Zanima me obzirom da ste istaknuli zadržavanje kvalitetnih kadrova kao prioritet vašeg kandidata, da li ćete ga pozvati da povuče tužbe koje je HRT podignuo protiv svojih novinara. I smatrate li da bi to bilo primjereno obzirom da je vaš prošli kandidat kojeg ste izglasali prije četiri godine i nazivali ga tada najboljim rješenjem cenzuru i ušutkivanje postizao tužbama do te mjere da je HRT dobio sramotnu nominaciju za sramotnu slep nagradu europsku.

Prema tome, nikakav problem ako mene pitate mogu vam sada reći da mislim da treba pozvati da se protiv novinara ne podižu tužbe. Ja ne mogu naravno govoriti sada toliko široko jer ni ne ulazim u srž problema ali nije dobro. Svakako nije dobro da se novinari nalaze pod udarom tužbi jer to smeta njihovom kvalitetnom radu i onome za što su zaduženi. Hvala.

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ću početi kratko sa odgovorom kolegici Bedeković koja je rekla da smo imali neki dan performans kojeg je izazvala oporba. Dakle, performans nije izazvala oporba već ste zapravo izazvali vi članovi većine, članovi političke organizacije pravomoćno osuđene za korupciju jer ste napravili niz grešaka u ovom cijelom procesu izbora ravnatelja HRT-a. Dakle, željeli smo i uspjeli smo spriječiti, odnosno proizvesti da se te greške u proceduri isprave. Evo da malo progovorim o stanju na HRT-u. Danas kao što sam rekla ono što bi HRT trebao biti, trebao bi biti javni servis na usluzi svim građanima Republike, a ne ono što je danas produžena ruka vladajućih i vladajuće stranke. Dakle, HRT ne smije biti plijen bilo koje stranke. Da je HRT danas puki Vladin bilten vidjeli smo prošli tjedan. Dakle, na dan kad je Vrhovni sud donio presudu o aferi Fimi-media najvažnije političke emisije na HRT-u o tome skoro pa da nisu uopće ni izvijestile. Sjetimo se Otvorenog navečer. Dakle, zapravo se bavilo samo skretanjem pažnje. Dojučerašnji glavni ravnatelj Kazimir Bačić koji je danas izašao iz istražnog zatvora njega smo smijenili ne zato što je doveo HRT na najniže moguće grane već evo završio je svoju karijeru ravnatelja tako što smo ga ovdje u Saboru smijenili jer je završio u istražnom zatvoru zbog korupcije. Program HRT-a danas je kontaminiran revizionističkim ispadima. Informativni program HRT-a sami zaposlenici nazivaju Vladinim biltenom. Imali smo aferu seksualnog uznemiravanja čiji epilog još uvijek nije poznat, a zapravo je djelatnica koja je prijavila to seksualno uznemiravanje napustila HRT, dala je otkaz. Sramotne tužbe o kojima se evo ovdje govorilo protiv novinara i nakladnika zbog kojih je Hrvatska česta tema europskih i međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija. Novinarski prosvjedi 2019. godine. Dakle, ništa to nije bilo dovoljno resornoj ministrici da smijeni Kazimira Bačića i njegove suradnike i tako smo ga smijenili u ovoj sabornici jer je nosio u boršama mito Milanu Bandiću. Nešto bih malo rekla i o pretplati o kojoj je ovdje bilo ovdje govora. HRT danas ima 2800 zaposlenih, proračun od 1,3 milijarde kuna. Dobit u 2020. godini iznosila je 67 milijuna kuna što je duplo manje nego u 2019. godini dok su u međuvremenu usporedbe radi u privatnim televizijama poput Nove tv u ovom razdoblju prihodi porasli, odnosno dobiti porasle. Hrvatski građani plaćaju pretplatu 80 kuna. Prije nekog vremena Bruno Kovačević je izjavio citiram: „Mi bismo s mjesečnom pristojbom od 96 kuna napravili čuda.“ Dakle, malo je milijardu i 300 milijuna kuna, već treba još da naprave nekakva čuda. Pretplatu kao namet građanima već sam jedanput u sabornici kod smjene ravnatelja govorila da je zapravo treba ukinuti zbog toga što su hrvatski građani opterećeni porezima i nametima iz kojih se onda taj javni servis može financirati. HRT duboko treba reorganizirati, racionalizirati i onda takav javni servis financirati iz postojećih poreza i prihoda države. Dakle, promijeniti Zakon o HRT-u na kojeg evo svi vičete. 2012. je SDP-ova Vlada ga promijenila. Od tada imali ste dovoljno vremena i godina da ga promijenite, ali do danas ništa. Dakle, ja iz javnog servisa trebam maknuti politiku i ustanoviti neovisno tijelo koje će kontrolirati njegov rad. Evo nekoliko primjera kako to rade u drugim zemljama. Švedska je od 1.1.2019. prešla na financiranje iz poreza.

Evo kolegice Puljak, prozvali ste ministricu Obuljen da nije smijenila ravnatelja Kazimira Bačića.

A što se tiče performansa kako ste ga vi nazvali, dakle političke akcije oporbe ja bih to tako rekao kojeg ste izveli da bi spriječili otvaranje rasprave koju danas imamo.

Dakle poštovani kolega, dakle nismo mi spriječili raspravu već smo spriječili da ova procedura pri izboru ravnatelja koja nije bila u skladu sa Poslovnikom i u skladu sa zakonima da dovede nakon takve loše izvedene procedure, nakon loše izvedenog da tako kažem performansa Odbora za medije, da takav jedan prijedlog dođe u Sabor. Da nismo to napravili ne bi ni bilo ni sastanka ni sjednice Odbora za Statut i Poslovnik, ne bi bilo ni nove sjednice odbora da je bilo sve u redu, niti bi se mi bunili, niti bi zaustavljali rad Sabora.

Dakle, trebalo ga je smijeniti u Saboru ovdje, dakle po procedurama zbog svega onoga, situaciju u koju je doveo HRT.

Međutim, vladajuća većina je trebala gospodina Bačića smijeniti krajem 2019. odnosno početkom 2020. godine zato što gospodin Bačić nije izvršavao zadatke koji su mu navedeni u Zakonu o HRT-u. Između ostaloga, ravnatelj je dužan predložiti Programskom vijeću program rada HRT-a, Programsko vijeće treba taj program prihvatiti i nakon toga se taj program objavljuje. Ne znam da li ste svjesni zbog čega imamo toliko loš program? I zbog toga je trebao biti gospodin Bačić smijenjen još prije godinu i pol dana. Ali nitko ništa nije poduzimao.

Još jedan argument zašto je gospodin Bačić davno trebao biti smijenjen, a evo smijenili smo ga jer je završio u istražnom zatvoru jer je nosio torbe Milanu Bandiću. Sada se vratio danas iz, ona akcija sjećate se prije „S faksa na posao“ od danas se zove „Iz Remetinca na posao“ Jer gospodin Bačić je evo danas vraćen, odnosno dolazi na posao na svoje bivše radno mjesto, dakle prije ravnateljskog. I evo čujem da već po HRT-u kruže priče ima li netko neku torbu da mu dobaci. Poštovana kolegice, nisam vam mislila replicirati ali kad ste me već u svojoj raspravi prozvali onda ipak ću morati vam odgovoriti. Da, da. To je bio performans kojem ste si po mom osobnom sudu zapravo učinili medvjeđu uslugu. To je bio performans tijekom kojega ste neplanirano ujedinili oporbu ili ste pak mislili da ste je ujedinili i naravno dobili lidera oporbe gospodina Grmoju koji vam se je zapravo sam nametnuo kao glavni scenarist. A na drugoj strani imate kolegu Zekanovića koji je jutros izjavio, odnosno danas da u tom cirkusu ne želi sudjelovati. Onda s treće strane imate još neke kolege koji kažu e ne, nije Grmoja lider oporbe, mi smo tu bili prvi. Osobno smatram, još sam bila preblaga i koristila sam riječ performans, da reći ću performans kojim ste si učinili medvjeđu uslugu a narod to gleda i zna kome vjeruje.

Dobro možda je vama bilo zabavno, ali je evo oporba se zaista ujedinila oko jedne stvari, ujedinila se oko toga da obrani proceduru i Poslovnik i zakon jer je to važno [[Upadica Reiner: Molim vas nemojmo s mjesta!]] Dakle, oporba se ujedinila taj čas i ujedinit će se svaki put kad je interes građana ispred nekih naših razlika. Oko puno stvari se ne slažemo, oko puno stvari diskutiramo, oko puno stvari jedni drugima repliciramo i žustro vidjeli ste neki dan i žustro zaista žustro razgovaramo. Ali oko ovoga pa da i spontano smo se ujedinili jer ovo je bio pravi način.

Hvala vam lijepa. Nemojte kršit Poslovnik. Mislim imamo vrijeme, molim vas! Držimo se svi vremena. Lijepo vas molim i u replikama i u nastupima molim vas držimo se vremena. Ima ga dovoljno, možemo sve reći što treba. Poštovani zastupnik Borić. Izbor ravnatelja HRT-a uvijek je dobra tema za raspravu u ovom Domu, uvijek je bila i takva je i danas. Obilježava je ono što smo i mislili da će je obilježiti jedan sukob oporbe i vlasti koji je imao svoju pred premijeru ili uvod još u četvrtak navečer, a evo danas smo očekivali zaista silinu te oporbe. Međutim ništa, loše. U jutro se svi posvadili i sad više ne znaju kako da se objedine ponovo. Što se desilo? Pa desilo se ono što smo i očekivali da će se desiti u četvrtak, da će se oporba sjetiti što je radila nekada kad je bila vlast. Ali je zaboravila. To je ta opća amnezija pogotovo SDP-a kojeg smo molili 2012. da ne čine ovo što su učinili ovim zakonom, molili ovdje. Znate šta su nam odgovorili? Imamo većinu, mi to možemo i mi ćemo to napraviti. Uveli su ovo što imamo danas u zakonu javni natječaj za ravnatelja HRT-a. Do tada čuli smo već danas više puta Programsko vijeće sastavljeno od predstavnika biranih u Saboru i od strane oporbe i od strane vladajućih uz Nadzorni odbor dvotrećinskom biralo je tročlanu upravu HRT-a i to je bio dio naših pregovora o ulasku u EU, dio pregovora. Oni su to pregazili da bi u četvrtak poentirali. Došao je gospodin Grbin koji je bio vođa tada većine u Saboru, nije bio predsjednik kluba, ali je vodio sve pravne aktivnosti da se usvajaju zakoni, da bude i on dio onog cirkusa ovdje na poziv gospodina Grmoje, da pokaže što misli o tom zakonu kojeg je izglasao. Naravno da se protivio tome. Zašto? Jer je otišlo krivo već i tada kad su napravili taj isti zakon. I tada i danas. Zašto je tada valjao? Zašto danas ne valja? Zato jer oporba ima svog kandidata ako ste čuli, imaju. Samo što je kod njih jedna mantra, gubimo izbore a stalno bi vladali i donosili odluke jer oni to smiju, oni to mogu. Ono što vrijedi i za nas, čuli smo i na sukobu interes, samo za HDZ. Uvijek. I za članove HDZ-a. Za njih sukob interesa ne vrijedi. Kolegica Orešković rekla je ako njezina kolegica ima sukob interesa to nije ništa loše. Čovjeka koji je još uvijek kandidat, nije izabran. To im je i predsjednik Milanović rekao, protiv čega oni to protestiraju ovdje u četvrtak navečer, pa nitko nije izabran, ja sam politički stavio toga i toga. Bez ikakvog srama. I mi danas raspravljamo o čovjeku koji eto već unaprijed presuđen, ne od Povjerenstva za sukob interesa nego od političara da je u sukobu interesa, zato jer zna nešto raditi kroz javne medije. Kada samo imali jedan festival otetog Poslovnika koji gospodin Raspudić drži visoko na prsima ovdje, kojeg grije gospodin Nikola Grmoja kao nekakav kotlovničar oporbene energije ovdje ih slaže sve redom, ti stani tu, ti stani tu bit ćeš ljepši, mi smo zajedno, mi nešto rušimo. Što su srušili? Srušili su vlastitu sliku o sebi u tom istom navratu. I danas se ispričavaju cijelo jutro da nisu oni ništa krivi, da bi to sve i tako bilo ali da su eto malo proceduru, nismo usvojili dnevni red. Ok, onda možemo poništiti još pokoji odbor ako hoćemo, ako je baš to najvažnije. Je, u redu, procedura, ponovi 3 puta ako treba. I što imamo danas? Danas imamo priču ono što njih najviše muči, briga njih za javnu televiziju, oni hoće uređivati informativni program. Čuli ste njihovu raspravu tu večer prije okupljanja ovdje. Kako može biti tema ta, ako ja mislim da treba biti tema ovo.

I danas kad teče ovaj prijenos, da HRT 4 prenosi, da im kažete sve što mislite o njima koji rade tamo, da opet je cenzura. Vjerojatno će biti cenzura jer je to jedina rasprava koja ih interesira, briga ih za emisiju o poljoprivredi, moru, ne znam, Dobro jutro Hrvatska ili bilo koja druga, samo informativni program. Gdje gostuju i uvijek ih bude 5 u odnosu na jednoga iz vladajuće oporbe u bilo kojoj emisiji ili 2, najmanje 3 puta više i uvijek su cenzurirani.

Poštovani kolega problem koji je bio na odboru, Odbor za Ustav i Poslovnik je riješio. Međutim, nije mi jasno zašto se danas tijekom cijele rasprave iz oporbenih redova stalno ponavlja ta stvar koja zapravo više nije predmet ove rasprave. Ovdje bi trebala biti rasprava o kandidatu i programu, ali činjenica je da nismo čuli ni o programu, ni o kandidatu nego samo negacija svega postojećeg. Hvala lijepa kolega Šimičević, pa čuli smo negaciju svega i onih koji su najglasniji, koji su stasali kao političari na tom HRT-u. Obitelj Raspudić, oni su najveći kritičari sada tog HRT-a iako su bili i za vrijeme ravnatelja koji im sada nije bio dobar. Neće biti vjerojatno više ni poslije ovog ravnatelja ne, jer si ušao u prostor politike. Nisu ti više iste pozicije ali bi oni i dalje uređivali jer jedino to i znaju. Kažem, ono nako najvisočiji predstavnik MOST-a ovdje, očekuješ intelektualnu raspravu na temu HRT-a. Što oni rade? Oni se okupljaju ovdje i govore nećete raspravljati, mi držimo govornicu, a onda ide onaj festival kažem otetog Poslovnika gdje svi govore, svi nešto misle, pustili smo neka narod gleda da vide što imamo od strane te iste oporbe.

Možemo sasvim je u redu kada kuma imenuje ravnatelja Srebrnjaka, ali standardna procedura pri kome je dobra praksa da Povjerenstvo za sukob interesa ima još 30 dana da sve svoje obveze dovedeš u red prije predaje imovinske kartice, to im je ovaj nepoznato, al na kraju krajeva ovaj kandidat sa iskustvom i rada i na BBC-u i u Al Jazeera-i i sve pravi je kandidat za digitalnu transformaciju, ali o programu i kandidatu nismo ništa čuli, a oporbe evo nema, ima ih koliko 6, 7, 8 u sabornici, rasulo. Kolega Pavić, osobno očekivao sam ovdje 74 pojedinačne rasprave, preko 200 replika, povrede Poslovnika i ustrajnu borbu ujedinjene oporbe. Nikola Grmoja je postao lider oporbe. On je sebi podčinio i Peđu Grbina i gospođu Benčić i gospođu Orešković, svih. Malo su mu se oteli suverenisti gore nešto u onom kutu. I to je činjenica. On je taj glavni kotlovničar te njihove negativne energije iz te radionice zlobe koja treba ostaviti sliku ovog sabora u negativnom percepcijskom dijelu prema građanima da smo svi takvi, nismo …/nerazumljivo/… ima ovdje vidim i neke kolege koji su onako sa strane pridružili, ali nije im bilo ugodno, znali su oni što rade. I danas rasprava što govori? Kad im kažeš da netko tvoj kao čelnik gubi izbore u sukobu interesa oni kažu neka ostane, odličan je, odličan je, to samo za vas vrijedi.

Probat ću ukratko. Dakle, pa bolje da je ovdje i 5, 6 oporbenih zastupnika koji misle svojom glavom nego svi vi zajedno koji možete misliti isključivo glavom vlastitog šefa.

Kandidata je iznjedrila partija. I ako govorimo o tome da ste vi što, dobili na izborima, ma niste vi izbore dobili vi ste te izbore oteli sa svega 16% zarez 4 glasova ukupnog biračkog tijela. A ako se ičija slika topi kroz ove rasprave onda je to slika Andreja Plenkovića. Pogledajte samo što kaže današnji članak među ostalim člancima na portalu Telegram.hr. To je javni servis o kojem mi raspravljamo sada. Digitalizirano naravno, jel kako drugačije.

Poštovani zastupnik Borić. Kolegice Orešković to su ti dvostruki kriteriji, licemjerstvo vas koji ste sudjelovali na ovom festivalu otetog Poslovnika ovdje, koji ste konačno nakon toga progledali što se to događa. I kažete to je partijska odluka kaže i zaboraviš automatski da si i ti jednog dana ovdje bio doveden u sabornicu da glasamo o gospođi Orešković kao kandidatu za predsjednika povjerenstva ili za voditelja Povjerenstva o sukobu interesa od jedne te iste partije.

I danas zaborave da su to napravili, onda kažu mi nismo, ja nisam bila partijski izabrana, ja sam bila izabrana u Hrvatskom saboru. To su ti kriteriji i to građani moraju vidjeti.

236. povrijedio je Borić, ali povrijedili ste vi predsjedavatelju, dakle oduzeli ste mi nekoliko sekundi, a niste upozorili kompletan HDZ koji je rogoborio dok ja govorim. Dakle, ne vodite sjednicu onako kako treba. A gospodine Boriću kada sam ja izabrana čini mi se da je bilo preko 80, 82 glasa [[Upadica: Bez HDZ-a.]] što znači da je u tim glasovima bilo glasova HDZ-a [[Upadica: Mi smo bili vani, bili smo vani.]] i to je ključna razlika.

Drugo, ovaj vama je to treća opomena pa onda slijedom Članka 240. stavak 2. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Uvaženi kolega Borić mene se najviše dojmio ovaj dio vaše rasprave gdje ste govorili o amneziji.

Ja sam bio ovdje također, ja sam mislio da je to Nikola, poslije se pokazalo da je to Matko, onda je netko rekao da je to netko drugi, pa evo to me zanima, tko je u biti sada da otkrijemo i tu tajnu, a vi kao dionik tog dijela možda nam možete odgovoriti na to pitanje.

Često, sve smo govorili izvan teme ili većinu izvan teme, pa je i ovo izvan teme. Ovaj govorili smo o programima, govorili smo o prošlosti, o svemu skupa, pa onda ovaj možete na to odgovoriti ali ja vas molim sve vas i sve slijedeće govornike, govorimo o temi, a tema je Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog ravnatelja HRT-a. Kolega Ivanović, lider oporbe je gospodin Nikola Grmoja kao glavni kotlovničar te njihove energije. Znači on grije na najjače i onda se oni okupljaju, on ih raspoređuje, on ih lovi ispod lakta i svi zajedno plešu. To je to. Ovi koji se nude da budu lideri oni su ostali u sjeni. I to su građani imali priliku gledati nekih sat i više vremena. Znači nema tu više dvojbi i lijevi i krajnje desni i ne centar i krajnje lijevi znači njih to previše ne briga kažem. Kao i ovaj zakon kojeg su napravili, pa on dao rezultat. Danas je rezultat da biramo po tom zakonu, nema drugog. Sad kad biramo kažu e nećemo toga nego hoćemo nekog drugog. I gospođa Mrak koja diže povredu Poslovnika, ona je na Vladi glasala za taj zakon, danas joj ne valja. Kad smo im govorili da će ih dostići taj zakon, ne valja im, o tome se radi.

U čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Članak 238., ja vidim koliko me spominjete kolega Boriću da ta toplina koju ja kao kotlovničar proizvodim da i vas privlači, a privlači i premijera Plenkovića koji ima nekakve i seksualne aluzije, ali kao što vam je rekao kolega Miletić, niste nam zanimljivi, niti ste zanimljivi hrvatskom narodu.

Poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Referiram se na Članak 238. gdje zastupnik treba govoriti o temi koja je predmet rasprave, nije predmet rasprave. Uvaženi zastupnik je govorio o tome kako sam ja ko ministrica glasala na Vladi 2012., bilo bi puno bolje da je govorio o temi zašto resorna ministrica od 2016. pa do danas nije izmijenila zakon, zašto vi niste pokazali kako ste vi dobri, demokratski i sve ostalo.

Izvolite.

Kolega Boriću govorili ste da kod izbora ravnatelja HRT-a su prevladavale neke neprilične pojave ovdje u sabornici, od sjedenja na podu, blokiranja govornice, a ne korištenje argumenata što bi poprilično bilo za očekivati od saborskih zastupnika, pa ste s pravom rekli da takva jedna poruka narušava i onako već narušenu sliku u očima javnosti kad je riječ o radu Hrvatskog sabora. No to se danas nastavilo time što je predstavnik jedne oporbene stranke rekao da on nema potrebu grliti se sa drugima ovdje jer to naprosto nije njegov stil. Bio je napadnut od predstavnika druge oporbene stranke da je neuk i izvrijeđan još dodatno različitim nepriličnim riječima.

Prvo je da se ne slažemo s njihovim mišljenjem o rezultatima tog zakona koji je donio SDP i da on ne može biti toliko loš koliko oni govore jer im je itekako vrijedio. Sjetimo se 2012., sječa je 40 urednika u jednoj noći, 40. Sjetimo se ukidanja emisija kao što je Otvoreno, 2 godine niste mogli doći u emisiju nije bilo, jednostavno ukinuto. I što je oporba tada mogla govoriti? Ja sam bio član oporbe nikad na toj televiziji gotovo nisi mogao doći tamo, nisi. Danas je sasvim drugačija stvar, ali opet im ne valja. Zašto? Jer je poruka sasvim druga s njihove strane, da trebamo zaboraviti sve što je bilo, uvažiti njihovog kandidata, da je

Izvolite.

Kolegice i kolege, pa čuli smo sad jednu vrlo inspiriranu raspravu na koju bi se ja želio osvrnuti. Prije svega jako mi je drago da se HDZ bavi s tim tko je vođa oporbe. Nije bitno ima oporba vođu, bitno je da oporbe ima, a ima je. I svaki put će je biti i bit će ujedinjena onda kada vi eklatantno kršite proceduru. A demokracija je upravo to. Procedura. Ako se neki od vas nisu u stanju ni pojaviti na odboru da bi deponirali glas koji je nota bene dobra nepisana praksa, ne poslovnička. I onda vi nama pričate o otetom Poslovniku. Možda o 14,6 miliona koje trebate vratiti ako ćemo pričat već o otetom, ako ne otimate već proceduru. Dakle kad bi govorili o obrazu od đona onda bi vjerojatno možda neke kolege koji su bili za ovom govornicom stajali u slici pokraj definicije tog izraza u Klaićevom rječniku.

Pa baš kad taj kolega Borić koji je bio za ovom govornicom kaže kad je on bio na HRT-u, nisam sad imao vremena da mu izguglam i da mu pokažem u tom mandatu u kojem je bila tolika cenzura oporbe da je dominirao tim HRT-om kolegice i kolege. Ja nisam mogao doći na HRT koji sam bio iz vladajućih, on je bio stalno. A tad je HRT po njemu bio partijska televizija, sad je postao odjedanput vrlo, vrlo široka, sad je postao televizija koja uvažava sve, sad je postao valjda neki uzor možda i u svijetu. I zato vam hoću reći, ovdje se spominjao i BBC, BBC vam je osnovan na jučerašnji dan 1922. godine sa akrilaticom koja i danas bi trebala voditi javno informativne servise, kaže informirati, obrazovati, zabaviti. HRT još jedino što može sa ovakvom uredničkom politikom i sa ovakvim osnovom zabavljati i to ne u onom pozitivnom smislu. Jedino što informativni program HRT-a može srušiti valjda je daljinski upravljač kada ga tražite da prebacite na drugi kanal. A reći ću vam zašto? Zato što taj BBC koji je u državnom vlasništvu je itekako rušio vlade, premijere i radio je ono što bi odgovorno novinarstvo i trebalo. Na HRT-u postoji jako puno divnih ljudi koji sjajno rade svoj posao, ali urednička politika, upravljačka politika e to je nešto drugo. Imali ste prilike čitati svjedočanstva samih ljudi koji su radili na HRT-u, koji su govorili o tome da su od tamo otišli jer ih je bio sram. Pa nisam ih ja izmislio, nije ih ujedinjena oporba izmislila, nije ju Nikola Grmoja izmislio i gurnuo, nego su sami ljudi došli i rekli. I onda prigovarate oporbi koja nema drugih mehanizama nego izaći ovdje i fizički vas spriječiti da provedete raspravu o odluci koja nije provedena sukladno Poslovniku. Što smo trebali napraviti? Pustiti to, pisati upravi vodovoda. Baš me zanima bi li se ta rasprava održala, a je mi nismo spriječili, pa sigurno da bi i sigurno bi već u petak glasali o imenovanju i pojeo vuk magare, ništa se nije desilo, osporavajte vi to na upravnim sudovima ili nemojte, baš nas briga. Ali nešto se desilo, upravo suprotno. I sada možemo raspravljati o krivom izboru i po meni intimno krivom i iz Kluba Socijaldemokrata vam je rečeno zašto je to krivi izbor, ali barem je procedura ispoštovana. Onaj minimum demokracije je poštovan. Dok se ne naučimo da je demokracija procedura, dotle ćete imati oporbu koja opstruira jer drugom mehanizma jednostavno nema. I te kvalifikacije od kolega kad čujem da nam dobacuju da smo tu plesali užičko kolo ili nešto slično, ne znam kako ih nije sramota. Oni koji gaze hrvatski zakon i Poslovnik nama govore da tu plešemo užička kola. Pa ne gospodo plešete užička kola po hrvatskim zakonima i po Poslovniku. Gazite ono što smo donijeli.

Dakle, problem je u tome što je oporba stala i rekla ne, nemojte kršiti zakone, ne nemojte kršiti Ustav, ne nemojte kršit Poslovnik, odradite kako treba i onda dođite u raspravu. Dakle, problem je u tome što je oporba stala, ali nije problem u tome što je na dvije sjednice odbora donešene odluke protivno svemu ovom što sam rekla. Kolega Hajduković i vi i ja smo bili, pa vi sad malo recite možda je to dobro nisam vidjela. Tko je to plesao, tko se je grlio i kog je to kolega Grmoja grijao? Ja to vidjela nisam, ali može biti ja imam naočale, da sam skinula naočale ili baš u tom trenutku nisam tu bila, ali očito je tu bilo nešto zanimljivo što sam ja propustila pa evo imate priliku da mi kažete što je to bilo. Pa kolegica, samo prije nego što vam odgovorim na vaše pitanje, da se zapitam dakle HDZ je u mandatu 2011. – 2015. bio protiv svega, da smo mi rekli da je nebo plave boje oni bi bili protiv. Znači ništa nije valjalo, a s druge strane ništa, 90% toga nisu promijenili kad su oni zasjeli u fotelje na Markovom trgu sa suprotne strane dakle u Banske dvore. Što se tiče one večeri, da kolegice ja se sjećam, Nikola Grmoja nas je tu postrojavao, rekao Anka ti ćeš tamo, Domagoj, ne, ne, Domagoj ti dođi bliže jer imaš ovo svijetlo odijelo znaš pa to lijepo izgleda na televiziji. Tako nas je Nikola Grmoja postrojavao, tako je govorio, čuj sad ćemo mi tu protestirati zato što da vas ja zagrijem sa svojom energijom ne znam ni ja čega. Dakle, mislim po meni je tragikomično pričati o takvim kvalifikacijama.

Kolega Hajduković ja sam u svojoj raspravi na odboru predložio jednu stvar koja bi možda riješila sve probleme, a to je da se ravnatelj imenuje na 6 mjeseci, a s obzirom da vladajuća većina tvrdi da zakon ne valja, da ga unutar tih 6 mjeseci promijenimo i da se novi ravnatelj bira po novom zakonu. Međutim, to nije prihvaćeno. Ne znam zašto nije prihvaćeno. Tvrde da nije bilo dovoljno čak niti 6 godina da se taj zakon promijeni. Čuli smo sad prošli puta na okruglom stolu da je bilo puno posla.

Ja bi isto odbio vaš prijedlog, 6 mjeseci nije dovoljno, 6 godina nije dovoljno, a ne 6 mjeseci. Jer evo ponovit ću da smo mi s ove strane sabornice tada rekli da je nebo plavo, ovaj dio sabornice bi bio protiv. Mi kao oporba se ne stidimo i ne ustručavamo podržati ništa što mislimo da je dobro bez obzira tko to predlagao, pa i vladajući. Ako je to korak naprijed zašto mi to ne bi podržali. Filozofija je sasvim drugačija s ove strane. Jer vidite svi ti zakoni koji su bili na najžešćoj kritici ove strane sabornice dok je bila u oporbi niti jedan nije promijenjen, a 6 godina je prošlo kolega. Ja razumije da tu ima puno posla znate, pa i predsjedavali smo unijom, pa evo vodimo i državu pa ne stignemo pisati zakone. 6 godina kolega je jako kratko vrijeme ako želite nešto promijeniti na bolje.

Kolega Hajdukoviću ja sam nekako uvijek imam dojam o vama da ste mirotvorac, a vi sad kažete da nije bilo drugog puta nego blokirati fizički govornicu. Ja se tu ne mogu složiti jer ako se dobro sjećam u utorak je bila održana sjednica za medije koju ste sporili, u četvrtak poslije podne je bila predviđena rasprava. Od utorka do četvrtka mislim se moglo posegnuti za poslovničkim instrumentima i zatražiti također mišljenje Odbora za Ustav i Poslovnik ili uputiti prigovor da smatrate da došlo do kršenja Poslovnika. I vjerujem da bi na isti način dobili odgovor kao što je i kasnije nakon što se odbor sastao isporučio odgovor da se ta sjednica mora poništiti i organizirati nova, tako da bih rekla da ste možda malo ipak tu istrčali pred rudo, ne znam koji je razlog pa evo, ako možete to pojasniti, zbog čega niste koristili poslovničke mogućnosti vezano uz tu točku? Prije nego što odgovorite, kolega Miletić jesam dobro vidio, vi ste dignuli povredu Poslovnika, što je povrijeđeno?

To dal netko govori istinu ili laže, to nažalost nije na meni da procjenjujem a nije ni povreda Poslovnika jer kad bi bila povreda Poslovnika laganje u ovom Saboru, vjerujte mi, situacija bi bila prilično opaka. Ali prema tome, to nije povreda Poslovnika, ja vam moram dati opomenu. Hvala, akademiče Reiner. Kao i u većini slučajeva, ja se s vama slažem da je to predmet povreda Poslovnika, zaista jedan dio sabornice bi bio vrlo tiho ali pustimo to na stranu, dakle kolega Miletić vam je rekao, oporba odnosno dijelovi oporbe jesu zlouporabili poslovničke mogućnosti, ali bez obzira kojoj ste vi dio je odlučila da se rasprava provede i kad bi se odbor sastao, sastao bi se ili ne bi, pojeo vuk magare i gotova stvar. Dakle, tako nažalost neke stvari u Hrvatskoj funkcioniraju.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Mi svi znamo da odluku o tome tko će biti ravnatelj donosi Sabor. Sabor je zakonodavno tijelo i mislim da u najmanju ruku svi naši građani i sugrađani očekuju da Sabor poštuje zakone i podzakonske akte. S obzirom da smo i više puta napomenuli da je ovaj natječaj kontaminiran, bilo bi pošteno i korektno od vladajuće većine da se sutra ravnatelj ne izabere. Objasnit ću zašto. Ukoliko u natječaju piše da je potrebna potvrda o tome da kandidat nije u sukobu interesa, onda treba potvrda biti da nije u sukobu interesa a ne da neće biti u sukobu interesa. Ukoliko se htjelo prihvatiti potvrdu koja će ukazivati na to da kandidat neće biti u sukobu interesa, onda se takva potvrda nije trebala tražiti nego je trebalo u natječaju pisati da u momentu stupanja na dužnost, kandidat ne smije biti u sukobu interesa. I problem bi bio riješen. To je bila prva greška, prvi gaf koji je napravio nadzorni odbor, nemojmo zaboraviti da je taj nadzorni odbor izglasala većina u Saboru, znači kolege iz HDZ-a. Drugi problem na koji smo ukazali je taj da su neki kandidati eliminirani jer im nisu priznati dokumenti koji su drugim kandidatima priznati. Znači to je još jedna mrlja. Ukazali smo na to međutim opet je bilo rečeno, ne, sve je u redu. I treći problem koji je po meni zapravo najveći je taj što smo na razgovoru sa kandidatom čuli iz njegovih usta da je on dobio otkaz sa HRT-a zato što nije slušao svoje nadređene i nije se javio na natječaj za prijenos rukometnih utakmica.

Znači, u momentu kad nije dao zahtjev za prijavu na natječaj, zapravo je bio u sukobu interesa. Radio je na HRT-u a imao je ugovor sa drugom televizijom i na to smo jasno ukazivali. Što se tiče prvog prijedloga odnosno prvog problema sa ovom potvrdom, pitao sam neki dan na odboru što bi bilo da je uz potvrdu o nekažnjavanju kandidat dao izjavu da mu rehabilitacija o kaznenom djelu izlazi dva dana nakon isteka natječaja, da li bi ta dokumentacija bila uzeta u razmatranje ili ne bi? Ako ne bi, onda nije smjela biti uzeta u razmatranje niti ova dokumentacija jer čovjek je trenutno u sukobu interesa. Neću govoriti o gospodinu Bačiću, neću govoriti o problemima na koje sam već ukazivao ali samo da podsjetim na jednu stvar a to je da se nije poduzelo apsolutno ništa, niti krajem 2019. godine, niti početkom 2020. godine kada gospodin Bačić nije predao program o radu HRT-a i svi se čudimo zbog čega nam je program loš. Evo čuli smo na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije nešto o programu HRT-a, čuli smo na okruglom stolu nešto o programu HRT-a, pogotovo o Četvrtom programu i to od strane zaposlenika HRT-a koji to kritiziraju, koji se sa takvim programom ne slažu, koji se ne slažu sa takvom uređivačkom politikom. Ako nećemo slušati glas struke, glas stručnjaka, pa čiji ćemo glas slušati? Takav pristup nije dobar i moramo ga promijeniti. Rekao sam maloprije, predlagao sam između ostaloga i da se ravnatelj imenuje na 6 mj. i da promijenimo zakon.

Kolega, ja ću vam postaviti jedno pitanje. Je li gospodin Špelić koji je na saborskom odboru kandidiran od strane zeleno-lijevog bloka, član Nadzornog odbora HRT-a? Može li netko biti istovremeno član nadzornog odbora i ravnatelj HRT-a? Pitam to obzirom da nikakvih prigovora na tu kandidaturu na svim ovim sjednicama odbora pa ni u ovom Hrvatskom saboru nisam čuo.

Ukoliko ste htjeli da se u momentu kad ravnatelj stupa na dužnost ustanovi da on nije u sukobu interesa, onda je u natječaju trebalo pisati da u momentu stupanja na dužnost, kandidat ne smije biti u sukobu interesa. Budući da se tražila se potvrda da nije u sukobu interesa, to je sad trenutno, … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] trenutno je u sukobu interesa, znači ne može dobit potvrdu da nije u sukobu interesa [[Upadica Reiner: Slijedeća…]] Prema tome, ono što sam rekao i na odboru, potvrdio sam i ovdje, trenutnu on potvrdu da nije u sukobu interesa ne može dobit.

Pa htio sam se samo osvrnut na ovu vašu ideju da na 6 mj. pa promjena zakona, znam da ste vi izašli iz SDP-a i da sad svaki zakon kojega je SDP-ova Vlada donijela želite tu kontrirati, ali po tom zakonu trenutačno radimo.

Prvo da vas informiram, ja nisam izašao iz SDP-a, ja sam u SDP-u radio puno, radio sam dobro, radio sam kvalitetno i neću ga napustiti, ukoliko me izbace, izbace. Ali sam izaći neću. Nadalje, rekao sam na odboru, nije me briga tko je donio zakon, da li ga je donio Sanader, da li ga je donio Milanović, da li ga je donijela Vlada SDP-a ili Vlada HDZ-a. Ukoliko zakon ne vrijedi, moramo ga mijenjati. Vjerojatno bi ali ovoga ne mijenjate, zašto ga ne mijenjate, gdje je problem? Imali ste vremena 6 godina da to promijenite i sad smo vam dali opet, evo, ideja je tu, ajmo ljudi privremeno, 6 mjeseci promijenimo zakon i izaberimo pravog čovjeka, u međuvremenu gospodin Špelić može lišiti svoja poduzeća i sve sukobe interesa, nema problema. Kolega Pavić, vi ste član resornog odbora, bili ste tamo, nemamo razloga ne vjerovati vam tim više što ste o kandidatima odnosno kandidatu o kojem danas raspravljamo rekli manje-više što su rekli i drugi ali su mi nevjerovatne rasprave sa ove strane sabornice koje se mogu sažeti u onu znate narodsku, jel vjerujete meni ili vjerujete svojim očima ili u ovom slučaju ušima?

Da, evo naš kolega Arsen Bauk je rekao gospođi Bedeković svaki put kad oni spomenu neki zakon koji eventualno nije dobar a donijela ga je Vlada SDP-a, da će dobiti odgovor ali nijedan nije završio sudskim epilogom i nikad SDP nije trebao plaćati kaznu, pa ću evo ja sam ga samo citirao da bude jasnije. Što se tiče toga što ste spomenuli ovaj program o kojem smo razgovarali na odboru, gospodin Kapulica je bio na tom odboru, čuli smo o programima jako malo, tamo je bilo više izlaganja naših zastupnika i naših kolega koji su bili u komisiji nego što je bilo izlaganje kandidata. Možete preslušati tonski zapis, ja sam postavio pitanje što nas čeka, s kim to misli napraviti, ne samo on nego i ostali, da li ima konsenzus, da li ima suradnike s kojima će to napraviti. Kolega Pavić, govorili ste o sukobu interesa i sad mene interesira s obzirom da smo svi bili nekakvi lokalni dužnosnici, državni dužnosnici itd. i postoji vrijeme kada znači dođete na dužnost i vrijeme u kojem morate riješit eventualno nespojivo dužnost a tj. mogući sukob interesa bez obzira da li se radi o nekom poslovnom odnosu ili nešto drugo. Znači to vrijeme postoji. Zašto je samo u ovom trenutku znači ravnatelju, budućem ravnatelju to otežavajuća okolnost jer će glasovanjem on postati ravnatelj i odmah je u sukobu interesa, po vašem, dok svi drugi moraju to riješiti u nekim vremenskim periodima. Kako vi to tumačite? Da samo jedan čovjek u RH odgovara zato što je u sukobu interesa u trenutku izglasavanja, dok svi drugi koji prođu izborni proces, to nisu? A što se tiče plaćanja, vjerujem da ste platili onu globu iz 2009. godine, tj. ono bježanje računa, nekih 10-ak milijuna kuna itd., koji su bili u igri, vjerujem da ste platili ako još ne plaćate. Ne znam o kojem cvijeću ovdje govorite, da je trebalo nešto platiti, stvarno ne znam, a što se tiče sukoba interesa, znači dajte da ponovim. Znači ukoliko smo htjeli odnosno ukoliko je nadzorni odbor htio da bilokoji kandidat da potvrdu o tome da nije u sukobu interesa, u momentu kad stupi na dužnost, to je trebalo tako pisati. Međutim, u natječaju piše da se traži potvrda da nije u sukobu interesa sada … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] sada, znači on tu potvrdu ne može dobiti i gospodin je sam na odboru rekao trenutno jesam u sukobu interesa ali ne neću biti. Znači čovjek je to sam rekao, to su njegove riječi, možemo preslušati snimku možda ne tim riječima, ali čovjek je to rekao. Hvala vam, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pavić, evo i vaša rasprava ali ustvari većina rasprava svela se na proceduru a koliko smo svjesni sami kao zastupnici i cjelokupna javnost, možda bi bilo konstruktivnije razgovarati o samim programima kandidata, o onom što nude kako bi HRT doista bila javni servis koji će ispuniti multifunkcionalnu ulogu. Mene zanima obzirom da ste potpredsjednik Odbora za medije, jeste li na ove pogreške koje smatrate da su se proceduralno dogodile, upozoravali kao potpredsjednik Odbora za medije i jeste li na Odboru za medije razgovarali o ovim važnim temama, kao što su programi tih 13 kandidata za Glavnog ravnatelja HRT-a, kakve reforme oni nude i da li su ti programi realni za ostvarenje u njihovom mandatu? Što se tiče primjedaba i sugestija vezano za natječaj, to je bilo sve rečeno. Možda nije bilo rečeno od moje strane s obzirom da su me drugi preduhitrili, nisam se htio ponavljati odnosno nisam htio ponavljati druge koji su o tome govorili ali to je bilo rečeno. Znači skrenuli smo pozornost na probleme koji postoje u natječaju, pozvali smo i gospođu odnosno gospodina koji je predsjednik nadzornog odbora međutim gospodin se nije pojavio, poslao je svoju zamjenu pa gospođa nije znala puno odgovora na ta pitanja koja smo postavili. Naš kolega Zvane je detaljno proučio dokumentaciju, ukazao je na probleme, nije znala odgovor. Tako da skrenuli smo pozornost na puno problema ali to jednostavno nije prihvaćeno odnosno o tome se glasalo da li to jest problem ili nije problem. Naravno, većina je izglasala da to nisu problemi. Što se tiče programa, razgovarali smo o njima onoliko koliko smo mogli u roku od 20 minuta ali moram vam reći, najmanje se razgovaralo o programima, najmanje.

Hvala, gospodine potpredsjedniče. HDZ je kroz svoju povijest pokazao dosljednost u nekoliko stvari. Primjerice, ukazali su da kod njih izmjena lidera odnosno liderice stranke ide ili tako da osoba umre ili bude izbačena iz stranke. HDZ je također pokazao dosljednost u izbjegavanju odgovornosti za svoje pogreške pa tako je to i u ovoj raspravi, na dan kad je u medijima objavljena vijest da Kazimir Bačić opet luta hodnicima Prisavlja, ne znam, vjerojatno u potrazi za nekim tko mu je voljan pogledati u oči i vratiti pozdrav, HDZ bježi od činjenice da su upravo oni Kazimira Bačića stavili na to mjesto, da su ga upravo oni branili u svim njegovim marifetlucima i da su upravo oni smijenili Nadzorni odbor HRT-a na čelu sa Anjom Šovagović Despot izabranom nota bene opet iz njihove kvote jer je upozoravala na nepravilnosti u radu Kazimira Bačića i njegovih pobočnika na HRT-u. Dakle, ne bismo se niti nalazili u situaciji u kojoj se danas nalazimo da je HDZ bio u stanju poslušati sve što je opozicija govorila o Kazimiru Bačiću u vrijeme kad je prvi put biran. Znam jer naime, bio sam tamo dok se to događalo. Ne govorim na pamet. Već onda se znalo da je Kazimir Bačić odabir HDZ-a ne zbog kvalifikacija nego zbog podobnosti i poslušnosti. Samo malo su se zeznuli jer je to umiljato janje sisalo dvije majke a ova druga, Milan Bandić mu je očito bila draža od HDZ-a. Repetitio est mater stupidorum, kaže stara klasičarska šala. Gospodin Šveb je kandidat HDZ-a jer je podoban ne zato jer je najbolji. Nekoliko je argumenata za to. Prvi i najvažniji je činjenica da se o njemu kao nasljedniku Kazimira Bačića počelo govoriti još prije nekoliko mjeseci, prije nego što je njegov program na koji se kolega Ivanović iz HDZ-a referirao, bio napisan. Očito su vladajući već tada na umu imali neke njegove druge kvalitete. Drugi argument leži u činjenici da je ako već govorimo o programu, jedan drugi kandidat imao neusporedivo kvalitetniji program. To je gospodin Špelić. Taj program je bio operacionaliziran s kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim ciljevima, mjerama za transformaciju i oporavak HRT-a i vremenskim okvirima za njihovu realizaciju. Ako mi netko od vas ne vjeruje, samo neka pročita oba programa i usporedi ih, ja jesam. Konačno, HDZ je bio voljan silovati proceduru i Poslovnik Sabora pa onda i zdravi razum kako bi svog čovjeka izgurao na poziciju glavnog ravnatelja. Evo Nacional piše kako je gospodin Šveb više puta bio na sastancima u Vladi i poziva se na više izvora iz HDZ-a, vas kolegice i kolege. Zašto kandidat za Glavnog ravnatelja HRT-a ide na audijenciju u Vladu, kolegice i kolege? Osim da bi kleknuo i poljubio ruku onome čiji vazal pristaje biti. Mogao bi ovdje povući još jednu očigledniju usporedbu ali eto, ne želi vrijeđati uspomenu na jednu od najboljih uloga Marlona Branda. Kolegice i kolege iz HDZ-a, „Repetitio est mater stupidorum“, upozoravali smo vas da je Kazimir Bačić loš kandidat i upozoravamo vas da je i gospodin Šveb loš kandidat. On neće popraviti situaciju na HRT-u, već sada je opterećen sukobima interesa koji se ne mogu riješiti, opterećen je kontaminiranim procesom izbora, zašto ste opet krivi vi i opterećen je činjenicom da će ako doista izaberete, cijela Hrvatska znati da nije izabran zbog stručnosti koje mu, by the way, ja ne osporavam, nego zbog poslušnosti i podobnosti. To su hipoteke koje mu vi stavljate na ramena a stavljate ih i sebi iz meni potpuno neshvatljivih razloga. To što činite, činite u korist svoje štete i to mi ne bi bilo nimalo krivo kada to istovremeno ne bi bilo na štetu HRT-a i novcem građanki i građana RH. Zbog svega ovoga, mogu vam poručiti isto što sam svojevremeno s ovog mjesta poručio Kazimiru Bačiću, možda trenutno možete što hoćete, ali nećete moći tako dokle hoćete. O tome možete misliti što vam je volja, [[Upadica Reiner: Hvala.]] ali [[Upadica Reiner: Oprostite, prerano sam vas prekinuo.]] ali jako dobro znate da imam neugodnu naviku za vas mislim, da budem u pravu. Hvala.

Replika poštovanog zastupnika Kapulice Uvaženi kolega Glavašević, znate kad argumentirate pa navodite razloge zašto bi ljudi morali vaš zaključak proglasiti ispravnim, onda pazite da se ne poskliznete. Dakle, vi ste upravo proglasili našeg bivšeg predsjednika Tomislava Karamarka mrtvim jer on iz stranke nije izbačen, rekli ste da svaki predsjednik HDZ-a je izbačen ili je mrtav, dakle to prvo. Malo ste tu u disbalansu u odnosu na istinu. A drugo, dakle što bi bilo da smo vas slušali u nekim ranijim situacijama, ja to neću komentirati, ali ću vam reći govorili ste o tome na što ste sve ukazivali i kako bi bilo bolje da smo vas slušali. Ali ću vam reći što bi bilo da smo vas sada slušali. Ne bi znači HRT, ne bi imala ravnatelja jer od svih ovih kandidata za koje se slažem da ima jako kvalitetnih, proučio sam sve njihove i životopise i programe, niste predložili nikog. Niste podržali nikog, niste uopće o nikom razgovarali a najčešće ih ništa niste ni pitali. Dakle, kad je bila prilika da ih se pita. Tako da, mislim da ovog puta nismo pogriješili, možda Drago mi je, evo ovdje sa kolegom Kapulicom razgovarati, ali ovako, dakle zahvaljujem na korekciji što se tiče gospodina Karamarka, stvarno malo moram priznati da sam se pogubio u vašim stranačkim okršajima, ponekad budu kompleksniji pa mi nemojte zamjeriti ali hvala na korekcija, mea maxima culpa. Što se tiče drugih stvari, gledajte, prvo, nisam mogao ispitivati kandidatkinje i kandidate s obzirom na to da više nisam član Odbora za medije, bio sam u prethodnom sazivu ovoga Sabora i kada sam bio član tog odbora, vjerujte da sam iskoristio tu priliku i tu obavezu svaki put kad je situacija to tražila. Ali mislim da kolegice i kolege koji su sada u Odboru za medije su to isto tako iskoristili. Međutim, gledajte, vi ste trebali mijenjati Zakon o HRT-u jer govorite o tome već godinama, u nekoliko izbornih programa HRT to navodi. Vaša ministrica kulture Obuljen je to već ohoho, mogla je promijeniti zakon davnih dana i ne bismo bili u ovoj situaciji. Slijedeća će govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin, izvolite.

predsjedavajući, kolegice i kolege. Premijer Andrej Plenković u Dnevniku je što slikom, što tonom bio u više od 50% Dnevnika koji je trajao 37 minuta. Nakon što se pojavio u pet priloga, uslijedio je intervjuu s premijerom u trajanju od 16 minuta i nije to bio ni prvi ni posljednji put. Često Dnevnik HTV-a izgleda ovako. Navedeno svjedočanstvo objavljeno je na stranicama HND-a, samo je jedan od niza primjera iz kojih je vidljiv način rada javnog servisa koji uz metodu konstantne promocije premijera, učestalo koristi i metodu cenzure. No zapravo ni ne moramo čitati primjere na stranicama HND-a, dovoljno je samo upaliti HRT i otvoriti oči. Evo primjerice prošli tjedan na dan kad je HDZ-u uručena pravomoćna presuda za korupciju, najvažniji HRT-ov politički talk show govorio je o situaciji na Kosovu a dan nakon odlučuje napraviti mozaičnu emisiju posvećenu stanju oporbe. Ipak nadležna ministrica samouvjereno iznosi: Ne slažem se da je stanje katastrofično. Na HRT-u postoje brojni problemi, međutim podaci o poslovanju govore da je situacija dobra. Meni je žao da je rasprava ponovno, umjesto da se fokusira na kandidate i njihove programe, krenula u nekom potpuno drugom smjeru, licitirajući o nekakvim nepostojećim sukobima interesa i špicen kandidatima. Dakle, nadležna ministrica osim što nas traži da vjerujemo njoj, a ne vlastitim očima i ušima kada dođe do kvalitete i nepristranosti programa, također nas traži da vjerujemo njoj, a ne vlastitom zdravom razumu kada dođe do evidentnog sukoba interesa HDZ-ovog kandidata. A upravo to inzistiranje da se vjeruje HDZ-ovcima i HDZ-ovkama, a ne vlastitoj pameti i jest osnovna tradicijska vrijednost HDZ-a. Pa podsjetimo se. Poručujem odavde svima u Hrvatskoj, koji se služe nečasnim radnjama, danas lopovi, lupeži i kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati i to je odlučna poruka odavde iz Cibone, dragi prijatelji. Dvorana je bila u deliriju, Ivo Sanader za govornicom, a među obožavateljima i neki koji ovih dana ovdje sjede među nama. Ti istim entuzijazmom pozdravljaju riječi novog predsjednika, postupci koji se pokreću za mandata naših vlada znače samo jedno, ovo je vrijeme obračuna s korupcijom. Isti taj za obračun s korupcijom uvijek spreman HDZ prije četiri je godine izglasao Kazimira Bačića za ravnatelja HRT-a. Tada su uvaženi HDZ-ovi zastupnici govorili o Kazimiru Bačiću kao najboljem rješenju, a u međuvremenu je to najbolje rješenje dva puta otpustilo svog urednika i predsjednika HND-a, Hrvoja Zovka, koji je progovarao o cenzuri u programu. Osim toga, nabolje rješenje je zbog pisanja o cenzuri na HRT-u poslao preko 30 medija i novinara na sud i na koncu konca, nabolje rješenje je završilo u istražnom zatvoru zbog, pogađate, korupcije. S druge strane, novo najbolje rješenje bit će po svemu sudeći čovjek koji je suvlasnik privatne firme koja desetljećima posluje s HRT-om i koja bi javnoj televiziji mogla postati konkurencija u lukrativnom poslu sportskih prijenosa. Dakle, novo je nabolje rješenje u eklatantnom i permanentnom sukobu interesa. Mislim da je ovo pravo mjesto i pravo vrijeme da nakon svih ovih citata citiram novinara i pisca koji se nikada nije dao ušutkati, i koji već 30 godina progovara o HDZ-ovim zlodjelima, a on kaže: „Otkad je zasjeo na premijersku funkciju, Andrej se Plenković beskompromisno bori protiv korupcije, a korupcija za to vrijeme beskompromisno cvjeta. Očistiti HDZ od korupcije je kao da ideš kirurškim putem odstraniti rak s karcinoma, protočnost je glavna odlika sistema. Kako korumpirani kadrovi otječu, Kazimir Bačić, tako korumpirani kadrovi dotječu. Na taj se način trajno odražava kreativni kriminali ugođaj ili u isto vrijeme vodi stalna bitka protiv korupcije. Bitno je da stvar cirkulira. Otkad je zasjeo na premijersku funkciju, Andrej se Plenković beskompromisno bori protiv korupcije, a korupcija beskompromisno cvjeta. Baš zato što je nemoguća, misija je neizbježna.“ Nenadmašni Viktor Ivančić savršeno je opisao ono što gledamo i u ovom izboru, a to je kako HDZ čuva korupcijske, pardon, tradicijske vrijednosti. poštovane zastupnice Sabine Glasovac.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Nije uopće upitno da će sutra ujutro biti izabran ravnatelj Hrvatske radiotelevizije jer je tako odlučeno u kabinetu ministrice kulture, Nine Obuljen, a to je sve blagoslovio premijer Andrej Plenković, i to se zna već neko vrijeme.

Utoliko više što je i gospodin Kapulica ovdje u odgovoru na jednu repliku, kada je imao pitanje usmjereno upravo u ovom pravcu da u tome ne vidi ništa sporno zašto to novi ravnatelj, da bi to trebalo zapravo napraviti, a mi smo ovo već tražili i kada je, sada već bivši ravnatelj postao bivši, znamo zbog čega i kada je imenovan novi v.d. ravnatelj. Međutim, cijela ova priča, koja će sutra kulminirati dominacijom većine nad saborskom manjinom ne znači da saborska manjina nije u pravu. Prva činjenica, ne dojam, nego činjenica je da je cijeli postupak izbora ravnatelja u ovom Hrvatskom saboru duboko kontaminiran.

Mi možemo misliti ovdje što god želimo o tom Zakonu, međutim dok je Zakon takav kakav jest, njega se treba poštivati.

Drugo, činjenica je isto tako da je cijeli ovaj postupak sazivanja Odbora, vršenje nasilja nad cijelom procedurom bilo nešto što je bilo apsolutno nepotrebno i danas zamjenjivati teze na način da je ovdje oporba vršila nekakvo nasilje nad govornicom, nad Poslovnikom, nad parlamentarizmom naprosto nije istina. Vi bi, drage kolegice i kolege iz HDZ-a zapravo trebali biti zahvalni opoziciji, jer vas je na ovaj način spriječila da provedete i donesete jedan Zakon u postupku koji može biti poništen. Ovako je trebala biti poništena, samo zaključak jedne sjednice Odbora, a u onom slučaju bi eklatantno trebalo biti poništena jedna sjednice Hrvatskog sabora, što bi bio presedan, mislim u povijesti ovog Hrvatskog sabora. Ne tražimo da nam na tome zahvalite, ali barem nemojte u svom spinu zamjenjivati teze. Treće, kada govorimo o kandidatima za ravnatelja meni je apsolutno nevjerojatna činjenica, mislim, uopće ne ulazim u stručnost kandidata kojega predlažete, pitam se zapravo što tom čovjeku treba, ali mi je nevjerojatno da od svih 13 kandidata ste odlučili podraži i podržati kandidata koji jedini nije predao dio natječajne dokumentacije, a to je izjava o nepostojanju sukoba interesa, nevjerojatno. Što znači da se natječaj nije poštivao, ali to smo mi već vidjeli kod Vijeća za elektroničke medije, prilikom dodjeljivanja koncesije, nepotpuna odnosno dio lažne dokumentacije, nikom ništa. Sad me ovo podsjeća sve na onu jednu humorističnu, humoristički mali jedan klipić, koji je prije ne znam koliko vremena kolao You tubom, proizveden je u jednoj susjednoj zemlji, govori o sudbini šalterskog službenika Mica ubica se zvala. Znači govorila je o susretu malog čovjeka sa birokracijom gdje koju god uslugu krene tražiti u zemljama regije pa i u Hrvatskoj, uvijek mu fali još jedan papir, i to je sudbina naših hrvatskih ljudi, ali kada imamo natječaje, Zakone u kojima propisano stoji što sve treba biti natječajna dokumentacija, onda taj jedan papir uopće nije problem HDZ-u iako se eklatantno krši Zakon, dovodi u pitanje procedura, samim time baca sjena na kandidate koji su možda i ok. Uvažena kolegice Sabina i potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Vi ste iskusna političarka i sjedite već dugo vremena ovdje u Parlamentu i znate da jedan dobar dio ovoga što ste iznijeli se ne može jednako mjeriti i vrednovati. Spominjati 40 ravnatelja osnovnih škola i ovaj slučaj koji je bio ovdje apsolutno ne, to smo raspravili i na Odboru za medije, to je raspravio i čovjek koji je došao, kojeg smo pozvali iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Drugo, predsjednica Odbora se još jutros ispričala za proceduralne greške koje je napravila, ne namjerno, ne svjesno nego nesvjesno, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je rekao svoje. I treće, recite mi. Koju potvrdu i od kojeg tijela je trebao donijeti kandidat, ako ne od Javnog bilježnika, jer ne može biti u sukobu interesa dok je kandidat, on će možda biti u sukobu interesa kad postane što je.

U natječaju je vrlo jasno pisalo da je dio natječajne dokumentacije izjava o nepostojanju sukoba interesa. Je li taj dio natječajne dokumentacije bio kod navedenog kandidata, nije. I on je jedini koji to nije predao. Drugo, ne mogu raditi razliku između bilo koje javne ili državne institucije kad govorimo o primjeni Zakona o hrvatskim braniteljima. Podsjetit ću vas da je Kazališno vijeće upravo iz tog razloga poništilo, odnosno zaustavilo natječaj za intendanta Hrvatskog narodnog kazalište, tako je trebalo biti i u ovom slučaju.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovane kolegice i kolege.

Žao mi je da, evo, su vladajući tu reagirali dosta, iako ih razumijem, iz njihove pozicije difamistički prema okupljanju pozicije, zato jer ja mislim da je u temelju svega poštenje i meni je tu nebitno kada mi jedan fundament, onaj habitus koji nas čini i kada osjetimo nepravdu, govorim vam sada ono što osjećam, što mi je u srcu. Dakle, mene uopće ne zanima tko je pored mene, ako se borimo za poštenje, ako nema slobode i ako nema poštenja, na čemu ja da gradim onda svoj život, na da čemu ja da gradim državu, na čemu da ja gradim svoju kuću, svoju obitelj, ako ja nisam vjeran u svojoj obitelji, kako ja mogu docirati svojoj djeci i pričati o nečemu ako ja to ne živim. I zato mi je to čudno, možda nije uobičajeno u Parlamentu, tu bi se složio, možda nije uobičajeno, ali mi smo to shvatili kao neki očajnički način da pokažemo da je dosta, da je voda došla preko grla. Hrvatska televizija, koji je smisao uopće televizije, sad nećemo uopće pričati, ja sam radio u gimnaziji kad sam pitao svoje maturante tko gleda televiziju, od prilike razrednik sam bio 32 učenika, nitko nije digao ruku. Jer su oni svi naravno na NET-u, jeli, dakle, na You tube gledaju, dakle ne gleda nitko televiziju, a Hrvatska televizija je u takvim teškoćama da vjerojatno nikad se neće oporaviti jer se ne vodi dobro, a s druge strane vi nemate atmosferu, vi morate stvoriti negdje atmosferu gdje bi netko dolazio raditi, izgarati za neku ideju, osjećati pripadnost. Kako da netko osjeća pripadnost, kad se novinarima dijele otkazi, kako da netko osjeća pripadnost kad se ljude tjera iz te kuće, kako da netko osjeća pripadnost kada osjećaju nepravdu na svakom koraku? Nema tu osjećaja pripadnosti, tu nitko ne želi za ništa izgarati. A teškoća imamo. Nemojmo zatvarati oči pred njima. Tamo gdje pogriješiš, ja isto, da se razumijemo, dakle svatko, ne postoji nitko bez grijeha ko negdje pogriješi, priznaje, oprostite, pogriješio sam idemo dalje, idemo naprijed, ako je kazneno, onda odgovara i za svoje grijehe. Al ovo je nevjerojatno gdje vladajući zatvaraju oči, dakle, sukob interesa je predvorje svake korupcije i sad imamo čovjeka koji očigledno dakle ima svoje tvrtke, a mi ćemo ga imenovati, odnosno vi ćete ga, mi nećemo u oporbi sigurno, za šefom HRT-a, a on će šta, radit protiv svojih tvrtki koje će prenijeti vlasništvo samo na neke druge. Dakle, ne mogu vjerovati da niste imali boljeg čovjeka. Ovdje imam još jedno pitanje za vas, ne znam je li istina, evo odmah, dakle, ali dobio sam dakle od ljudi koji rade na Hrvatskoj televiziji kaže ovako, pitaj vladajuće Marine, je li istina informacija da je Bačić vraćen na mjesto na tehniku, dakle na posao u tehniku, na koeficijent 14, na plaću od oko 15 000 kuna mjesečno bez prijevoza i toplog obroka. Mene osobno patetike ne zanimaju, ali jedan snimatelj, ton majstor i novinar, koji na Banovini na cijeli dan bio, koeficijent mu je 3 – 6%, a mi koji smo tamo bili desetak, 15 dana odmah poslije potresa, spavali tamo s ljudima u onom blatu dobro znamo koja je teškoća, a ja sam na kraju tog mjeseca dobio dvaput veću plaću od tih ljudi. Dakle, ja bi vlastitog ćaću, to sam govorio s ovog mjesta, biskupa svog, ne poštujem te čovječe ako nisi pošten, budi mi pošten, to je prvo. Šta mi vrijedi da imam bilo koga ako on nije pošten, dakle, to poštenje to je u temelju svega. Na tome možemo sve graditi, ako nema poštenja onda nema ničega. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske pokrenuli su akciju HRT svima, ne samo njima. Pozivam hrvatsku javnost, neka pogleda, tamo ljudi pišu imenom i prezimenom, šta proživljavaju i koje uvrede, koje ucjene, koje loše situacije na Hrvatskoj televiziji i onda stvarno taj HRT izgleda kao tonući Titanik, orkestar lijepo svira i cveta cveće u moje preduzeće, a to što tone, to mi zatvorimo oči i sve je u redu.

Samo mala … [[govornica se ne razumije]] rekli ste da ćemo vidjeti kako će se privatni biznis budućeg ravnatelja HRT-a zapravo preliti na njegovo vodstvo, na čelno mjesto te institucije. To ne znamo, to će vrijeme pokazati, ali ono što bi on mogao napraviti, zaustaviti hajku novinara, progon novinara.

Ja sam jedan mali političar, tek sam ušao u politiku, godinu dana sam tu i reći ću vam nešto, dakle ja u svom životu uz sebe držim samo ljude koji me kritiziraju. Dakle kad mi netko dođe i počne, kako si ti ovo, kako ono, meni odmah, ja takve ljude mičem, zašto, pa ja uz njih ne da ne mogu rast, nego mogu samo loše nešto napraviti.

Tako da mislim da novinari moraju biti slobodni, oni moraju kritizirati, oni moraju pisati, oni moraju istinu donositi hrvatskoj javnosti. Ona uvijek sve razgolićuje i sve iznosi van na vidjelo.

Potpuno je nevjerojatno da ste se vi odlučili, ali nekoliko dana, samo nekoliko dana nakon pravomoćne presude Vrhovnog suda za korupciju u medijima za korumpiranje medija, za aferu Fimi-media, nakon svega toga onako šlampavo odradite sjednicu, dvoje ljudi ne dođe, ne razmišljajući o kvorumu, ja čak razumijem da ste bili ovdje pa da ste otišli negdje, pa da je taj, kako ga vi zovete dobar običaj u Zeleno-lijevom bloku mislili da je to dobar običaj, to je loš način vođenja i uopće načina rada u Odborima, o čemu smo više puta govorili i namjeri da se oko toga mijenja Poslovnik. Ali to ste vrlo, vrlo loše, vrlo šlampavo napravili nemarno, računajući da će to tako proći, niste računali na ovo, niste računali na ono što se desilo u četvrtak i ne računate ni na ovo, niste računali danas, ali je potpuno nevjerojatno da kompletna kritička javnost vam govori o tome da je Šveb vezano uz te njegove sukobe interesa, pa to je 20 godina na tapeti, pa to vam govore, ali stvarno svi kritički mediji, novinari, o tome vam pišu zadnjih dana. Pišu prije, već ono i stvarno se ispostavilo da su točno znali kako će to biti, i da će on na kraju biti jer nemate boljeg nemate pravog kandidata koji bi stvarno radio program. Pa vi to znate, a najbolje zna vaša ministrica. Da nemate takvog kandidata i da sa ovim sada statusom koji imate i prije ove presude od prije par dana, vi ne možete nikoga od kredibiliteta niti nagovoriti da bi se javio na tako odgovornu funkciju, a zapravo pod vašim političkim patronatom. Vi nemate više takve ljude. Kandidat Šveb je možda dobar kandidat da se javi na javnu nabavu i da ponudi neke svoje digitalne proizvode, digitalne sadržaje, možda. Nisam siguran da ga ne bi domaći, drugi, danas mlađi, agilniji u tom smislu pobijedili, ali govoriti o tome kako je to najbolji program, ma šalite se. Prvi stup kadrovi, da pokazao je, Hloverka, pokazao je Bruno Kovačević, tada, pokazao je. Drugi stup, program, koji program? Što od svih, od dječjeg programa, obrazovnog programa, znanstvenog programa, umjetničkog programa, od svih tih zahtjevnih programa, ko, s kim, na temelju kojeg iskustva čovjek koji se bavio najboljom opcijom kako da opremi u Al Jazeeri i da spoji da neku tehniku poveže. Kakve on veze ima sa proizvodnjom ovako zahtjevnog programa? Da, digitalizacija. Možda filmske arhive, pitajte što o tome misle režiseri. Poništite natječaj, postavite v.d. glavnog ravnatelja televizije, a on istog trenutka neka razriješi Perišu Čakaruna, istog trenutka razriješite Mislava Stipića, istog trenutka kada, odnosno on, jer ne smijete to vi raditi naravno, v.d. ravnatelj to može, odma neka razriješi Brunu Kovačevića i prodisat ćete, dajte si neko vrijeme, promijenite Zakon, ne trebate čak ni puno promijenite taj članak, sve ovo o čemu pričate 6 godina, pa imate 6 mjeseci, možda vam i manje treba da to želite, pa vi to možete napraviti. Promijenite Zakon, možda će vam se nakon toga netko javiti, ali ako ne odustanete od kandidata Šveba, što je to novo u HDZ-u Andreja Plenkovića, osim zna se, što je to novo u HDZ-u Gordana Jandrokovića, a da nije idemo dalje Ive Sanadera.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Inače u Zakonu o ustanovama piše da osnivač, dakle u ovom slučaju država solidarno i neograničeno odgovara za poslovanje ustanove kojima je osnivač.

Zašto to govorim? Zato što se govori o sukobu interesa koji je prijeporan, jer mi možemo zadovoljiti eventualno nekakvim pravnim, formalno-pravnim uvjetima, možemo isto tako njih i zaobići sa razno, raznim izjavama, međutim, to je sve razvodnjeno ako gledamo u suštinu. Ako gledamo u suštinu. Jer uvijek će ostati ta stigma kod tog ravnatelja, jer je dovoljno da prepiše, odnosno preda firmu u tuđe ruke da upravlja, ali i zna se u čije ime, a nitko ne može dokazati i to je ono što je izuzetno teško dokazati, to su uzročno-posljedične veze koje možda i sada postoje i zato je možda u ovom zakonu dobro, odnosno uvjetima natječaja dobro i napisano da danas ne možeš biti u sukobu interesa, a ne da nećeš biti sutra. Pa i nama saborskim zastupnicima moramo paziti da idućih 6 mjeseci, godinu dana, isto ne smijemo biti u sukobu interesa. 6 mjeseci mi ne smijemo biti u sukobu, nakon što nam je istekao mandat. Tako da, ok, možemo to interpretirati na one načina na koje interpretiramo, ali ovisno o tome kako to interpretirano dajemo poruku tko smo i što smo. Što jesmo i što ćemo biti i to je činjenica. ako je to SDP-ov zakon, neka je, neka je. Imamo mi još gore zakone, ali koje nije donio SDP. Ja predlažem da u Narodnim novinama napišemo, napišemo čiji je to zakon, da li SDP-ov ili HDZ-ov, pa ćemo onda po tim Narodnim novinama naći fantastične stvari. Zakon o privatizaciji, Zakon kojim su de facto ratni zločinci amnestirani u ovoj državi ili ljudi koji su vršili agresiju nad Hrvatskom. Ja znam da su to bili možda neki drugi politički interesi, da je to bilo nešto što je i nametnuto od strane međunarodne zajednice, ali vidite, baš me veseli tražiti u Narodnim novinama HDZ-ove zakone. Ako ćemo tako razgovarati. Dok su ljudi ginuli na ratištu ili što bi rekao pokojni Zdravko Tomac, netko je dobio metak, a netko je dobio imetak, baš za vrijeme rata. Da, procedura nije poštovana, jer da je procedura poštovana, onda mi danas ne bi raspravljali o novom prijedlogu, a ja sam tražio jednu stvar, ja sam zbilja tražio jednu stvar u Poslovniku. meni deponiranje glasa ne postoji, ne postoji.

Tako da, a meni je bitno, meni je bitno jer u jednom dijelu doduše nije vezano za taj zakon, vidite onaj dio gdje novinari imaju pravo izjasniti se odnosno iznijeti stav oko izbora glavnog urednika, e vidite na taj paragraf sam ponosan zato što sam sudjelovao u tome još kad sam bio u Hrvatskom novinarskom društvu i to među vodećim ljudima odnosno član izvršnog odbora. To je doba kada je još Jadranka Kosor bila kolegica. Tako da neke stvari su dobre, neke stvari su loše, ali kažem ako idemo baš upirati prstom tko je koji zakon pisao, možete vi imati parlamentarnu većinu, ali vam se ne piše dobro. Ovaj, mene interesira jedna druga stvar, a to je činjenica, a to pitanje ono čime se baš ravnatelj bavi, ne glavni urednik [[Upadica: Hvala, gospodin Fabijanić.]] dakle programskog sadržaja, a to je pitanje unutarnjeg ustroja i još drugim stvarima pa ću eventualno [[Upadica: Hvala.]] završno u ime kluba. Zahvaljujem.

Zahvaljujem vam predsjedavajući. Drage kolegice i kolege mislim da smo mi ovaj puta u, iz oporbe napravili apsolutno sve što se moglo napraviti da bi ukazali da vladajuća većina još jednom radi krivu odluku, ali ovaj puta radi onu krivu odluku koju ne plaćate samo vi, nećete ju plaćati samo vi zapravo rijetke su i takve, nego će ju doslovno plaćati svaki mjesec svi građani RH koji plaćaju pristojbu HRT-u. Svi smo se složili, a vjerujem da se i vi slažete i da, mislim to je jednostavno jer je to nemoguće opovrgnut, da je stanje na HRT-u i kadrovski i institucionalno i programski loše. I da je ono loše ne sada ove godine 2021. nego da imamo već dugi niz godina jedan drastični pad kriterija, kriterija kvalitete koji prati naravno onda i pad gledanosti. Htjela sam s obzirom da smo sve rekli i o kandidatu i o problemima s kojima se on suočava, reći malo o tome šta je vizija javne televizije o kojoj smo jučer razgovarali na okruglom stolu. Jučer je bilo jako zanimljivo vidjeti različitost vizija koje je primjerice iznijela nekadašnja glavna urednica HRT-a, a kasnije i predsjednica Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić i onoga što je rekla vaša ministrica Nina Obuljen. I u tome se zapravo i vidi sva razlika ne samo vizije nego i onoga koga bi netko birao za kandidata odnosno predložio za kandidata. Gospođa Rakić je ponovila da je uloga hrvatske javne televizije ono što i svih javnih servisa u Europi, a to je informirati pa zatim obrazovati i onda zabaviti. Ono što je rekla ministrica kulture kao na prvom mjestu je rekla da je uloga HRT-a da pomaže hrvatsku kulturnu produkciju. I ono što ja u tome vidim je da je zapravo na prvom mjestu ministrici kulture to da HRT kroz djelomično svoju produkciju, velikim djelom vanjsku financira ono što Ministarstvo kulture budžetski ne može financirati u području audiovizualnih primjerice umjetnosti. I točno tome i HRT danas služi. On je protočni bojler.

Da li je to njegov program ili je to tehnika i unapređenje tehnike i ulazak u taj prostor modernizacije na tehničkoj razini. I ono što je jako dobro jučer bilo rečeno, manje je važno koliko je velik studio, koliko je dobro opremljen, puno je važnije šta se u njemu govori i na koji način i na koji način se informira. Mislim da je to ono što se gubi iz vida. I to je ono što se jedino naglašavalo kod kandidata koje HDZ daje, a to je su njegova ekspertiza u području zapravo tehnike i tehnologije u medijima. Bilo je naglašeno kakav je položaj radnika i kakav je položaj novinara na HRT-u. O tome smo danas zapravo imali prilike puno čuti, ali on ni ne može biti bolji kada u sva tri tijela koja imamo u HRT-u, nadzorni odbor, programsko vijeće i glavnog ravnatelja HRT-a bira ista saborska većina. Dakle, sva tri tijela od kojih su jedan drugom bi trebale biti nekakva kočnica i ravnoteža, biraju, bira tko, u ovom slučaju HDZ odnosno saborska većina. I to ne može biti dobro. Kažem, nakon današnjeg dana sve što će se dalje događati odgovorni ste vi [[Upadica: Hvala lijepa.]] a ponajviše ministrica koja je očigledno vrlo svesvrdno

Poštovani predsjedavajući i kolegice i kolege zastupnici. Vladajuća većina je prošli tjedan gurala krivu osobu na krivi način, posuli su se pepelom u međuvremenu i ovaj tjedan guraju krivu osobu na pravi način tj. na način koji barem ne krši saborski Poslovnik iako su dvije stvari pravno upitne. Prvo, je li sam tekst natječaja legalan u smislu da nema poveznice ili prenesene odredbe iz Zakona o braniteljima, a druga stvar je što nadzorni odbor je propustio kandidaturu i dokumentaciju kandidata Šveba iako ona nije u skladu sa tekstom natječaja, dakle nije dana izjava onako kako propisuje tekst natječaja o tome da kandidat nije u sukobu interesa.

Zastupnik Pupovac je rekao da će pratiti današnju raspravu i da će na temelju ponuđenih argumenata odvagati oni iz kluba, troje ih je, hoće li dati podršku kandidatu Švebu. Postavilo se je pitanje zašto nismo isticali druge kandidate? Član odbora Vilim Matula je istakao kandidata Špelića, ja barem 6 kandidata je pružilo puno kvalitetniji i bolji program od kandidata Šveba i ostaviš po strani to što je kandidat Šveb u sukobu interesa i što ima teške grijehe iz prošlosti na račun javnog RTV servisa, al jednostavno smo smatrali da ovaj natječaj treba ponoviti. I najbolje rješenje bi bilo to da se g. Pupovac uvjeri da ovi argumenti stoje, da sutra nemate većinu od 76 kako propisuje Zakon o HRT-u da se ne izabere novi ravnatelj. U međuvremenu HRT će do izbora novog biti u sigurnim kumovskim rukama, naime v.d. je kum ministrice Koržinek Obuljen. Ako se nije ništa strašno dogodilo od onog dana kad je Kazimir Bačić završio u zatvoru do sad neće se ništa strašno dogoditi ni ako pričekamo još dva mjeseca. U međuvremenu bi se mogao raspisati natječaj koji je zakonit, koji će sadržavati odredbe iz Zakona o braniteljima, nadzorni odbor neće propuštati nevaljane kandidature i da dobijemo glavnog ravnatelja HRT-a kakav bi trebao biti. Dugoročno rješenje ovih problema u kojima smo se svi skupa našli jer mi smo odgovorni za rad HRT-a i glavnog ravnatelja, dobivamo izvještaje nadzornog odbora i programskog vijeća koji su izmjenama spominjanih zakona potpuno razvlašteni je promjena Zakona o HRT-u. U tom smislu mi iz Kluba Mosta ćemo čim prije ponuditi novo drugačije zakonsko rješenje koje će spriječiti da uopće više dolazi do ovakvih situacija. Bit ćemo sutra tu, vidjet ćemo što će se događati i ponavljam, posebno me zanima i puno je internih oklada palo oko toga kako će završiti premišljanje g. Pupovca, a naročito će me veseliti i vidjeti dežurni moralizatori i podrugljivci iz tjednika „Novosti“ koje izdaje Srpsko narodno vijeće, dakle g. Pupovac, kako će pisati i osvrtati se na Pupovca i na novog glavnog ravnatelja HRT-a ako g. Pupovac odvaže da su argumenti vladajućih bili jači od naših argumenata da g. Šveb nije u sukobu interesa ili da je to sasvim u redu bilo 2009. što nije odradio ono što su mu nadređeni rekli i aplicirao na prava za prijenos svjetskog rukometnog prvenstva nego je to izgubljeno i otišlo RTL-u za kojeg su kasnije Švebove firme određivale poslove. Dakle, ako Pupovac odvaže da, košto ja kažem, ne stoji i što kažu dokumenti od teksta natječaja, Švebove izjave kod javnog bilježnika do onog zapisnika iz 2008. sa sjednice Programskog vijeća HRT-a i zapisnika tadašnjeg glavnog ravnatelja Vanje Sutlića. Dakle, ako unatoč tome g. Pupovac odluči da je Šveb dobar i prihvatljiv kandidat i da s njim nema problema onda će zajedno s vama ostalima iz vladajuće većine nositi i političku odgovornost za sve ono što će se događati u slijedećim mjesecima i slijedećim godinama.

Zakon o HRT-u propisuje ulogu HRT-a i što treba raditi, kako treba radit, na koji način treba raditi i kada bi išao čitati te odredbe zakona i uspoređivati sa praksom mislim da bi negdje nakon 13 sekunde barem lijeva strana sabornice otvoreno prasnula u smijeh, a vi bi se smijali jel ne bi baš mogli toliko, a znali biste u stvari da sam u pravu.

Javni servis HRT je dakle u četvrtak navečer uspjela barem nakratko ostvariti svoju ulogu javnog servisa jer je uspjela okupiti na temi HRT-a od krajnje ljevice do krajnje ili malo manje krajnje desnice. Ruku pod ruku ili rame uz rame kako bi se reklo su Poslovnik i dignitet Hrvatskog sabora na način koji nam se može ili ne mora svidjeti ali je ispao efikasan štitili oporbeni zastupnici, a niti se vi iz vladajućih niste previše pretrgli da bi u petak izabrali gospodina Šveba. Sad kad gledamo povijesni prikaz ispada da u petak sigurno niste imali 76 glasova, nemate ih ni danas, možda čete sutra ujutro imati, barem po onome što su predstavnici vladajuće većine danas rekli u Hrvatskom saboru. Tako da smo imali ujedinjenu opoziciju i razjedinjenu većinu. To je trenutno, trenutna situacija. I ta razjedinjena većina trenutno nema dovoljno glasova da izabere glavnog ravnatelja HRT-a. I dvije su mogućnosti. Ili da privedete svrsi vašeg koalicijskog partnera, ne bi bilo prvi put da ima lepršave stavove prije glasanja, a na glasanju da glasa kako treba, jednom ga je to koštalo javne polemike s predsjednikom Republike, a ovoga ili da nađete nekoga iz opozicije tko će podržati ravnatelja HRT-a, laganom matematikom treba vam 2 zastupnika 77–3 je 74 i do 76 fali 2. Ali ja sam siguran da ako vi ne budete imali većinu da to sutra neće ići, neće ići na glasanje. Ta ujedinjena opozicija čak je ovoga motivirala i predsjednika Vlada da na jučerašnjem, da jučerašnjem jednom, u jednoj od izjava pokuša uvjeriti birače ili im barem dao jednu pedagoški savjet da trebaju shvatiti, dakle birači trebaju shvatiti, to je jedna ovako prosvjetiteljska ovoga nota koju je predsjednik Vlade vrlo često početo koristiti da su, citirat ću ga Benčić i Hasanbegović isto. Dakle, stvorio je jedno mitsko stvorenje Hasanbenčić ja to tako, tako rekao želeći opisati tu kako je Vasil Tupurkovski ako se toga sjećate rekao neprincipijelnu koaliciju protiv njega. Znači uspio je cijelu opoziciju i još jedan mali sitni komadić ovoga vladajuće većine. To je dakle, dakle on je jedna vrsta ujedinitelja opozicije i kako je rekao davnih dana drug Lenjin mogli bi samo glave doći mangupi u vlastitim redovima, to između ostalog nismo baš ni mi tu da možemo nekome dijeliti lekcije. Dakle, kada slijedeći put budete govorili kakav je zakon donio SDP i šta je SDP radio, onda ćete dobiti odgovor to šta smo mi radili 2008. nema sudski epilog ili 2012., a to šte ste vi radili 2008. ima sudski epilog. I da na kraju ipak završimo, ako je gospodin predsjednik Vlade uvjeravao birače ljevice i desnice da su Benčić i Hasanbegović isto, možemo mu vratiti na istu mjeru i u desetercu. Neka shvati i desno i livo da su isti i Andrej i Ivo. Hvala.

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo da za kraj zaključimo da HDZ ne može bez korupcije. Jednog ravnatelja koji je smijenjen zbog korupcijske afere mijenjaju drugim koji je uronjen u sukob interesa. I sve to u tjednu u kojem je Vrhovni sud potvrdio da je HDZ odgovoran za korupciju i izvlačenje novaca u aferi Fimi medija. Da nema korupcije HDZ bi se jednostavno raspao na sastavne dijelove. Kakav nam HRT kad već govorimo o HRT-u da ne pričamo više o ravnatelju i koji ravnatelj je dobar ili loš, kažimo što od HRT-a očekujemo. Dakle, HRT treba biti brana odnosno može biti brana i moćno oružje u borbi upravo protiv te korupcije. Dakle, javan servis koji treba informirati kako smo čuli jučer na okruglom stolu, informirati, obrazovati i zabaviti. Danas HRT ima 2800 zaposlenih, upravlja budžetom od milijardu i 300 miliona kuna koje prikuplja kroz pretplatu, 80 kuna pretplate. A što se događa i u kakvom je stanju danas? To je ustanova koja je odavno postala glasilo stranke na vlasti. Ovdje je bilo dosta ranije diskusija o tome koliko je HDZ-ovaca bilo na televiziji je, nije, ja jesam, nisam itd., pa evo pogledajmo aktivnosti pred parlamentarne izbore ili prošle godine ili sad lokalne, lokalne izbore kad su evidentna sve učestalija gostovanja istaknutih članova HDZ-a i Vlade ne samo u informativnim nego sada i u mozaičnim emisijama poput Dobro jutro Hrvatska. Zanimljivo je ako se sjećate imali smo jednu emisiju Hrvatska uživo koja je ukinuta jer je navodno bilo previše politike na HRT-u pa su željeli relaksirati program, međutim sad u takve mozaične emisije dovode političare isključivo iz HDZ-a. Istraživački novinari su vrlo precizno napravili statistiku, evo pred parlamentarne izbore, evo sad čitam točno tu statistiku, dakle u Dobro jutro Hrvatska 29 puta od ožujka do lipnja, samo u središnjem Dnevniku u formi gosta emisije sa značajnim minutažama ministri i premijer nastupili su najmanje 25 puta, u Temi dana u istom razdoblju nastupili su više od 30 puta. Toliko o tome evo da HDZ-ovaca nema na HRT-u. Na HRT-u nema odnosno ne postoji emisija koja kritički progovara o aktualnoj političkoj situaciji osim ovisno od gosta tu i tamo u Nedjeljom u 2 ili ova emisija Labirint koja se emitira na HTV 4 koji nije toliko gledan.

HRT koji godišnje živi od milijardu i 300 milijuna kuna ne samo da nema odjel istraživačkog novinarstva nego nema niti istraživački magazin kakve imaju druge televizije i to se naravno radi namjerno jer HRT danas ne otkriva ništa, novinarstvo je uškopljeno, sustav se uspješno pretvara u izvještajnu agenciju, ne preispituje se, ne analizira, ne stavlja u kontekst, a ovdje smo čuli je li od vladajućih da su oduševljeni životopisom ovog kandidata jer će on napraviti digitalnu transformaciju, dakle pričalo se samo o digitalnoj transformaciji kao da je to nešto najvažnije, ne kažem da nije važno, važno je izuzetno parirati svi na onim streaming servisima, naša djeca više ne gledaju televiziju, ima puno ljudi koji nemaju čak ni aparat i ne znate kako ćete im i naplatiti preplatu, dakle treba znati kako tome parirati, ali to nikako nije najvažnija karakteristika i najvažnija stvar. Čuli smo jučer i od ministrice na okruglom stolu kako je ona zadovoljna stanjem na HRT-u jer su financije odlične, izvrsne. Na sjednici Odbora za kulturu je govorila kad je bila tema, tematska sjednica o stanju u HNK, isto tako je govorila, HNK u Zagrebu, isto tako je govorila da je stanje izvrsno jer su financije izvrsne. Pa dakle evo HRT pokreće ovrhe nad bakama kojima je mirovina ispod 1.000 kuna, u to se danas pretvorio HRT, a ovaj čovjek ga neće odvesti naprijed.

Nastavit ću gdje sam stao u pojedinačnoj raspravi, dakle ima jedna stvar koja isto tako opet u tom zakonu buni i koja je totalno atipična jer u pravilu, u pravilu, u pravilu u državnim, ali ne samo državnim ustanovama upravlja upravno vijeće. Međutim, u Zakonu o HRT-u ne upravlja upravno vijeće nego upravlja nadzorni odbor. Možda je to namjerno napravljeno, možda je to namjerno napravljeno zato što je nadzorni odbor tijelo koje je u biti predviđeno Zakonom o trgovačkim društvima.

Međutim, vratit ću se na funkciju ravnatelja odnosno na upravljanje. Upravljanje HRT-om je u očajnom stanju i to već duže vrijeme.

Da li se zbilja primjenjuje Pravilnik o radu odnosno sistematizacija radnih mjesta onda ćemo vidjeti da ono što je realnost u odnosu na ono što je napisano ima jednu ogromnu disproporciju, a i kada se hoće primijeniti isto tako na temelju unutarnjih natječaja onda se ti natječaji dakako poništavaju ako se nije prijavila osoba koja bi upravi bila ajmo reć tako poćudna. I ono što je isto tako pravna začkoljica, a to je jednostavno se natječaj okončava na izborom. E vidite, to je ono što predlažem da napravimo, dakle da se natječaj okonča na izborom i da se raspiše i da se raspiše novi natječaj. Do toga dakako neće, neće doći zato što nam je modus operandi nažalost itekako poznat, a zaboravljamo pri tom da je nama taj javni servis bi nam trebao prirasti srcu zbog povijesti, zbog tradicije, zbog kulturne baštine koju, koju u njemu, koja u njemu, koja u njemu ima, međutim od svega toga nažalost neće biti ništa.

Doduše to nije odgovornost ravnatelja, taj dio je ipak odgovornost urednika. I mislim da ovo što se zbiva u svakom slučaju nije dobro jer ipak smo dio Europe i ta Europa gleda nas košto i mi gledamo nju i ovo je ipak dokaz jednog netransparetnog rada, formalnog možda zadovoljavajućeg, ali sigurno nije, nije europski. Da li ima možda štete? Šteta je u onome što su sustav demokratskih vrijednosti, tu imamo štetu. Kod HRT kao takve nažalost nema štete zato što ju nažalost više nitko ne gleda. Klub Socijaldemokrata neće podržati imenovanje ravnatelja iz obrazloženja koje smo čuli u raspravi, ali u svakom slučaju podržat će zaključke SDP-a. I sada je na redu g. Goran Ivanović koji će završno govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

Ne, ne završno 2,5 minute to ne ide, izvolite, mislim ne postoji u Poslovniku, ali bilo bi malo, ali ako se tako dogovorite, mislim ja nemam ništa protiv. Ja bi dao pola svoga vremena bez problema. Ok, dobro. Uvažene kolegice i kolege, evo nekoliko završnih misli vezano za odabir kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. Prije svega zahvala svim kandidatima koji su se javili na javni poziv. Imao sam prilike sa svima biti i čuti njihove prijedloge programa i onoga što su oni ponudili kao viziju rješenja na HRT-u. Bilo je svakakvih programa, to sam već rekao i u redu.

On jasno kaže da saborska većina će izabrati glavnog ravnatelja HRT-a na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. I to mi upravo činimo, 7 glasova odbora je bilo za kandidata od ukupno 13 za gospodina Šveba. I mislim da je to i legitimno i legalno. No, čudi me količina nekakve negativne energije pa čak i u nekim dijelovima i gađenja, mržnje prema onome što mi radimo, a neki su u mandatu Kazimira Bačića kojeg ovdje svi prozivaju kao nekakvog čovjeka koji je nosio nekakve torbe, za to je završio u zatvoru, vjerojatno će biti i kažnjen, oni su radili na toj istoj HRT-u, ta ista HRT od njih stvorila, stvorila političare koji danas sjede u ovom visokom domu. Jedan dio saborskih zastupnika je govorio o tome kako se politika ne treba miješati u medije. I ja upravo za to da se politika uopće ne treba miješati u medije, a onda opet s druge strane imamo zastupnike koji imaju popis ljudi koje treba istjerati s HRT-a, koje treba smijeniti ad hoc sad i odmah. Tko smo mi? Naše je da poštujemo zakon, a zakon kaže dajte kandidata koji ima saborsku većinu, izabrat će se novi ravnatelj HRT-a. Mislim da je to najpoštenije što može. Ja kad bi mogao utjecati na bilo kojeg ravnatelja HRT-a, znate za što bi ga zamolio, da više programa posveti tradicijskoj kulturi hrvatskog naroda od Like, Dalmacije, Dubrovnika, Slavonije, Baranje, Srijema, e tome da posveti, to smo mi. To smo mi, to je Hrvatska. Ja bi ga za to zamolio, za sebe ga ne bi tražio apsolutno ništa jer mi ništa ni ne treba u tom smislu. I ja ne znam kakav je koji urednik i ja ne znam s kim taj urednik telefonira, koga zove, tko mu određuje pitanja, ja to, ja to ne radim i to me nikada zanimati neće ali neću dozvoliti nikome da baci kamen na HDZ koja je ovdje časno branila ono što zakon od nje traži. Mi smo u četvrtak ovdje svjedočili jednom povijesnom ujedinjenju oporbe, da bi danas saznali da se ujedinjenja više nema. Nema, gospodin Zekanović je rekao da on, njega citiram, u tom cirkusu ne bi nikada, nikada sudjelovao. Gospođa predsjednica vam je jasno ovdje poručila da je napravila proceduralnu grešku, ispričala se, ali svaki od vas je imao potrebe još jednom apostrofirati. Što se tiče onoga što je najbitnije. Što je bilo traženo u javnom pozivu? Da od javnog bilježnika se donese ovjerena potvrda da kandidat nije tako je, što piše ovdje, da ne postoji sukob interesa u smislu Članka 20. stavka 3. te Članka 25. stavka 5. i 6. Zakona o HRT-u. No ovdje čovjek kaže da on ima udjele i pošteno priznaje, ne mora se nikakva istraga praviti, pošteno priznaje da ako bude izabran, ako bude još nitko ne zna hoće on sutra biti izabran, ako bude izabran on ne da će samo prenijeti svoje udjele nego će se odreći apsolutno će prodati, neće uopće biti vlasnik više toga. Prema tome, nisam ja nikakav pravni ekspert, ustavni stručnjak niti bilo što drugo, svi su kandidati imali ovakve potvrde. I ja bi volio možda da su mogli dobiti potvrde od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, ali ono ih ne može dati kad nisu izabrani za funkciju za koju traže, nego su samo kandidat. Prema tome, hvala vam lijepo svima, čuli smo puno toga.

Zaključujem raspravu. Sjednicu nastavljamo sutra u 9 i 30 glasovanje o ovoj točki i završili smo i prije nego što smo mislili i uštedili struju.